ruku u zraku, samo da najavim prvu točku: - Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2021. Podnositelj je Vlada RH na temelju Zaključka Hrvatskog sabora donesenom na 4. sjednici od 4. prosinca 2020. Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvolite. Tražim stanku u ime Kluba MOST-a zato što nismo dobili izvješće o učincima provedbi mjera. Dakle, ovo što smo ovdje dobili nema nikakvu konkretnu metodologiju i na razini je jednog sastavka koji ovisi o interpretaciji onoga koji ga je pisao i njegovoj inspiraciji, a ne o tome na što bi se trebalo ovakvo izvješće fokusirati. U tom smislu u ovom izvješću nedostaje nam nekoliko presudnih informacija. Prva je koliko je uopće građana oboljelo od postcovid sindroma i na koji se način liječe. Drugo je, što se doista događa sa zdravljem naših građana ako znamo najave da će svaka treća osoba u Hrvatskoj umrijeti od raka, a to je direktna posljedica ovih mjera jednako kao što je direktna posljedica činjenica da je više od 50% na početku, a sad više od 30% ljudi u Hrvatskoj preskočilo preglede. Zašto 18 milijuna, a ne više ili manje? Ne znamo zašto preboljeli nisu uključeni u statističke analize. I najvažnije problem komunikacije ključnih podataka. Ovo izvješće za razliku od prethodnog izvještajnog razdoblja pokazuje nam značajan rast umrlih od Covida, a koji su bili cijepljeni 7,92% cijepljenih s jednom dozom i 14,19% cijepljenih s dvije doze, ukupno 22,11% onih koji su umrli od Covida, a bili su cijepljeni. Istodobno ministar u javnosti komunicira isključivo informaciju da cjepivo dokazano štiti od najtežih oblika bolesti i smrti. Dakle, zbog svih ovih manjkavosti [[Upadica: Hvala vam.]] tražimo stanku da bismo se konzultirali o smislu ovoga izvješća. Drugi je na redu kolega Pavliček, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, tražimo stanku od 10 minuta u ime Kluba Hrvatskih suverenista kako bi se dodatno konzultirali o ovoj točci, ali i kako bi još jedanput naglasili da smo zadnjih godinu i pol dana u nekom paranormalnom sustavu i da se cjelokupno društvo pretvara i dolazi do kolektivnog ludila. Naime, politički Stožer civilne zaštite je donio prvenstveno niz političkih odluka, a ne epidemiološki opravdanih odluka. Sjetimo se niz kontradiktornih odluka od toga da maske ne štite i da ih zdravi ljudi ne moraju nositi do toga da su maske obavezne, od toga da djeca unutar razreda se ne smiju družiti do toga da ista djeca dolaze istim autobusom u školu, od toga da cjepivo štiti preko 95% da bi se na kraju dokazalo da ipak štiti sa svega 35% što se tiče novog Delta soja. Zanima me imamo li mi uopće neku strategiju izlaska iz ove krize i nije li vrijeme da jednostavno promijenimo stav prema samom Covidu-19 odnosno da ne bombardiramo ljude svaki dan i cijelu hrvatsku javnost koliko ima zaraženih, koliko ima testiranih, koliko ima hospitaliziranih. Zamislite da zadnjih 20 godina 30 vas netko bombardira koliko je ljudi danas oboljelo od karcinoma, od tumora na mozgu, od ove ili one maligne bolesti. Pretvorili bi se u jednu veliku psihijatrijsku ustanovu. Mislim da sam odnos prema Covidu-19 se mora drastično promijeniti jer ukoliko se nastavi ovakav odnos mislim da ćemo svi završiti na ovim ili na onim sedativima što definitivno nije dobro za mentalno zdravlje naše nacije. Stanka će biti odobrena. Zahvaljujem poštovani g. predsjedniče, uvažene kolegice i kolege, uvaženi g. ministre. Jučer smo ponovno nakon dugo vremena imali brojke koje prelaze 2.000 zaraženih, preko 20 mrtvih. To je strašno i oko toga se svi možemo složiti, međutim strašna je još jedna izjava, a to je izjava ministra Beroše da su se on i predsjednik Vlade RH jučer čudili tim brojkama. Ali poštovane kolegice i kolege čemu čuđenje kada je evidentno da Hrvatska nema jasnu strategiju borbe protiv pandemije, ali ono što je važnije od toga Hrvatska nema jasnu strategiju kako osigurati da se poveća broj ljudi koji su se cijepili. Ako pogledate neke zemlje koje su nam iako različite po mnogim stvarima slične, kao što je to recimo Portugal onda vidimo da su tamo uspjeli osigurati da se 85% odraslog stanovništva cijepi. A kako su to uspjeli osigurati? Između ostalog tako što Portugal nije proglasio pobjedu protiv pandemije, što Portugal niti jednom nije odustao od borbe radi nekih drugih interesa, što Portugal niti jednom nije građanima slao poruke koje se mogu shvatiti na različite načine i koje su građane te zemlje zbunile. Poštovani g. ministre, ja vjerujem, dapače duboko sam uvjeren da vi želite da se stanje u Hrvatskoj popravi, oko toga nema dvojbe, ali poštovani g. ministre ovo što radite ne doprinosi tome, dapače, zbog vašeg vrludanja brojke su u ovom trenutku ovakve kakve jesu. Hvala. U ime kluba Socijaldemokrata tražim stanku od 10 minuta kako bi se konzultirali o daljnjem sudjelovanju u radu na sjednici jer moram još jedanput izraziti nezadovoljstvo da smo drugu točku koja je danas trebala biti na dnevnom redu, a to je Strategija borbe protiv korupcije zamijenili sa jednom drugom. Da sam zločest predsjedniče HS-a rekao bih da je većina znala kakva će presuda biti i da ste zbog toga maknuli točku, a presuda je takva da je HDZ kriv, da je HDZ vodio lopov i da HDZ mora vratiti novac, a i taj novac je smiješan prema onome što je ekipa zamračila. 14 milijuna kuna je ništa. Stoga mislim da nikad nije bilo važnije raspraviti kako ćemo se protiv korupcije boriti, na koji način ćemo pokušati doskočiti tom najvećem zlu 21. stoljeća, 20. stoljeća ja bih se usudio reći moderne Hrvatske države onako kako je vodi i vidi HDZ sada i osuđena lopovska stranka. Stoga mislim da pod hitno tu točku trebamo raspraviti, možda već početkom sljedećeg tjedna ako to već nismo radili danas. Ali još jedanput, najoštrije protestiram zbog toga što ta točka nije na dnevnom redu danas jer i danas je prekasno, trebali smo je raspravi prije mjesec dana, trebali smo je raspraviti odmah na početku zasjedanja HS-a jesenskog. Dakle, Strategija borbe protiv korupcije raspravit će se idući tjedan, a raspravu o ravnatelju HRT-a imamo danas zbog rokova koji nas obvezuju i to je jedini razlog. Nisam znao niti da će biti presuda niti kakva će biti presuda. Izvolite. Dobar dan. Obrazlažem stanku u ime klub HSS-a i RF-a od 10 minuta kako bismo se još jednom konzultirali i o ovom izvješću i o onom što je kontekst ovog izvješća. Naime, podsjećam da smo mi odnosno ja ispred Radničke fronte u prosincu prošle godine uputili jedan prijedlog da se zdravstvenim radnicima uključenima u borbu protiv covida u respiratornim centrima odobri i omogući beneficirani radni staž. Smatrali smo da je to minimum koji treba napraviti da bi naši zdravstveni radnici, radnici uključeni u jednu od najvećih kriza zdravstvenih od I. svjetskog rata dobili neki vid kompenzacije, onaj vid kompenzacije koji je ova vlada ponudila u obliku covid dodatka svakako nije dostatan pa je neke zdravstvene radnike čak i uvrijedila visina tih covid dodataka. Dobili smo od vlade obrazloženje između ostalog i da je nemoguće poistovjetiti ovu situaciju sa situacijom rata što smo mi povukli kao paralelu jer je riječ o privremenom stanju. Znači covid je označen u prosincu prošle godine kao privremeno stanje, vidimo da je to sve samo ne privremeno stanje. Ako je od prošle godine do danas ne da ništa nije riješeno nego ti ljudi rade u istim uvjetima ili još gorim uvjetima s obzirom da je došlo sigurno do zamor materijala u odnosu na prosinac prošle godine ne samo da bi trebalo beneficirani radni staž uzeti kao nekakav kompenzaciju nego naravno i bilo kakav drugi oblik kompenzacije bi bio dobar. Ali ukoliko nema mogućnosti za financijsku pomoć koja bi bila znatnija, a druge zemlje su priskrbile takvu financijsku pomoć, još jednom pozivamo da je beneficirani radni staž ipak neko rješenje. Sada će stanku obrazložiti poštovani kolega Reiner. Izvolite. Svjesni smo i svjedoci smo da jedan cijeli niz ljudi odbija prihvatiti da se besplatno cijepi i besplatno testira i pozivaju se zapravo uglavnom na dva razloga, jedno su ljudska prava, a drugo su navodno nedokazanu djelovanje pa čak i štetnost cjepiva, nepotrebno nošenje maski itd., ja u zahtjevu za stanku bi zapravo postavio pitanje, a nadam se da će ministar moć odgovoriti u svom govoru i to dva pitanja. Jedno je kad se o ljudskim pravima što biste vi i što bi cijelo društvo napravilo da su primjerice 10-tci tisuća liječnika i medicinskih sestara u prvih godinu dana Covid pandemije kad nije bilo lijeka, kad nije bilo vakcine da su se pozvali na svoja ljudska prava, strah od bolesti i strah od smrti i da su odbili liječiti pacijente jer i to je ljudsko pravo. Ljudsko pravo na zdravlje, piše i u Ustavu. A drugo je, što biste poduzeli da primjerice, vi ste neurokirurg da vaši kolege kažu da nije dokazano da maske štite pacijente, kape štite pacijente, rukavice štite pacijente prigodom operacije i da odbiju nositi maske, kape, rukavice prigodom operacija. To su usporedive situacije, pa me silno zanima kako bi društvo, a posebno struka na to reagirala. Hvala lijepa. Kolega Dretar, izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta u trajanju od 10 minuta da još jednom izrazimo odnosno da se konzultiramo kako bismo izrazili svoje neslaganje sa većinom ovih događaja odnosno načinom na koji se vodi cijelu ovu Hrvatsku kroz ovu krizu. Vi možda ne znate tko je Verica Jakoš Mejarec, žena jedna obična spremačica u Bolnici hrvatskih veterana u Zaboku, žena je udaljena sa radnoga mjesta jer naravno nije željela pristupiti testiranju i nije imala Covid potvrdu, ona je izgubila taj svoj radni dan, a vjerujte mi sa plaćama u Hrvatskom zagorju taj jedan radni dan njoj jako puno vrijedi.

Ja vas još jednom pitam, podsjećam i tvrdim da je Hrvatski sabor vrhunsko zakonodavno tijelo koje može i mora donijeti ovakvu odluku, a ne da se ona spušta na razinu stožera bez obzira na njihovu nestručnost ili stručnost. Dakle, tražimo još jednom stanku kako bismo rekli Covid krizom se neodgovorno i neracionalno upravlja u ovoj zemlji. Javlja li se još tko?

S nama je poštovani ministar zdravstva Vili Beroš.

Izvolite ministre.

Temeljem Zaključka HS-a o dostavljanju Izvješća o učincima provedbe mjera iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije Covid-19 uzrokovane virusom Sars-CoV-2 u RH u ime Vlade izvješćujem vas o učincima provedbe mjera za razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2021. g. Riječ je o aktivnostima Vlade, Stožera civilne zaštite RH, državnih tijela, jedinica područne i lokalne samouprave i pravnih osoba sa javnim ovlastima tijekom ljetnog razdoblja u kojem je zabilježen bitno slabiji intenzitet epidemije u Hrvatskoj u odnosu na prethodno izvješće. Istodobno su ostvareni odlični turistički rezultati, zabilježeno je više od 10,5 milijuna turističkih dolazaka i unatoč kretanjima velikog broja turista i domaćeg stanovništva, uspjeli smo održati mirnu i stabilnu epidemiološku situaciju u zemlji. Štoviše, osigurali smo status najsigurnije destinacije na Mediteranu. Blago pogoršanje epidemiološke situacije zabilježeno je tek krajem kolovoza. Sve mjere koje su u tom razdoblju donesene bile su usmjerene na zaštitu zdravlja građana i stvaranje uvjeta za održavanje gospodarskih aktivnosti u uvjetima globalne epidemije i pandemije. Zdravstveni sustav prilagodio je svoju aktivnost i smanjenom broju oboljelih i hospitaliziranih od Covid-19 u tom razdoblju te što je osobno značajno, povećao je pažnju i pružanje zdravstvene zaštite ostalim pacijentima. U izvještajnom razdoblju, usmjerili smo mjere na održavanje stabilnih uvjeta za rast i rad gospodarstva te nastavak provođenja aktivnosti vezanih uz cijepljenje, identifikaciju, nadzor, praćenje slučajeva i liječenje Covid-19 bolesnika sa težom kliničkom slikom. Glavni cilj Vladinih mjera i svih naših aktivnosti bio je i ostao zaštita života i zdravlja naših građana. Nastavili smo intenzivno provođenje testiranja te putem mreže epidemioloških timova provođenje nadzora i praćenja zaraženih osoba te njihovih kontakata. U izvještajnom razdoblju, u usporedbi sa ostatkom zemalja EU, Hrvatska se uglavnom nalazila u sredini poretka prema stopi potvrđenih slučajeva na 100 tisuća stanovnika, što govori u prilog stabilnoj epidemiološkoj situaciji. Kontinuirano je praćena i razmatrana epidemiološka situacija na dnevnoj razini te se ovisno o epidemiološkoj situaciji donijelo 40 odluka kojima se uvodilo ili ukidalo, odnosno ublažavalo epidemiološke mjere. Uvažavano je načelo razmjernosti kako bi se u najmanjoj mogućoj mjeri ograničilo funkcioniranje gospodarstva i drugih segmenata društvenog i privatnog života, osobito vodeći računa kako bi RH bila prepoznata kao epidemiološki sigurna zemlja. Povoljnija epidemiološka situacija tijekom ljetnog razdoblja rezultirala je smanjenjem broja hospitaliziranih Covid-19 pacijenata te su bolničke ustanove postupno reducirale kapacitete za Covid-19 bolesnike i usklađivali ih sa potrebama svojih drugih pacijenata i maksimalnom dostupnošću za njih u okvirima postojećih epidemioloških mjera. U takvim okolnostima KBC Dubrava koja je u proteklom razdoblju zbrinjavala isključivo Covid-19 pacijente uspostavila je svoje redovne djelatnosti te osim stacionarnog dijela i poliklinike, od 5. kolovoza 2021. g. otvorila je hitni prijem. Na taj način osigurali smo dostupniju zdravstvenu zaštitu za sve pacijente istočnog dijela grada Zagreba, odnosno cjelokupnog gravitirajućeg područja.

Početkom 4. vala epidemije, bilježi se najveći broj Covid-19 pacijenata u bolnicama uz jadransku obalu.

Slična je situacija u bolnicama u Puli, Rijeci, Zadru, Šibeniku i Dubrovniku. Najvažnije je napomenuti da u svakom trenutku imamo dovoljno kapacitete za zbrinjavanje svih bolesnika. Ministarstvo zdravstva kontinuirano je pratilo funkcioniranje bolničkog sustava te davalo upute o načinu organizacije bolničke zdravstvene skrbi u epidemije bolest Covid-19 i nadalje stavljajući naglasak na osiguranje dostupne, kvalitetne i sveobuhvatne zdravstvene zaštite za sve naše bolesnike. U skladu s tim, donesene su odluke o povratku u njihove matične ustanove za zdravstvene radnike iz bolnica u kojima su privremeno pružali zdravstvenu zaštitu Covid-19 pozitivnih bolesnici. S ciljem osiguravanja što veće dostupnosti cjepiva protiv bolesti Covid-19 temeljem iskazanog interesa Hrvatske ljekarničke komore u proces cijepljenja, kao i izdavanja Covid potvrda o cijepljenju tijekom rujna uključene su i ljekarne diljem Hrvatske. Isto tako, pojačane su aktivnosti liječnika obiteljske medicine na sudjelovanju i organizaciji i provođenju cijepljenja u svojim ordinacijama i na organiziranih izdvojenim lokacijama. Posebno su u sklopu kućnih posjeta bili angažirani u cijepljenju nepokretnih i teže pokretnih osoba. Kao i u prethodnom razdoblju Stožer civilne zaštite i Ministarstvo zdravstva redovito su o epidemiološkoj situaciji, kretanju zaraze i poduzetim mjerama izvještavali hrvatsku javnost. Tiskovne konferencije stožera održavaju se jednom tjedno i to petkom.

Uspostavljeno je svakodnevno slanje relevantnih podataka o epidemiološkoj situaciji prema Ministarstvu vanjskih poslova, vanjskih i europskih poslova koje zatim navedene podatke prosljeđuje veleposlanstvima RH te prema Ministarstvu turizma i sporta za potrebe komunikacije prema inozemnim partnerima. U izvještajnom razdoblju u Hrvatskoj je zabilježeno ukupno 18.622 slučaja zaraze te je tim osobama izrečena mjera izolacije, a njihovim kontaktima mjera samoizolacije.

Vrijeme trajanja samoizolacije moglo se skratiti ako osoba najranije 7 dan samoizolacije o svom trošku obavi PCR testiranje, a nalaz testa bude negativan. Popis navedenih zemalja mijenjao se ovisno o epidemiološkoj situaciji. Od početka lipnja 2021. godine otvoreno je 249 ustanova odnosno punkteva, najviše po županijama u priobalju za provedbu brzih antigenskih testiranja i izdavanje EU digitalnih Covid potvrda. To je olakšalo mobilnost putnicima iz raznih zemalja koji su iz turističkih razloga posjetili RH. Nadalje, nastavilo se sa cijepljenjem radno aktivne populacije te osoba mlađe životne dobi kao i onih koji su zaposleni u prioritetnim djelatnostima poput obrazovanja, znanosti, policije, vojske, civilne zaštite te zaposlenih u djelatnostima bitnima za gospodarstvo. Broj cjepnih punkteva kao i način provedbe cijepljenja prilagođavan je karakteristikama pojedinih županija. U izvještajnom razdoblju utrošeno je gotovo milion i pol doza cjepiva, a zaključno sa 31.8. ukupno je utrošeno gotovo 3,3 miliona doza. Do 31. kolovoza cijepljeno je 42,64% ukupnog stanovništva odnosno 51,22% odraslog stanovništva barem jednom dozom cjepiva. Najveći obuhvat cijepljenih postignut je u Gradu Zagrebu te u Primorsko-goranskoj županiji. U dobi 65 godina i više cijepljeno je skoro 600.000 osoba ili oko 70% s jednom dozom ili 66% sa 2 doze.

Za potrebe robnih zaliha u izvještajnom je razdoblju utrošeno 23,8 miliona kuna što ukupno sa nabavom robe i usluga tijekom 2020. godine te u prvih 5 mjeseci ove godine doseže iznos veći od 619 miliona kuna. Ministarstvo turizma i sporta osiguralo je 20 miliona kuna za nabavu više od milijun brzih antigenskih testova kako bi se turisti mogli testirati prije povratka u matičnu zemlju da im to ne bude prepreka za dolazak u lijepu našu. Poštovane saborske zastupnice i zastupnici sve detaljnije informacije i pokazatelji sadržani su u izvještaju kojeg ste dobili. Prije nekoliko dana pojavila su se u javnosti i neka pitanja od strane oporbenih stranaka pa želim ovom prigodom odgovoriti na neka od njih, a bit ću vam i kasnije na raspolaganju. Glede smanjenja broja kod pregleda kod liječnika činjenice govore da je manje kontakata sa liječnicima obiteljske medicine tek za 1,9%, kasnije ću vam objasniti još relevantne detalje koji se odnose na tu problematiku jer nije moguće nešto izvaditi iz konteksta i tumačiti, treba sagledati cijelu kliničku sliku kad je pružanje zdravstvene zaštite u pitanju. Povećan je isto tako broj telefonskih, online, e-mail kontakata jer je epidemiološka situacija sugerirala da se što više konzultacija obavi neizravno što nije samo hrvatski specifikum već se to događa u cijelom svijetu. Ono što potrebno posebno naglasiti da su preventivne aktivnosti i pregledi posebno za onkološke bolesti da se odvijaju u najvećoj mogućoj mjeri s obzirom na okolnosti. Nadalje, količine naručenog cjepiva koje se spominje oporba odnose se ne samo na ovu već i na 2022. i na 2023. godinu, dakle slijedeće 2 godine i temeljene su isključivo na stručnim promišljanjima u okviru zajedničke nabave Europske komisije. Vrlo jednostavno.

Kad je riječ o cijepljenju i mortalitetu i to je potrebno objasniti poglavito hrvatskoj javnosti. I to sam u nekoliko navrata do sada napravio, a isto tako ponoviti ću i kasnije. Samo ću reći u ovom trenutku da kao svjetska populacija imamo sreću da cjepivo koje je dizajnirano za Wuhanski sloj ovog virusa uopće djeluje na nove varijante. Situacija je mogla biti i obrnuta, da mutacija tog virusa uzrokuje da cjepivo uopće ne djeluje na ovaj novi virus. Stoga kao svjetska populacija moramo biti zahvalni znanosti i struci što je iznjedrila cjepivo koje i na novu varijantu djeluje u 75 do 80% slučajeva. I to je jedina i velika istina. Dakle, naši građani znaju jer se to u nekoliko puta ponavljalo da ovo cjepivo ne kao niti jedno drugo cjepivo na svijetu ne štiti u 100%-tnom iznosu od bilo koje bolesti, štiti u opsegu koji sam vam sad rekao. Prema tome, u tom kontekstu treba imati očekivanja. Ona se provodi isključivo u skladu sa zakonom, a sve informacije dostupne su vam u registru ugovora. Kako bismo raspoloživa sredstva optimalno koristili kao jednu od reformskih mjera u zdravstvu, javnu nabavu sredstava i opreme, posebno one skupe, objedinjavamo za sve korisnike u javnom zdravstvenom sustavu. Zaključno mogu reći da smo i u ovom izvještajnom razdoblju donosili rješenja i poduzimali mjere i aktivnosti kako bismo osigurali maksimalnu zaštitu zdravlja svih građana RH i omogućili učinkovito liječenje oboljelima. Imali smo uspješnu turističku sezonu i pružili smo sigurnost i svim gostima koji su boravili tijekom ljeta u našoj domovini. To su turisti i prepoznali. Stvarali smo preduvjete za gospodarsku aktivnost u svim područjima, omogućili besplatno cijepljenje protiv Covid-19 svakom hrvatskom građaninu i utrli put u gospodarski i zdravstveni sigurniju jesen. Bez obzira na sve kritičke opaske koje su dolazile i koje dolaze iz političke oporbe, od protivnika cijepljenja i drugih interesnih skupina želim svima vama u sabornici, ali i svim hrvatskim građanima još jednom poručiti da su zdravlje, zdravstveni sustav i zdravstvena politika teme oko kojih moramo postići najveću razinu suglasja, ne samo među političkim strankama i čimbenicima već opće društveni konsenzus jer samo tako možemo ući u nužne reforme, usklađivanje i potrebe hrvatskih pacijenata i zaposlenika u hrvatskom zdravstvenom sustavu sa raspoloživim financijskim i drugim potencijalima. Na tome radimo i za provedbu je potrebna potpora svih vas. Stoga uvažene zastupnice i zastupnici u ime Vlade RH predlažem prihvaćanje ovog izvješća. Zahvaljujem vam na pažnji. Hvala ministru. Prije nego što pređemo na replike imamo dvije povrede Poslovnika, prva je kolegica Selak Raspudić, izvolite. Omalovažavanje saborskih zastupnika, znate članak. Dakle, u čemu je stvar? Time što je ministar ovdje prešutio ključni podatak, a on se odnosi na to da je 31% manje pacijenata u sustavu e-naručivanja, prije toga 50%, relativizira najveću opasnost u kojoj su trenutno hrvatski građani, a to je da zbog nedostatka pregleda umiru više od raka i ostalih bolesti, dakle mislim da to nije šala. Kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Ministar je povrijedio čl. 238. gdje kaže da je bila turistička sezona uspješna.

Pa recite, što? Povreda Poslovnika jer ministar tvrdi da je turistička sezona bila uspješna.

Kolega Bulj, isteklo je vrijeme, dobivate … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Ne, 15 sekundi pustio sam vas da govorite. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Dobivate, dobivate opomenu… [[Upadica iz klupe se ne razumije]] dobivate opomenu kolega Bulj. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Zato što ste 15 sekundi dulje govorili od onoga što je predviđeno vremenom. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Bilo mi je lijepo jako, jako mi je bilo lijepo na Alci i doći ću svake godine. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Svaka čast. Izvolite kolega… [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Kolega Karlić, izvolite. Hvala predsjedniče. Pa evo ja bi upozorio na jednu blažu povredu Poslovnika, čl. 235., radi se o replikama. Pa evo sad na početku ove sjednice više nas ovdje s desne strane smo pa među prvima, ja se usudim reć da sam među prvima podigao pločicu, tek sam 28. na redu i većina zapravo s ove strane, možda da bolje rasporedimo ove kolegice koje na tom rade jer vidim da su sve sa lijeve strane popisani prvi. Ma čekajte samo, kolegice i kolege, što, zašto sad prosvjedujete? Zadužio sam kolegice da popišu one koji su replicirali. Ja nisam vidio kojim redoslijedom su popisivali, ali činjenica je da je u isti tren dignuto barem 30-tak pločica. Tako da … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] samo malo, ne, daj, kolegice Selak Raspudić sada dobivate, kolegice Selak Raspudić drugu opomenu zato što vičete s mjesta, ja vas molim da prestanete to radit. Dakle, za drugi puta kad se dogodi ovakva situacija molit ću kolegice da zaista cik cak stilom jedan oporba jedan vladajući da tako rasporedi i mislim da je to pravedno. Prvi je kolega Zekanović, izvolite. Poštovani ministre Beroš, mene zanima odgovor na jedno jednostavno pitanje, je li vama cilj odnosno Vladi RH procijepiti što više građana ili zaustaviti ovu pandemiju? Zašto ne radite antigenske testove onima koji su cijepljeni i onima koji nisu cijepljeni, a preboljeli su bolest, pa čak i onima koji su možda imali i asimptomatsku bolest Covid-19? Dakle, imamo često slučajeve da oni koji su cijepljeni nemaju dovoljno antitijela odnosno nisu zaštićeni. S druge strane imamo one koji su preboljeli, a zaštićeni su jer imaju dovoljno antitijela, a vi ste im dali rok od prije prvo pola godine, sada godinu dana da im vrijedi njihova covid potvrda. Pitanje je jednostavno, želite li vi isključivo distribuirati cjepiva ili želimo li svi zajedno zaustaviti ovu pandemiju? Hvala vam lijepo g. predsjedniče. Struka je definirala jasno ono što je bitno, a to je postići cijepljenje i visoku procijepljenost čime možemo spriječiti širenje zaraze, prema tome to nisu dvije odvojene stvari. Cijepljenjem jedino u ovom trenutku možemo spriječiti širenje zaraze. Nadalje, dijelom vaše pitanje o ulozi antigenskih testova je utemeljeno jer struka zna u ovom trenutku da cijepljeni također mogu oboljeti, da cijepljeni također mogu prenositi virus, međutim u jako malom postotku. Stoga ne hrvatska struka, ponavljam ne hrvatska struka nego cjelokupna svjetska struka zauzela smjernice kada je riječ o tome koga je potrebno testirati, koga je potrebno izuzeti od potrebe testiranja i koliko vrijedi pojedini imunološka zaštita nakon preboljenja cijepljenja ili nekih drugih elemenata. Kolegice BAradić, izvolite. Izvolite kolega Zekanović. Ja nisam rekao ništa protiv cijepljenja. I ja sam također kao i vi za zaustavljanje ove pandemije, međutim pitanje je jednostavno, je li vi želite isključivo cijepiti ljude ili zaustaviti panedmiju?

Kolega Zekanović, povrijedili ste poslovnik ovdje nema nikakve povrede poslovnika i dobivate opomenu. Ali dignete mi palac gore svjesni ste toga, mislim radimo cirkus od pravila koje smo sami u saboru donijeli. Mislim dajte se držite, imate pravo replicirati, imate pravo tri puta replicirati, možete govoriti u ime kluba, možete govoriti pojedinačno, možete govoriti završno pa dajte da održimo kakav takav redoslijed i rad da svi budu ravnopravni. Kolegice BAradić, izvolite. Uvaženi ministre sa suradnicom. Evo spominje se u medijima kako je RH nabavila previše cjepiva, znamo da nije bilo ograničenja za građane odnosno da se moglo birati cjepivo kojim se želite cijepiti. Kolega Bulj, molim vas. Molim vas komentar o tome i da li je to u skladu sa drugim praksama u EU? Pa naravno da naša praksa narudžbe cjepiva ne odudara od uobičajene prakse u EU. Mi smo srećom dio EU sudjelujemo u zajedničkoj nabavi i EU je napravila nešto do sada bez presedana, a to je da je odredila određenu tzv. prorata broj doza cjepiva u odnosu na broj stanovnika neke od svojih zemalja. Na taj način je pokušala napraviti pravednu preraspodjelu potrebnih doza cjepiva. Kao što sam već rekao ovih 18 milijuna odnosi se na period od tri godine u '21. je naručeno 6 milijuna 813 tisuća u '22. isto toliko, a u '23. 4 milijuna i 106 tisuća. Sukladno narudžbama drugih zemalja uzimajući u nekoliko strateških elemenata u obzir, a to je da pojedino cjepivo ne mora ako je ono poglavito u procesu proizvodnje biti dobro, znači moramo osigurati dostupnost i široku lepezu cjepiva da bi imali za naše Dva vrlo konkretna pitanje, prvo je ima li među hospitaliziranima i umrlima od covida osoba koje su preboljele covid i zašto oni nisu uopće uključeni u statističku službenu analizu kad znamo da ih ima službeno barem 400.000 u Hrvatskoj? I drugo pitanje, s obzirom na trenutnu presudu HDZ-a protiv korupcije koju ne smijemo zanemariti, kada ćete konačno vratiti postupak javne nabave za svu medicinsku opremu i svega što se tiče covid krize, a koja je već neko vrijeme suspendirana sada kada se tržište stabiliziralo bez dovoljnog argumenta? Dakle, žao mi je ali trebaju nam ozbiljni kontrolni mehanizmi za HDZ-ovu vladu i stoga je vrlo konkretno pitanje, kada ćete vratiti na ovo s obzirom na korupciju u zdravstvu povezanu s covidom koja je svjetski problem postupak javne nabave za sve što se tiče covida? Poštovana uvažena saborska zastupnice.

Na osnovu njihove stručne analize procijenili su da je to potrebno detektira, apsolutno ima i među hospitaliziranima i među osobama na respiratoru i među nažalost preminulima i one koji su preboljeli bolest. Riječ je o imunološkom odgovoru na tu bolest koja je vrlo individualna i vrlo različit. Vi znate da postoje određena stanja, poglavito imuno kompromitirajuće bolesti koje smanjuju naš obrambeni mehanizam prema tom virusu i sva ranija stanja, uključujući i preboljenje nisu adekvatna da bi netko preživio.

Kolega Miletić, izvolite. Ja bih htio ovdje postaviti radi hrvatske javnosti jedno pitanje o svojevrsnoj možda bi netko mogao reći i novoj pljački naroda, ministre u zadnjih godinu i pol dana u Hrvatskoj samo za PCR testove platili preko 2 milijarde kuna. Hrvatska javnosti preko 2 milijarde kuna što iz proračuna, što građani iz svog vlastitog džepa. Da smo npr. umjesto PCR testova radili antigenske testove uštedjeli bismo gotovo 95% toga iznosa i sada bi naša država imala oko 2 milijarde kuna s kojima bismo mogli riješiti velik broj problema u državi, a imamo ih, imamo ih podosta. Brzi antigenski testovi su jeftini koštaju između 5 i 18 kuna, danas je ministre izašlo, jutros je BBC objavio veliku jednu studiju koja kaže da su oni efektivni i da su dobri za korištenje.

Poštovani gospodine saborski zastupniče, vi ste rekli da jedino Luksemburg nešto drugačije radi od nas, ja nemam tu informaciju, niti je struka ima. PCR testovi jesu i bili su u ovoj situaciji zlatni standard za detekciju, poglavito onih kod kojih je prisutna sumnja na bolest i mogući ozbiljniji tijek bolesti. Brzi antigenski testovi imaju svoju ulogu, kao što vidite mi ih koristimo i prilikom ulaska u zdravstveni sustav. Međutim, struka je jasno propisala kada se mora koristiti PCR test, a kada je dovoljan manje vrijedan brzi antigenski test, znači tu nema nikakve dileme. Želio bih osim možda u financijskim iznosima jer je Luksemburg i Hrvatska po broju stanovnika neusporediva da nam usporedite i da kažete to gdje se bitno drugačije koristi u strategiji testiranja uloga PCR testova odnosno brzih antigenskih testova. Dakle, radim ono što u ovom trenutku mislimo da je najbolje za hrvatske građane. Poštovani ministre, činjenica je da kao nacija nismo dovoljno procijepljeni, nešto je malo bolja situacija u zdravstvu, osobito među liječnicima, međutim sve skupa je još uvijek nedovoljno obzirom da smo prva linija borbe protiv pandemije. Vi ste 15.7.2021. poslali dopis svim zdravstvenim ustanovama da se organiziraju edukacije o potrebi naglašavanja važnosti i dobrobiti cijepljenja. Do 13.11. u 11 sati trebali su vam biti dostavljeni podaci koliko je meni poznato, pa valjda ćete mi onda znati odgovoriti. Da li su u svim zdravstvenim ustanovama provedene edukacije? Koliko je edukacija ukupno bilo? Koliko je bilo prosječno po zdravstvenim ustanovama? Tko je provodio edukaciju?

Zahvaljujem. Poštovana gđo. saborska zastupnice hvala vam na činjenici da ste prepoznali naša nastojanja da putem edukacije povisimo svjesnost o potrebi cijepljenja, poglavito u zdravstvenom sustavu. I ne samo da smo poslali tu okružnicu zdravstvenim ustanovama nego smo isto i ponovili sa naznakom da tamo u onim slučajevima kada radnici nisu bili prisutni zbog godišnjeg ili bilo čega drugog da se ponovi edukacija za te koji nisu primarno sudjelovali. Organizirati edukaciju samo za ne cijepljenje nije moguće i to je kršenje GDPR-a, to je diskriminacija ljudi i to ne želimo i nećemo raditi. Međutim, dao sam dodatni naputak svim ravnateljima zdravstvenih ustanova da porade na svjesnosti o potrebi cijepljenja u zdravstvenom sustavu. Kao što smo u nekoliko navrata mogli čuti nije životno da zdravstveni profesionalci, dakle ljudi koji liječe druge ne žele sudjelovati u najboljem načinu izlaska iz ove krize odnosno cijepljenju i zbog toga smo bili i primorani [[Upadica: Hvala vam]] uvesti dodatne sigurnosne mjere za zaštitu sigurnosti zdravstvenog sustava. Izvolite kolega Bulj. Ministre, hvalite se turističkom sezonom da je bilo 13 milijardi ljudi, a u isto vrijeme ste jedino stigmu stavljali na grad Sinj, doslovno ste po vašim mjerama, po vašim mjerama bi bilo, smijite se kolege, po njegovim mjerama, ministra Beroša alkar bi trkao odvojeno od konja, doslovno Sinj je zabranilo sve koncerte, sve priredbe, bile su, vi ste nama poslali dopise da ne može biti koncert Marka Perkovića bio je. Zbog čega? Jer ste bili nekorektni.

Poštovani g. saborski zastupniče, meni je potpuno nevjerojatno da netko odgovoran javno govori da ne poštuje mjere stožera civilne zaštite koje su usmjerene zaštiti zdravlja hrvatskih građana, potpuno mi je nevjerojatno. Ne mogu se prestat čuditi. Dakle, te mjere su donesene da bi zaštitili građane Sinja i organiziran je odnosno propisan točan epidemiološki kontekst, kao i prošle godine, ove godine prilagođen boljoj epidemiološkoj situaciji, dozvoljeno je više dakle sudionika, ali virus je i dalje među nama.

Kao ministar zdravstva mogu to jedino osuditi, ništa drugo više reći. Izvolite kolega Bulj, povreda Poslovnika.

Vi ste negirali virus kad ste se grlili na Pelješcu iza pola noći.

Tako da vas upozoravam, još jedna i izgubit ćete pravo sudjelovanja u ovoj raspravi. Sada je na redu kolegica Vesna Vučemilović, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani ministre Beroš, ja ne znam jeste li vi svjesni kako se dio naših zdravstvenih ustanova pretvorio u bunkere?

Pacijenti, bolesnici, majke sa bolesnom djecom stoje na hladnoći, na vjetru, na kiši, ne bi li ušle u bolnicu. I očigledno takvo stanje koje traje već mjesecima ravnatelju ne smeta, pa me interesira kad već ravnatelj i upravno vijeće nisu u stanju organizirati ulaz u bolnicu dostojan čovjeka što mislite vi kao ministar poduzeti po tom pitanju? Iznimno važno pitanje. .../nerazumljivo/... naputci Ministarstva zdravstva prema svim zdravstvenim ustanovama su vrlo jasni. Međutim, s druge strane, živimo u vrijeme epidemije i imamo određeni epidemiološki kontekst koji nije specifikum Hrvatske. Pogledajte bilo koju bolnicu u Europi, nitko ne može ući bez da dokaže svoju zdravstvenu sigurnost. Isto je i u Hrvatskoj. Za pacijente se ništa zadnjim odlukama i sigurnosnim mjerama nije mijenjalo, stoga me čudi zašto navodite da oni čekaju. Ako je to tako, to kritiziram i zamolit ću ravnatelja zdravstvene ustanove koji je zadužen za organizaciju rada i pružanje zdravstvene zaštite da to ispravi. A zaposlenici su imali mogućnost cijepiti se ili ako su preboljeli, ne moraju čekati. Mogu doći i obavljati svoj plemeniti posao, pružati zdravstvenu zaštitu. U to ne spada neodgovorno ponašanje, kada je moguće, ni ne znaju, dakle nesvjesno, ali nesvjesno, ukoliko nosimo virus, prenijeti pacijentu.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Ministre, ja ću postaviti pitanje koje je postavila Dora Koretić u Jutarnjem listu prije 5 dana. Traje li imunost nakon preboljenja Covida-19 180 ili 365 dana i kako je moguće da je ta, da se ta imunost mijenja, ovisno o tome posjećujemo li bolnicu ili koncert? Dakle, na Odboru za zdravstvo vaš tajnik kao i neki članovi Odbora za zdravstvo tvrde da je to sada promijenjeno i ujednačeno. Znači da kad idemo na koncert, također nam vrijedi 365 dana. Ja nažalost nigdje nisam našla to verificirano i u podacima, a nije ni u skladu s ovim člankom. Molim vas, odgovorite mi. To određuje struka. Vi vjerojatno, što je legitimno, da ne mislite da vas kritiziram, ne znate što je uredba EU komisije koja je definirala određene standarde, a ono što mi radimo pokušavajući se prilagoditi lokalnim, lokalnoj situaciji je da omogućavamo, recimo i onim preboljelima nakon ili onima kojima bolest nije dokazana PCR testiranjem nego običnim brzi antigenskim testom ili ukoliko su vjerojatni slučajevi da također, imaju potvrdu koja im omogućava da uđu u bolnicu, da se negdje, neke druge zdravstvene usluge prema njima obave. Izvolite povredu Poslovnika. Zloupotrijebit ću je. Stanite, stanite, kolegice, kolegice Sabljar-Dračevac, stanite. Stanite.

Ovdje postoje u ovom Visokom domu zastupnici i onih ljudi koji se nikada ni u kojem slučaju neće cijepiti i to treba poštivati, no, isto tako, postoje i oni koji načelno podupiru cijepljenje, ali sa svojim politikantskim izjavama unose određenu konfuziju kod određenog broja ljudi koji se možda još uvijek kolebaju hoće li se cijepiti ili ne. Danas je to traženje dežurnog krivca, odgovornosti sa premijera prešlo na vas od strane g. Grbina i on traži odgovornost, vi ste očito krivi za one umrle koji jesu. Ja mislim da to nisu dobre poruke i volio bih da današnja rasprava bude konstruktivna i na dobrobit naših građana. Ma da, došlo je do određene zamjene teza, dakle naglašavamo da cijepljenje nije dobro iako struka i znanost su iznjedrili sjajnu stvar, eto, u 21. st. i to je apsolutno neupitno. S druge strane, spominju se učinci nekakvih lijekova koji apsolutno se ne propisuju antivirusnoj terapiji, nešto što je za nas stručnjake potpuno, potpuno zabrinjavajuće. A svakako, osvrnuo bih se i na nešto drugo. Dakle, moramo biti svjesni naše uloge, moramo biti svjesni da sve naše istupe, bez obzira što oni imaju, naravno, opravdanu opozicijsku strategiju, da slušaju naše građani i baš slušajući jutros g. Peđa Grbina rekoh sam sebi, pa ovo ni na koji način ne doprinosu objedinjavanju naših stavova i našoj borbi protiv ove bolesti.

Vidim da su se kolege iz HDZ-a uznemirile čim sam ja podigao povredu Poslovnika. Dakle, povreda čl. 238.

Hvala vam lijepa, dobivate opomenu, ovo nema nikakve veze sa povredom Poslovnika, i pozivam sve još jednom da ne zloupotrebljavate taj institut povrede Poslovnika. Idemo sada dalje. Kolega Pavliček, izvolite.

U ovom trenutku RH je platila ona cjepiva koja su dospjela, došla u RH ne i ona koja su naručena u ovom trenutku to iznosi 368.481,604 kune dakle to je ono što je RH platila u ovom trenutku. A drugo pitanje se odnosi na oprostite? Hvala vam lijepo. Dakle, moj izričiti naputak HZJZ je taj da vode računa o isteku roka trajanja, ja ću vam kasnije ako netko pita točno i reći koliko kojeg cjepiva i koje vrsta cjepiva ima na zalihama kada one izlaze i s obzirom da se Hrvatska pridružila globalnoj inicijativi jer nitko nije siguran da svi nismo sigurni imamo načina i upotrijebiti odnosno donirati one količine cjepiva koje su pred istekom roka trajanja.

Poštovani ministre. Iskustvo sa dosadašnjim SARS virusima bilo je da se ni prenose sa životinje na čovjeka, a vidimo da covid-19 ima potpuno jednu drugačiju formulaciju da se on prenosi s čovjeka na čovjeka i to je sasvim sigurno iznenadilo i cjelokupnu znanstvenu i stručnu zajednicu koja je u datom trenutkom pokušala dati odgovor kako bi se pomoglo očuvanja zdravlja stanovništva. Mislim da se hrvatski zdravstveni sustav dobro u kratkom vremenu reorganizirao i moram reći da sam zahvalna svim zdravstvenim djelatnicima koji su pravovremeno i sa punom odgovornošću reagirali i pružili adekvatnu pomoć. Rekli ste da cjepiva ima dovoljno da je struka rekla da je cjepivo odgovor i cijepljenje u Hrvatskoj nije obavezno, dakle dragovoljno je. U tom smislu su osigurane predispozicije da svatko odabere ono što smatra da je najbolje za njegovo zdravlje. Napisali ste u izvješću da ste radili moguće procjene kako ova kriza [[Upadica predsjednik: Hvala vam kolegice Petir.]] utječe na socijalno i ekonomsko funkcioniranje zajednice pa bih volje čuti nešto više o tome. Da, zahvaljujem na pitanju ali ponovit ću ono što ste vi rekli.

Zahvaljujem nadalje svim zdravstvenim radnicima, ali i svim građanima koji su prepoznali cijepljenje koji znaju i smatraju da se virus oko nas nalazi i da cirkulira i da nas može zaraziti i da može teško oboljeti i da možemo nažalost i preminuti. Oni su doprinijeli našim rezultatima u borbi protiv ove bolesti, a kao kruna istih je uspješna turistička sezona sa minimalnim širenjem bolesti. Došla je jesen zbog okolnosti kao i prošle godine očekivali smo porast broja u ovom 4. valu, međutim ne znamo kako će ići dalje. Neko od vas je rekao jučer smo imali preko 2000 novo zaraženi, to je zabrinjavajuće, jučer smo imali 27 preminulih i to je zabrinjavajuće, stoga vas molim da se odgovorno ponašamo [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] i da odaberemo cijepljenje kao najbolji način izlaska iz ove krize. Poštovani ministre, čuli smo kroz replike dosta stavova koji su uglavnom kritički i govore o većinskom stavu o provedbi mjera. No ono što vas ja želim pitati je o ishodovanju covid potvrde tj. putovnice za osobe koje su evidentno preboljele covid no nisu se u trenutku kada bi sam PCR test pokazao pozitivnost nisu se testirali u tom trenutku nego su naknadno kroz antigenski test vidljivo je da su zapravo preboljeli bolest. Ja imam konkretan primjer gdje u kućanstvu kolegice zapravo svi su u kući bili bolesni ona se konkretno nije išla testirat, imala je blage simptome, ali evo jednostavno nije se htjela izlagat i ići na testiranje i znači ostali ukućani mogu dobiti potvrdu ona ne može jer nije imala baš predsjedniče. Poštovana gospođo saborska zastupnice na dobrom ste tragu, to je ono što sam maloprije rekao. Uredba Europske komisije jasno govori tko može, a tko ne može dobit EU digitalnu covid potvrdu, ona je primarno bila osmišljena za olakšanje prekograničnog prometa, međutim počela se koristiti šire. Hrvatska je prepoznala tu nelogičnost, Hrvatska je pisala Europskoj da se izmijene te okolnosti, Hrvatska je kada je riječ o covid potvrdama za zdravstveni sustav to i priznala, priznala je mogućnost ono što sam ranije govorio, vjerovatnog slučaja. Dakle i činjenica da netko ne mora bit ni PCR ni antigenski testiran već zbog kliničke slike ili direktnog kontakta sa oboljelim se smatra vjerovatnim slučajem i njime je omogućeno ulazak u zdravstveni sustav. Prema tome, u pravu ste kada ne trebamo biti toliko striktni, međutim Europska komisija je da je samo PCR zlatni standard u dobivanju covid potvrde.

Pa o učincima provedbe mjera u lipnju, srpnju i kolovozu najbolje govori podatak da smo proglašeni najsigurnijom turističkom destinacijom na Mediteranu da nam je turistička sezona bila bolja od očekivane, međutim ono što brine da i među novo oboljelima, hospitaliziranima, a nažalost i preminulima ima broj cijepljenih i da taj broj nažalost raste. Znamo da cjepivo nije 100% sigurno, znamo da je neznatna razlika u sigurnosti i učinkovitosti među cjepivima, međutim hoćete nam reći zašto je to tako, zašto ta brojka raste i koliki je udio cijepljenih među svim ovim nabrojenim? Priča je vrlo složena, ono što je činjenica da ovo cjepivo nije dizajnirano za ovu važeću varijantu tzv. delta varijantu, ima određenu učinkovitost, ali ne apsolutnu. Sreća je da ima i toliku jer to spašava i živote i zdravlje i štiti nas od težih oblika i smrti. Danas smo procijepili točno sa najmanje jednom dozom 55,0% stanovništva, ukupno cijepljenih je sa završenim cijepljenjem je oko 51,64% Ti ljudi imaju šansu, ako i dobe bolest, da se ne razbole teško, da ne završe u bolnici, da ne završe na respiratoru, da ne završe smrtno. Moramo pogledati istini u oči. U proteklom izvještajnom razdoblju od 6. do 12. ovog mjeseca umrlo je 98 naših sugrađana, 72 nisu bila cijepljenja. 3 su umrla ispod 50 godina koja nisu bili cijepljeni.

Spočitava se da u ovom Izvješću ne postoje analiza, odnosno podaci o efektima koji su prouzročile uvođenje pojedinih mjera vezano i za zdravstveni sustav, ali i svakako, one koje su bile usmjerene kao potpore prema gospodarstvu. Jedna od prvih mjera su bile potpore koje su usmjerene na očuvanju radnih mjesta, na očuvanja gospodarstva, na smanjenje stope nezaposlenosti i financijski ona su teška preko 11 milijardi. Efekti su povećanje broja osiguranika, zaposlenih osoba, povećanje zaposlenosti i mi sada imamo 50 tisuća više novih radnih mjesta [[Upadica: Hvala vam.]] Koji još argumenat treba da mjere daju efekte? Pa gledajte, dovoljno je pogledati i komparirati Hrvatsku sa, neću reći svjetskim već europskim zemljama. Sa zemljama u čijoj Uniji se nalazimo, pogledajte naše mjere, da li smo imali policijski sat? Da li smo imali značajnije restrikcije, osim u prvom lockdownu dok smo se još učili ovoj bolesti. Da li smo brižno balansirali iste? Da li smo omogućili privrednu aktivnost? Da li smo, u konačnici, omogućili turističku sezonu? Rezultati rada naših epidemiologa, naše struke i na tome im kao ministar od srca zahvaljujem. Ali, isto tako ću reći da je su i građani za to zaslužni. Njih 55% koji su prepoznali cijepljenje, oni su gotovo sigurni od težih oblika ove bolesti. Ja molim i apeliram na sve preostale da shvate da je cijepljenje najbolji način da se zaštitimo [[Upadica: Hvala.]] O tome ne postoji dvojba. Hvala lijepa. Kolegice Grba-Bujević, izvolite. Poštovani g. ministre. Često puta se može čuti da se ljudi ne cijepe zato što se ne cijepe liječnici i medicinske sestre. Doktora se cijepilo preko 90%, a sa 2 doze, a medicinskih sestara preko 73%

Da, primarni cilj ove Vlade i nas u Ministarstvu bio je podići sigurnost u zdravstvenim ustanovama, onemogućiti širenje virusa. Bolnice moraju biti mjesto liječenja sigurne zone. Zahvaljujem svi zdravstvenim djelatnicima i nezdravstvenim koji rade u bolnicama koji su prepoznali dobrobit ovog civilizacijskog napretka. Ne razumijem ove ostale, ali upravo zbog njih smo morali podići taj antigenski zid oko svake bolnice i sačuvati bolesnike od nesvjesnog, nenamjernog, ali slučajnog ulaza virusa. Ni ovako nismo u potpunosti sigurni. Kada je riječ o preboljenju, relativno su dobre okolnosti, kada je riječ o cijepljenju, također. Najslabija karika u lancu je antigensko testiranje jer netko danas testira, već za dan i pol može biti pozitivan, međutim, nema apsolutne sigurnosti, ali u datom trenutku smo napravili maksipalno u ovim okolnostima. Primijenili mjeru koja je učinkovita, plaćamo je da bi osigurali sigurnost u zdravstvenom sustavu. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče Sabora, uvaženi ministre. Od početka nabave cjepiva Hrvatska je zagovarala donaciju cjepiva, to mislim da je i civilizacijska norma, ipak smo članica EU. Koliko je Hrvatska do sada donirala cjepiva drugim zemljama i koliko još u ovom narednom periodu mislimo donirati cjepiva kojeg, kako čujemo iz brojki, imamo? Kao Vlada smo vrlo često izloženi i tim pitanjima, međutim, procedura oko odobravanja donacije je vrlo jasna. To je Vladina procedura donošenja odluka koja prolazi međuresorno prethodno usuglašavanje, analizu i političku i stratešku kome želimo, možemo i hoćemo donirati.

Hrvatska se priključila tom globalnom naporu nekoliko inicijativa i Covax i inicijativi EU komisije da se manje razvijenih zemljama doniraju cjepiva.

Kolega Dretar, izvolite.

Pitanje prvi, hoće li mjere kojima otežavamo pristup liječenju u konačnici koštati život većeg broja ljudi nego što će ih ubiti virus? Drugo pitanje, spoznaje nam pokazuju, trenutno su najveći rizik za unošenje virusa u bolnicu upravo cijepljeni zdravstveni djelatnici koji se ne moraju testirati. Spomenut ću još jednom gđu. Vericu Jakuš Mejarec koja je udaljena 4. listopada sa radnog mjesta spremačice u bolnici Hrvatskih veterana Zabok jer je odbila testiranje i ne posjeduje covid potvrdu, možemo ju slobodno nazvati ausvajs. Pitanje što ćemo učiniti ako gđa. Verica ostane bez posla? Kao prvo, Ministarstvo zdravstva je u 5 navrata slalo naputke zdravstvenim ustanovama da osiguraju adekvatnu zdravstvenu skrb onkološkim bolesnicima. Kada je riječ o najvrjednijem dijelu preventivnim programima za rano otkrivanje raka dojke, kod žena najčešći tumori raka, kololektornog karcinoma, dakle kod muškaraca, samo u vrijeme lockdowna je bilo određenih poteškoća, sve se to kasnije nadoknadilo. Prema tome, svjesni smo činjenice da općenito zdravstvena zaštita je malo manje dostupna, ali ne zahvaljujući nekakvom izmišljanju nego zahvaljujući mjerama koje omogućavaju sigurnost ljudima kada dođu. A na pitanje ove gospođe, jako mi je žao. Međutim, ona ima priliku besplatno se testirati. Testiranje nije nešto što je invazivno, čime unosimo nekakva strana, kemikalije, tijela u naš organizam. Testiranje je samo dokaz da li netko nosi virus ili ne. Ne znam i ne razumijem razlog ako je gospođi omogućeno besplatno testiranje dva puta tjedno da i nadalje [[Upadica: Hvala vam]] ne želi raditi u bolnici osiguravajući sigurne uvjete za naše bolesnike. Kolega ministre, ja vas molim, moramo se držati jedne minute, semafor je tamo i kako držim [[Upadica Beroš: Isprika]] kod zastupnika, tako isto, tako moram i vama. Znam da imate potrebu kazati sve, al molim vas da to izvedete u jednoj minuti. Kolega Vrkljan, izvolite. Na povredu Poslovnika, 238.

U svojoj imate repliku sada, vidim na redu ste vrlo brzo mogli ste to kazati.

U Hrvatskoj je izdano milijun i 700 tisuća digitalnih eu covid potvrda. Zbog svega toga, kao i zbog hvale vrijedne akcije procjepljivanje turističkih djelatnika na Jadranskoj obali početkom ove sezone Hrvatska je definitivno postala šampion sigurnosti turizma na Mediteranu, što se itekako pokazalo i kroz broj, veliki broj posjeta koje smo ove godine imali, što je ojačalo i zapravo spasilo hrvatski turizam. Moje pitanje je izravno vezano za eu covid digitalne potvrde. Zbog čega se u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi [[Upadica: Hvala vam, molim vas da držite]] ne uvažavaju samo covid potvrde, nego i druge potvrde? Dakle, prvo bih rekao da sam ponosan što sam dio stožera koji je još ranije u vrijeme dok je Europa razgovarala o potrebi implementacije uvođenja određenih potvrda koje bi dokazivale naš imunološki i zdravstveni status počeo o tome razmišljati i zahvaljujem potpredsjedniku Božinoviću što je uspio iznjedriti činjenicu da smo među prvima, ako ne i prvi u Europi implementirali covid potvrde. Svakodnevno svjedočim da kolege iz zdravstvene struke koji putuju po Europi po kongresima i koji se i dalje organiziraju svjedoče da pokazivanjem svog mobitela prolaze bolje i jednostavnije i lakše nego drugi kolege jer smo doista implementirali to na jedan adekvatan način. Doista smo željeli poslat od početka, a to smo počeli o tome govoriti još u 3-4 mjesecu poruku ljudima koji žele doći u Hrvatsku kao turisti bit ćete sigurni. Napravili smo sve u datim okolnostima da to realiziramo. Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani ministre, vidite kako je tanka linija od heroja Vilija do Vili odlazi koja se čula na prosvjedu na Zrinjevcu zdravstvenih radnika. Moje je pitanje, jel se osjećate odgovornim od početka ove pandemije gdje su bile kontradiktorne informacije prema javnosti od kolegice evo tu Grba, Maja Grba Bujević koja je bila da maska ne pomaže ničemu, pa nakon tjedan dana maska je sve i masku svi na lice i nosite do toga da kad ste dovezli prvo cjepivo u Hrvatsku da su specijalci sa fantomkama čuvali, a sad kako mi se čini sa procijepljenosti od 55% što je najlošije u EU ćete morat sa specijalcima tjerat ljude na cijepljenje, jel osjećate vi osobnu odgovornost zbog te komunikacije koja je bila u javnosti da se ne čuje druga strana struke koja imaju drugačija mišljenja nego totalna blokada i stalno udaranje brojeva o umrlima, o respiratorima i svemu ostalom? Ponovljene su teze koje se vrte već mjesecima na koje je niz puta odgovoreno i ako je to jedino što vas u ovoj svjetskoj pandemiji zanima ja sam doista razočaran. A reći ću vam slijedeće, ja nisam nikakav heroj, niti sam bio, niti ću biti, samo sam čovjek koji odgovorno radi svoj posao već godinu i pol dana na korist hrvatskih građana o očuvanju zdravalja. To je jedina razlika. Nadalje, govorite o nekim prijeporima, pa bili su prisutni na nivou Svjetske zdravstvene organizacije, na nivou čitavog svijeta, nastojali smo ih ispravljat, pratili smo tu struku, uvodili u istoj milisekundi ono što je aktualno u Americi, u Europi, u Hrvatskoj, nismo zaostali. Osjećam se zaslužan, dijelom zaslužan za ove naše rezultate njih ne možete negirati. Pogledajte turističku sezonu, pogledajte naše mjere. Usporedite ih sa drugim zemljama. Kolega Vrkljan, izvolite. Poštovani gospodine ministre, zdravstveni sustav je u velikim problemima, preko sad već 16 milijardi kuna je dug. Svaki mjesec zdravstveni sustav je u većim problemima za 200 miliona kuna.

Mene zanima iz dana u dan se testiraju naši sugrađani i mi čitamo podatke da je pozitivno svega 10% testiranih. Zanima me u ovako teškoj financijskoj situaciji u kome zdravstvo grca u dugovima i problemima zbog čega je po vama samo 10% testiranih pozitivnih i tko je donio odluku i procjenu da se treba testirati ovih 90% negativnih koji su dobili negativni nalaz. Izvolite odgovor. Samo direktne posljedice ove krize ću vam pročitat. Dakle, za testiranje milijarda 78 miliona kuna, za liječenje milijarda 128 miliona kuna, za bolovanje 204 miliona kuna, za cjepivo 365 miliona kuna, za lijekove 123 miliona kuna, robne zalihe, nabava opreme i potrošnog miliona kuna 620 miliona kuna, ukupno preko da ne čitam dalje 3 milijarde 698 miliona kuna. Međutim, nosimo se sa svime. Ko što znate u 4. mjesecu smo stabilizirali do kraja godine situaciju, uvodimo mjere i planiramo one mjere koje će i dodatno racionalizirati poslovanje u zdravstvenom sustavu. Postavljam pitanje zašto se to nije proteklih desetljeća napravilo?

Poštovani ministre znanstveno je utvrđeno da cijepljeni mogu prenositi virus jednako kao i necijepljeni. Evo danas je to objavio Jutarnji list on prenosi Daily Telegraph, prenosi nekakva znanstvena istraživanja, ako lažu oni, lažem i ja, ali činjenica je da je tako. Zbog čega se moraju oni koji ulaze u zdravstveni sustav i u sustav socijalne skrbi testirat samo oni koji znači nisu cijepljeni iako i ovi koji su cijepljeni mogu značajno ugroziti bolesnike u zdravstvenom sustavu. Da li je bitno samo da pokažu mobitel pa prolaze, a ovi drugi koji ne mogu pokazati mobitel oni nažalost ne prolaze. Po meni logično bi bilo, a i prema ovome što se piše i javno raspravlja, da bi se trebali testirati svi koji ulaze u zdravstveni sustav po tome ukoliko i oni koji su cijepljeni mogu prenijeti virus. Ma gledajte, naravno ako niste medicinski profesionalac da su ovo teška pitanja i nije lako dati odgovor, nije lako ni razumjeti kontekst. Dakle, nitko ne dvoji da u ovom trenutku i cijepljeni mogu prenositi virus, ali ne u jednakoj mjeri, u znatno manjoj mjeri. To govori struka. Ja ne znam, ja nisam čitao danas Jutarnji list, ali on nikada nije bio, ne zbog tog, zbog Jutrnjeg nego dnevna štampa nije izvor stručnjacima za sakupljanje stručno i znanstveno relevantnih informacija. Dakle, cijepljeni mogu u iznimnim slučajevima prenijeti virus. Zašto se oni ne testiraju? Zato jer smo se dogovorili o razini sigurnosti koju želimo postići. Ona je optimalna u ovom trenutku na taj način da se testiraju oni koji nisu preboljeli, njih niste spomenuli, dakle koji su pardon, koji su preboljeli oni se ne testiraju, oni koji su testirani, a svi koji su [[Upadica: Cijepljeni.]] dakle cijepljeni, a svi ostali se moraju testirati. To je ono što maksimalno u ovom trenutku što struka i znanost, naravno mogli bi mi testirati sve, ali tko to u svijetu radi [[Upadica: Hvala vam.]] tko ima toliko sredstava, nitko. Kolega Brumnić, izvolite. Poštovani ministre ajmo malo biti iskreni. Ja sam čitavo vrijeme iskren. Da, da, ovo testiranje ste uveli zato da bi de facto privolili ljude da budem maksimalno ili ih pogurali prema tome da se cijepe jer se onda neće morati testirati. Ali ja imam drugo pitanje koje se nastavlja na ono pitanje koje sam vam postavio zadnji put odnosno kad sam prije godinu dana ukazao na problem nefunkcioniranja zdravstvenog sustava i rekao vam da nemojte prebacivati odgovornost na druge. Moje je jednostavno pitanje. Da li je istina da je u prošloj godini obavljeno 100.000 operacija manje nego godinu ranije i da li je ove godine smrtnost 5.000 viša nego proteklih godina što u stvari pokazuje da zdravstveni sustav nije [[Upadica: Hvala vam.]] odradio svoj posao. Poštovani gospodine saborski zastupniče čak i da je istina ovo što ste rekli, sigurnost nema alternativu. Cijepljenje i testiranje omogućavaju sigurnost u zdravstvenom sustavu. Ja vas uvjeravam da nas nije, da nam nije bila namjera nikog prisiljavati. Zato smo i omogućili besplatno testiranje, ali čak i da jesmo imali bi legitiman cilj, a to je zaštita sigurnosti. Kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti ona je poremećena, samo u Hrvatskoj ne, u cijelom svijetu. Međutim ako ćete pregleda u 2019. osiguranih osoba koristilo je 3 miliona 736 zdravstvenu zaštitu, 2020. godine pademijske 3 miliona 705, neznatno manje. Ako je riječ o pregledima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 47 miliona 670, 2020. 46 miliona 785, dakle nešto manje, ali 150% više je porasla komunikacija putem telefona, putem koja nije adekvatna zamjena, ali je ipak [[Upadica: Hvala vam.]] određeni način Povreda Poslovnika, kolega Brumnić izvolite. Poštovani predsjedniče sabor povrijeđen je Članak 238., ministar uporno

Omalovažavanje da, ali ja nisam čuo nikakvo omalovažavanje, dapače. Dakle, ministar je trudio se odgovoriti čak je i čitao brojke, čitao je podatke, pratio sam što ste ga pitali … [[Upadica se ne razumije.]] Ne možemo se sada raspravljati … [[Upadica se ne razumije.]] Kolega Brumnić [[Upadica Beroš: Pa naravno da da.]] molim vas ministre, molim vas. Dobivate opomenu jer niste tražili adekvatni instrument s kojim možete intervenirati. Idemo dalje, kolegica [[Upadica Beroš: Nisam vam stigao odgovoriti.]] čak i da nije odgovorio to je njegovo pravo, građani onda prosuđuju da li je on odgovorio dobro ili nije i o tome će mu oni dati onda ocjenu, a to nije povreda poslovnika. Izvolite kolegice Urša Raukar. Poštovani ministre. Svi smo upoznati s činjenicom da je Srbija novo svjetsko žarište sa enormnim povećanjem oboljelih i zaraženih, a budući da se ne može mlatiti policijskim palicama niti odgurivati pušbekovima grubim moje pitanje je vrlo konkretno, što poduzimate i što se poduzima da se to ogromno novo žarište ne naprosto ne prelije u Hrvatsku? Konstruktivno pitanje moram priznati, ali radit ćemo isto ono što radimo od početka pandemije i tijekom ljeta smo u nekoliko navrata mijenjali popis zemalja prema kojima se mijenja način ulaska njihovih građana u našu zemlju. I danas sam u izvješću pročitao na što se to odnosi, to znači pozitivan PCR, obavezna samoizolacija i drugi elementi.

Prema tome, možete biti sigurni kao do sada tako će i u buduće HZJZ pratiti epidemiološku situaciju i po potrebi uvoditi dodatne mjere koje se odnose na međugranični promet sa tim zemljama. Uvaženi ministre Beroš. U nekoliko navrata, evo upravo sada vi prebacujete temu na turističku sezonu i hvalite se uspjehom te sezone. Godinu prije ljeto prije isto nije bilo niti zaraženih u toj mjeri niti umrlih tada, recite mi jel znate koliko je na današnji dan prošle godine bilo zaraženih, vi to vjerojatno znate odnosno umrlih? Jel znate na koji dan prošle godine smo došli do ove brojke na koje se vi i premijer zgražavate i iščuđavate? Ne znate? Početkom 11., vi ste osobno odgovorni za to što ljudi su izgubili povjerenje u struku [[Upadica predsjednik: Hvala vam lijepo.]] to je osobno vaša odgovornost.

Znam da čitav svoj radni vijek kao neurokirurg svjedočim da ljudi dolaze sa velikom nadom u zdravstvene ustanove po lijek za svoju bolest, ali isto tako znam da lijek za ovu bolest postoji, a to je cijepljenje. Ono što vlada i stožer govori da se cijepljenjem čuvaju životi i rekao sam stotinu puta ne moraju vjerovat građani meni nek vjeruju matematici, nek vjeruju statistici umrlih prošli tjedan. Neka se cijepe, spašavaju svoje živote. Kolega Grmoja, izvolite. Dakle, jedno pitanje ministre. Postoji li uopće nekakva usporedba mjera odnosno zemalja koje su imale strože mjere, blaže mjere i njihovog utjecaja dakle općenito na širenje virusa, na broj hospitaliziranih i ljudi koji su nažalost smrtno stradali. Dakle, ja mislim da bi i Hrvatska kao dio međunarodne zajednice i međunarodnih zdravstvenih organizacija trebala inzistirati na tome da se napravi jedna konkretna analiza. Mi imamo činjenicu da neke ako gledamo usporedbe neke velike razlike nema, znači posebno zemalja koje su imale ekstra stroge mjere i zemalja koje su imale nešto blaže mjere kao Hrvatska ili ako hoćete Zapadne Hercegovina koja ima jako nisku procijepljenost i nema nikakvih mjera neke velike razlike nema. Evo ja vas pitam ima li nekakva komparativna analiza [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] i hoćemo li inzistirati na tome da se o na napravi? Ono što postoje analize koje se vrše u svakom trenutku, međutim svatko traži put za sebe tako je to u ovom trenutku i u svijetu i u Europi. Nema jednoznačnog rješenja, nema nažalost čarobnog štapića. Hrvatska se trudila na osnovu iskustva drugih u početku, a i kasnije naći svoj put i moram priznati sa ovog mjesta da sam ponosan što smo uspjeli u onoj mjeri u kojoj jesmo. Mogli smo proći drugačije. Epidemiolozi vam često govor kada bi sve ljude zatvorili i napravili tvrdi lockdown virus se sigurno ne bi širio i to je moguće, međutim to nije svrsishodno, nije životno onda ćemo umrijeti ne od virusa nego od gladi. Stoga je Hrvatska primijenila jedan balansirani pristup čuvajući zdravlje, ali čuvajući gospodarske aktivnosti i to je ono u kom pravcu idemo. A da će se svakako kad ova pandemija završi, a nadam se da hoće, podvuć crte i analizirat za nekakve buduće pandemije svi različiti pristupi vjerujem da hoće [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] međutim i dalje sam, prošlo vrijeme. Hvala vam. Dakle, poštovani ministre. Na 9. stranici izvješća navodi se da je bolnicama ukazano da posebnu pozornost usmjere na rano otkrivanje i pravovremeno zbrinjavanje pacijenata sa patološkim stanjima nakon preboljele bolesti sa posebnim osvrtom na stanje mentalnog zdravlja pacijenata. Obzirom da sam sama donedavno radila u najvećem kliničkom bolničkom centru i to baš u svojstvu stručnjaka za mentalno zdravlje, zanima me na šta se to konkretno odnosi? Posebni osvrt na stanje mentalnog zdravlja pacijenata nakon preboljele bolesti.

Žalosti me što niste upoznati sa našim naputcima svim zdravstvenim ustanovama koje se odnose na mentalno zdravlje. Isto tako, ne znam u kojoj zdravstvenoj ustanovi ste radili, ali imam informacije iz Vrapča, iz nekih drugih zdravstvenih ustanova da se posebna pažnja sa uključivanjem osnivanja telefonskih linija obraćala na mentalno zdravlje kako zdravstvenih djelatnika, ... [[Upadica se ne čuje.]] tako i pacijenata. A ako pitate zašto su se u nekim slučajevima [[Upadica: Kolegice Kekin, molim vas.]] smanjivali brojevi kreveta, znate i odgovor. Zato da bi mogli omogućiti svim Covid-19 pozitivnim bolesnicima smještaj i adekvatno liječenje, u čemu smo, hvala Bogu, uspjeli. Tako da apsolutno podržavam, da ne mislite drugačije, važnost mentalnog zdravlja. U datom trenutku smo napravili sve da ojačamo isto. U neku, i u ovom Saboru je bilo u nekoliko navrata govora što je Klinika za psihijatriju Vrapče napravila sa interventnim timovima, posebnim telefonima, itd. Prema tome, ne možete reći da se ništa nije radilo. Kolegice Antolić Vupora, izvolite. Poštovani g. ministre, dakle u dosadašnjem iskustvu, nažalost već dugotrajnom sa Covid-19 krizom, pogotovo u domovima za starije i nemoćne i u ustanovama socijalni skrbi vidjeli smo što zapravo treba napraviti da bi se stanje popravilo. Konkretno, to su koordinacija između različitih tijela koje su nadležni u radu spomenutih institucija. Hoćete li unificirati obrasce koje je nužno ispunjavati? To je prvo. Drugo, hoćete li napraviti i objaviti plan koji obuhvaća duže vremensko razdoblje, mislim na iduću godinu, barem do sredine godine, što ćete poduzeti od mjera, što mogu ljudi očekivati kada dođu brojke do određenih, kada se pojave određeni brojevi? Pitanje je utemeljeno. Mi smo u zdravstvenom sustavu se trudili također, naći jedan način uniformiranog postupanja u svim zdravstvenim ustanovama, tako da sam siguran da će u sustavu Ministarstvo rada, socijalne skrbi napraviti sve no u ovom smislu kojem ste govorili. Kada je riječ o ovim najavama mogućih mjera, ne znam da li ste mislili opet na nekakav semafor ili nešto, međutim, mogu vam ponoviti ono što komuniciramo čitavo vrijeme. Mi iz dana u dan pratimo situaciju i prilagođavamo se aktualnom trenutku. Sada reći što će biti za mjesec dana, 2 mjeseca, 3 mjeseca, apsolutno nije moguće. Ovo je takva bolest da se treba neprestano pratiti situacija i prilagođavati mjerama. Mi možemo načelno govoriti, ali ne želimo davati niti lažnu nadu niti buditi nekakve dodatne strepnje [[Upadica: Hvala vam.]] Želimo biti realni i utemeljeni. Evo iza nas su 3 ljetna mjeseca u kojima smo imali puno manji broj zaraženih, bolesnih, naravno i umrlih, unatoč velikom broju turista, milijun, otprilike dnevno i tako. Mi kao liječnici svjesni smo da dolaskom hladnijih dana dolazi zapravo i problemi, dolazi do većeg broja zaraženih iz razloga, prvo, manjka sunca, zbog manjeg boravka na otvorenom prostoru, zbog boravka gušće u zatvorenom prostoru, zbog nemogućnosti provjetravanja, zbog gužvi i naravno, pada imuniteta osoba, zbog, naravno, delta varijante virusa koja je zaraznija i jasno je da će porasti i broj zaraženih i broj umrlih. E zato moje pitanje je zašto ste možda bili iznenađeni ova 2 dana kad je taj broj mrtvih porastao na 25, 23, možda evo, kao obrazloženje.

Sada dobivate opomenu kolega Matula, to vam je čl. 238, gotoviti bez prethodnog odobrenja predsjedatelja, svojim upadicama i na drugi način ometati govornika. Izvolite ministre. Čitav svoj profesionalni vijek svjedočim kako ljudi sa velikom nadom, već sam rekao, dolaze liječniku. Žele taj lijek. Postoje bolesti koje su neizlječive i tada smo svi frustrirani, međutim, lijek za ovu bolest postoji. Nespretno sam se jučer izrazio, ispričavam se svima, a poglavito obiteljima preminulih, međutim, na neki način sa velikom zabrinutošću sagledavam situaciju da 27 ljudi premine, a nije trebalo. O tome govorimo, o tome da postoji lijek. Da su se mogle cijepiti i da bi situacija vjerojatno bila drugačija prema znanstvenim i stručnim spoznajama u ovom trenutku. Eto, to je moj odgovor. Nespretno izraženo, ali smisao je isti. Imamo lijek, ne koristimo ga. Nazovimo to mojom zabrinutošću, ne čuđenjem i moja isprika još jednom. Ali zapitajmo se svi skupa zašto ne koristimo taj lijek koji nam je dostupan. Zašto nismo k'o neke druge zemlje? Hvala vam poštovani predsjedniče Sabora, poštovani ministre Beroš. Cijepljenje svakako jest najveći medicinski uspjeh 20. st. i cijepljenje je učinilo i spasilo više života od bilo koje druge medicinske intervencije i to su činjenice. To je neoborivo. Također, podaci iz Izvješća koje je pred nama potvrđuju da cjepivo glavu čuva, da cjepivo čuva živote s obzirom da i iz izvješća vidimo podatke da je u izvještajnom razdoblju od sveukupnog broja preminulih, 78% nije bilo cijepljeno. Tvrdim da je Vlada RH i Ministarstvo zdravstva i sva ostala ministarstva da su na krizu što sa zdravstvenog aspekta, što sa ekonomskog odreagirali i pravovremeno i adekvatno i strateški.

Međutim, reći ću vam na vaš odgovor nastavno na ovo što sam dosada rekao o pregledima itd., reći da je nešto, kada je riječ o hospitalizacijama broj pregleda pao za otprilike 20,45% Međutim, riječ je o onim stanjima koja su mogla biti odgođena. Kada je riječ o dnevnim bolnicama u 2019. bilo je istih pregleda i obrada milijun 169, 2020. pandemijske milijun i 30, znači ne bitno manje. Ono što je činjenica da smo dali jasne naputke u kojim slučajevima se može nešto odgoditi. Isto tako nakon otvaranja nastojali smo nadoknaditi sve zaostatke koji su nastajali određenim restrikcijama itd., ali jednostavno okolnosti su takve, moramo im se prilagoditi i zbog sigurnosti naših bolesnika. Poštovani ministre, ovaj braneći se od napada oporbe ostali ste možda dužni, pa da samo komentiram nešto. Kolega Brumnić se silno čudi kako to je 5.000 ljudi više umrlo. Pa umrlo je zato jer je bio Covid-19 i za toliko je ljudi više umrlo prošle godine, stvarno se ne trebamo tome čuditi. Ali ono što bi vas pitao je, dio građana ne vjeruje politikama citiram isto nekog iz oporbe, politikama i političkim odlukama da se treba cijepiti protiv covida. E sad me silno zanima kako oni objašnjavaju da ti isti građani vjeruju da se može cijepiti protiv raznih ostalih bolesti, dječjih bolesti, protiv B hepatitisa protiv kojih se svi zdravstveni djelatnici moraju cijepiti da bi mogli funkcionirati i raditi, a ovo najedanputa pola njih ne vjeruje ili je to čista politizacija? I mi danas ovom raspravom nismo doprinijeli svi skupa da sagledamo znanstvene i stručne činjenice ne hrvatske nego svjetske i da ih zajedno plasiramo našim građanima, da ih zamolimo da se cijepe, da ih zamolimo da spoznaju da je virus još među nama, da svakodnevno umiru, dakle to je ta činjenica. A kada je riječ o nečem drugom mi se sad iščuđavamo i postavljamo pitanje zašto se testirati prije ulaska u bolnice? Svaki zdravstveni djelatnik mora imati sanitarnu knjižicu koja dokazuje njegovu zdravstvenu, zdravstvenu sigurnost, dal je bolovao od nekih zaraznih bolesti, da li ima kakve parazite, da li ima kakav svrab ili nešto, od pamtivijeka je to bilo tako za određena radna mjesta. Isto i sada, nova bolest, novi virus, nove okolnosti. Ako se ne žele cijepiti bili smo dovoljno široki da ne budemo diskriminatorni da nikog ne tjeramo protivno njegovim uvjerenjima, Hvala vam lijepo uvaženi predsjedniče. Uvaženi ministre, kad danas govorimo o uspješnoj turističkoj sezoni ona je zaista bila takva i naše statistike ne odgovaraju statistikama gospode iz MOST-a, nismo imali 13 milijardi noćenja, ni 13 milijuna turista na Hvaru, ali smo imali 12,5 milijuna turista i 80 milijuna noćenja. Kad to usporedimo sa 2015. kad je SDP vodio državu, 10 milijuna noćenja više nego te godine u kojoj nije bilo ovakvih situacija niti bolesti. To je 50% više nego što smo imali 2020. Zato jer smo imali ove liberalne mjere, jedan pokušaj da očuvamo život, da očuvamo ekonomske tokove i u najvišoj mogućoj mjeri sačuvamo zdravlje građana i onih koji kod nas dolaze. To je istina i to treba govoriti jasno bez obzira na pokušaj ovih koji govore da su ovo eksperimentalna cjepiva, da je testiranje fašizam, da se moramo ovaj baviti s njihovim pričama koje nemaju veze s ničim.

Poštovani g. saborski zastupniče što reći s mog aspekta, samo hvala struci, hvala tim ljudima koji teško i mukotrpno rade, hvala svim zdravstvenim djelatnicima koji liječe naše oboljele i hvala građanima koji su prepoznali mogućnost samozaštite i prevencije.

Poštovani ministre, kada je u pitanju cijepljenje ja mislim da slobodno mogu reći da osobe s invaliditetom mogu biti primjer drugima. Dakle, u Hrvatskoj nismo morali činiti neke velike akcije, mislim na zamolbe za cijepljenje, dok su u Europi morali, dakle Europska organizacija za osobe s invaliditetom pisale Europskom vijeću, Europskom parlamentu i komisiji kako bi ih zamolila da osobe s invaliditetom stave kao prioritetnu skupinu za cijepljenje. Vama osobno hvala što ste učinili vi i ministarstvo da osobe s invaliditetom budu prioritetne. Kao prioritetna skupina za cijepljenje vjerujem da ćemo [[Upadica: Hvala vam]] imati dobru suradnju i nadalje [[Upadica: Hvala]] i evo spasiti i sačuvati osobe [[Upadica: Hvala vam]] s invaliditetom od teških oboljenja.

Uvažio je sve relevantno, uvažio je naravno činjenicu da su invalidne osobe na neki način u prioritetu s obzirom na svoja stanja za cijepljenje, ali smo isto tako nastojali sagledavati i širi kontekst, sve druge ugrožene skupine. U datom trenutku kada smo iz opravdanih gospodarskih razloga, a imajući višak cjepiva za sve, procijenili, odredili smo se i cijepljenju drugih prioritetnih skupina, recimo turističkih radnika što je sasvim sigurno doprinijelo ovako dobroj turističkoj sezoni koja se nije desila sama od sebe. Prema tome struka je napravila to i ja joj se i evo pridružujem se vašim zahvalama istoj. Idemo sada dalje, kolegica Puljak, izvolite. Poštovani ministre možda samo da kažem da ova cijepljenja odnosno akcija dakle „Misli na druge cijepi se“ možda je trebalo preimenovati i kazati „misli na sebe i cijepi se“ da pozovemo građane da zaista evo misle na sebe tko god ne želi na respirator, imati tešku bolest, evo pozivamo ih da se cijepe. Ali ja ću iskoristiti priliku ovdje da vas pitam neku drugu stvar. Nedavno smo na Odboru za znanost i obrazovanje imali izvještaj o istraživanju Instituta za društvena istraživanja koje je pokazalo da u sustavu obrazovanja i učenici i nastavnici zapravo pate od i imaju zapravo i psihičke posljedice utjecaja i Covida i potresa. Činjenica je da od Prevlake do Zagreba nemate bolničkog kreveta gdje mogu ležati djeca i adolescenti koji trebaju psihijatra.

Vi ste dotaknuli dvije vrlo važne teme, misli na sebe, misli na druge, bez uzajamne solidarnosti nećemo izići iz ove krize. Jedino svi skupa zajedno možemo izići iz ove krize. Nisam osobno osmislio logo kampanje, ali ovo vam je smisao što sam vam sada rekao. Nadalje, svjestan sam nedostataka kreveta za bolničku skrbi dječjih psihijatrijskih bolesnika, uključen sam još kao pomoćnik ministra u rješavanje istih. Nažalost došao je Covid, ali to ne smatram isprikom da krivo ne shvatite. Znam da postoje kapaciteti u KBC-u Rebro, znam da sam razgovarao sa predstojnikom te klinike da se određeni drugi dio zgrade u Rebru prenamijeni za tu namjenu jer znamo da ove druge [[Upadica: Hvala vam.]] ovi drugi smještajni kapaciteti nisu ni dostatni ni adekvatni. Poštovani ministre kad govorimo o turističkoj sezoni struka je napravila svoj dio posla, međutim mislim da nedovoljno naglašavamo koliko su i naši građani pokazali da su odgovorni i svakako jedni od najzaslužniji uz turističke djelatnike što smo imali takvu sezonu.

Poštovani gospodine saborski zastupniče pa dobre ste konstatacije naveli, ono što činimo vidite svako malo nekakvu novu mjeru. Prvo smo se preorijentirali iz cjepnih punkteva ka, da idemo ka našim građanima, dakle prema njima. Nadalje, uveli smo patronažnu službu koja obilazi u zajedništvu sa liječnicima obiteljske medicine naše starije sugrađane iz tjedna u tjedan. To su postoci poražavajući jer otprilike od obiđene populacije njih 25% se cijepi, 24, 25, 27 kako koji tjedan. 75 se ne cijepi. Poražavajuće jer im dolaze djelatnici kući objašnjavaju prednosti cijepljenja, objašnjavaju rizike ne cijepljenja međutim ne odlučuju se. Radimo i dodatne druge iskorake međutim Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre vi ste emotivan i vrijedan čovjek, puno radite i stalo vam je da sustav funkcionira u najtežem vremenu velepošasti koja je zadesila našu domovinu pa i cijeli svijet. Da vi to dobro radite možemo i vidjeti da su neke druge države imale 3 mjeseca karantenu, mi smo imali, imali 3 mjeseca. Sve ste poduzeli kako bi zaštitili zdravlje naših građana. Vas napadaju za sve i svašta iako niste krivi, a između ostalog napadaju vas i za reformu zdravstva.

Prvo ću reći da emotivan sam zato jer odgovorno radim ovaj posao, jer mi je stalo do zdravlja građana. Svaki preminuli ide između ostalog i meni na dušu, jučer njih 27 zato sam dao onu izjavu. Prema tome odgovorno radim svoj posao, trudim se maksimalno, ne samo ja nego i moji suradnici. A kada je riječ o reformi tu niste u pravu. Mi nemamo ni luksuz, ni vrijeme čekati promjene. Iako se desetljećima nisu događale ova Vlada i osobno sam kao ministar i pri tome sam isto tako i emotivan i odgovoran, želim provesti reformske korake. One nisu isprazne riječi, vrlo brzo vrlo brzo uostalom počela je sa radom radne skupine za promjenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je temelj reforme. Svjedočit ćete mjerama koje će biti bjelodane. Ako smo mogli odgovoriti na ovu globalnu, globalne ekstremne izazove, promijenit ćemo [[Upadica: Hvala ministre.]] i ozdravit ćemo hrvatski zdravstveni sustav. Zahvaljujem ministru Berošu, odgovorio je na jako puno replika vrlo iscrpno, sada se može vratiti na mjesto, a mi ćemo nastaviti dalje. Želi li izvjestiteljica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku uzeti riječ ili njen zamjenik ili zamjenica?

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege, ja bih najprije htio čestitati na ovom izvješću koje obuhvaća svega 3 mjeseca, a puno je podataka, puno je činjenica, brojaka, grafikona vrlo konkretnih odgovora na pitanja koja građani Hrvatske postavljaju u svezi sa ovim. Nismo na to navikli u ovome visokom domu. Nerijetko dobivamo izvješća u pravilu za jednu godinu, ponekad i za dvije godine, ponekad ih dobijamo sa zakašnjenjem od jedne ili dvije godine, ovo smo dobili pravodobno, ni mjesec dana, niti mjesec dana nakon što je zapravo rok bio i obuhvaća samo 3 kratka mjeseca. U tom razdoblju Hrvatska se u usporedbi s ostatkom zemalja EU uglavnom nalazi u sredini negdje poretka prema stopi potvrđenih bolesnika. Negdje u donjoj polovici prema stopi smrtnih slučajeva što govori u prilog stabilnoj epidemiološkoj situaciji ali naravno i potrebi za povećanjem udjela cijepljenih posebno među vulnerabilnim skupinama i nikad, nije dovoljno naglašavati da se mora poticati cijepljenje jer je cijepljenje u ovom trenutku jedini, jedina mogućnost obuzdavanja ove smrtonosne bolesti. Recimo to jasno, bolest je smrtonosna i pogibeljna. Povoljnija epidemiološka situacija rezultirala je smanjenjem broja hospitaliziranih Covid-19 bolesnika, pa su onda i bolničke ustanove mogle postupno reducirati kapacitete za takve bolesnike usklađujući ih sa aktualnim potrebama. Od početka lipnja 2021. godine značajno je povećan broj dostupnih testnih mjesta za provedbu brzih antigenskih testova, čak 249 ustanova je takvih za provedbu brzih antigenskih testova uspostavljeno koje su imale svoje lokacije najviše po županijama jadranske Hrvatske što je naravno olakšalo mobilnost putnicima iz raznih zemalja koji su radi turizma posjetili RH. Ono čemu bi ja posvetio iako sam liječnik najviše vremena je upravo to. Zahvaljujući kvalitetnim pripremama, zahvaljujući svemu onome što je učinjeno unaprijed mi smo imali neočekivano dobru turističku sezonu u situaciji u kojoj postoji ne samo globalna zdravstvena kriza vezana uz pandemiju Covid-19 nego i globalna gospodarska kriza u svim zemljama, daleko bogatijim zemljama nego što je to Hrvatska mi smo uspjeli ostvariti jednu vrlo uspješnu sezonu. Kad pogledamo brojke naravno neusporediv je veći broj stranih turista nego što je to bilo prošle godine, naravno da to nije bilo 13 milijardi ljudi kao što se besmisleno govorilo, ali je bio značajno velik, veći broj nego što je to bilo prošle godine. Naravno da nije bilo ni 13 milijuna na Hvaru, ne bi ni stali vjerojatno na Hvar, ali je bilo i tamo značajno više i kolovoz je uvijek najjači mjesec. Ove godine s ukupnim rezultatom na razini 93% noćenja u kolovozu. Pretpandemijske '19. godine to je važan podatak jer se radi o mjesecu u kojem se ostvaruju najviše cijene u godini i sigurno će to utjecati na ukupan prihod turizma u ovoj godini. Vrijednost fiskaliziranih računa u turističkim djelatnostima u kolovozu bila je za 21% veća nego u kolovozu pretpandemijske 2019., dok je na razini godine njihova vrijednost bila negdje oko 18 milijardi kuna što je oko 84% vrijednosti iz prvih 8 mjeseci 2019. godine. Šta to znači u jednom širem europskom kontekstu?

Cijela priprema glavnog dijela turističke godine odvijala se naravno u izazovnim okolnostima pandemije, međutim dobrom koordinacijom i suradnjom uspjeli smo Hrvatsku pozicionirati kao jednu definitivnu od najuspješnijih turističkih destinacija na Mediteranu. To je rezultat sinergije ne samo zdravstva kojem naravno treba odati priznanje, nego i čitavog turističkog sektora, svih resora u Vladi, Stožera civilne zaštite i zbog toga je Hrvatska bila najsigurnija turistička destinacija na Mediteranu. Kad se usporedimo sa zemljama koje su u turizmu nama konkurenti onda možemo vidjeti da je recimo susjedna Italija do kraja srpnja ostvarila nažalost niti 50% noćenja u odnosu na pretpandemijsku 2019. godinu, u Grčkoj nažalost opet zbog katastrofalnih požara više nego zbog pandemije također svega pola turističkih noćenja u odnosu na 2019.g. Španjolsku koja većinu ljeta nažalost bila epidemiološki u crvenoj zoni i sukladno tome imala slab rezultat turističkog prometa doživjela je pad od 50% u odnosu na i onako lošu 2020.g. Prema tome, cijeli niz zemalja nažalost u Mediteranu je daleko lošije prošao nego Hrvatska. Neko je spominjao Portugal, nažalost bez obzira na današnju dobru procijepljenost Portugala, Portugal je nažalost cijelu sezonu bio crven isto kao i Cipar i dobri dijelovi Grčke. Niko nije sretan zbog toga, ali su to činjenice. Hrvatska je pak bila na karti Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti cijela zelena do 15. srpnja onda od 15. srpnja do 2. rujna dijelovi Hrvatske su bili u narančastom što je sve omogućilo upravo ove rezultate o kojima sam govorio. A sad treba reći i nešto što se obično ne govori iz raznih razloga, Hrvatska izdvaja po glavi stanovnika za zdravstvo 862 eura, ako se usporedimo sa ovim zemljama koje sam ja sad spominjao koji su naši turistički konkurenti u turizmu Italija izdvaja 2.534 eura, Španjolska 2.310 eura, Portugal 1.877 eura, Cipar 1.645 eura, Grčka 1.328 eura, dakle sve te zemlje izdvajaju neusporedivo više za zdravstvo negoli Hrvatska, a Hrvatska je uspjela vrlo dobro se nositi sa pandemijom i ostvariti ovakvu sezonu o kakvoj smo do sada često govorili zato jer smo pronašli pravi balans. Osigurali smo zaštitu zdravstvenog sustava, gospodarstva, financija, prometa naša je obala u srpnju i kolovozu uistinu prema kartama Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti bila takva da je bila poželjna za turiste. U drugom kvartalu ove godine zabilježen je izuzetno visok godišnji rast BDP-a od rekordnih 16,1% to je značajan rast. Prema trenutačnim podacima Eurostata peti najbolji među članicama EU. Najveći doprinos godišnjem rastu BDP-a u drugom kvartalu na koji se odnosi ovo izvješće dolazi od rasta osobne potrošnje koja je bila viša za 18,14%, izvoza roba i usluga koji je porastao 40.9%, a to su upravo dobrim dijelom turističke djelatnosti. Za ovakav gospodarski oporavak i visoki rast osobne potrošnje vlada je doprinijela politikom očuvanja radnih mjesta u proteklom razdoblju čime se uspjelo održati tržište rada stabilnim kao i nastavkom provedbe porezne reforme što je omogućilo i daljnji rast prosječnih plaća.

Klub zastupnika Mosta Selak Raspudić-Bulj.

Uvaženi ministre. Ja ću vas odmah na početku i ponovno pozvati na dijalog. Dakle, znate da imate poslovničku mogućnost da se obratite nakon mog izlaganja. Budući da su moja pitanja kritička, za hrvatske građane je puno bolje da vi imate odgovore i da sam ja u krivu nego da sam ja u pravu. Ja ću radije podnijeti taj teret ako ćete se doista i obratiti i razjasniti ove nejasnoće nego da ove stvari koja su važna pitanja ostanu visiti u zraku. Dakle, pozivam vas ministre na dijalog i doista to mislim, ovo su prevažna pitanja da bismo mi ovdje isključivo politički poentirali i vodili razgovor sami sa sobom. Prva stvar koja je možda i najvažnija za hrvatske građene i koje me ovdje zanima je koliko doista hrvatskih građana nije otišlo na preglede zbog korone? Podatak iz ovog izvješća navodi sada 31% manje nego prije početka pandemije temeljem podataka iz sustava e-listi čekanja i e-naručivanja. Smanjen broj dolazaka pacijenata u ordinaciju obiteljskog liječnika za oko 20% Dakle, i sami ste rekli svaki treći građanin RH umrijet će od raka. Što činimo da to spriječimo i koliko nam je štekala preventiva, ne samo preventiva nego i kontrolni pregledi zbog cijele ove situacije? Drugo pitanje, hajmo doista razgovarati o poslu, o našoj ekonomskoj situaciji jer direktna posljedica ove pandemije i mjera je inflacija koju sada svi osjećamo. Kada sam vas pitala o količini nabavljenih cjepiva nisam vas to pitala zato što mislim ili ne mislim da treba nabavljati cjepiva, to je ovdje manje relevantno, pitala sam vas zato što cjepiva itekako koštaju. Jedno cjepivo navodno prema Financial Timsu Pfizer narasla cijena s oko 15 na oko 20 eura, mi smo najviše naručili oko 11 milijuna doza upravo Pfizer. Do sada je u Hrvatskoj potrošen 3,3 milijuna doza cjepiva, a moram imati u vidu da su se prvo i najviše cijepili oni koji su to doista i htjeli, a sada to stoji. Ako je količina od 18 milijuna nabavljena čak i za iduće tri godine, a za dvije i nešto više, to znači da prema dosadašnjem ritmu možemo očekivati, ovo je vrlo grubi izračun, da nam je potrebno negdje 9, 10 milijuna doza cjepiva. Znači ako smo fulali s našim izračunom imamo oko 9 milijuna doza previše, mi ćemo izgubiti ako uzmemo da je svako cjepivo oko 20-ak eura 1,35 milijardu kuna, ovo je provizoran izračun, ali nije nevažno koliko naručujemo jer nas to itekako skupo košta. Dakle, zato vas pitam na temelju čega ste bazirali ovaj izračun s obzirom na interes naših građana koji je takav kakav jest. A moramo znati da nam do sada baš i nije išlo jer je 200.000 doza prvo donirano, a onda 310.000 doza donirano, dakle očito imamo neki višak cjepiva koji doniramo, dakle moramo raditi preciznije izračune. Drugo pitanje, dakle ministre zašto ne uračunavamo u statistiku hospitaliziranih i umrlih od covida preboljele? Cijela znanstvena zajednica trenutno vodi raspravu o tome i vama je ona poznata čiji je imunitet i u kojoj mjeri jači, onaj preboljelih ili onaj cijepljenih. Dakle, pa od krucijalne važnosti i za zdravlje naših građana, ali i za hrvatsku znanost da se preboljeli uključe u tu statistiku. Nije moje pitanje ima li ih i ako postoji jedan preboljeli koji je ponovo zaražen, hospitaliziran i umro njih ima nego koliko ih je, dakle pa moramo voditi tu statistiku. Barem 400.000 naših građana je službeno preboljelo i oni trebaju znati koliko su tim preboljenjem zaštićeni. Dakle, apeliram da se to uključi u statistiku. Drugo, dakle službeni narativ je bio da cjepivo štiti od težih oboljenja i smrti. Moji roditelji su se cijepili, trenutna statistika koju ste prezentirali u ovom izvješću pokazuje da to nije u potpunosti točno, da među preboljelima od covida odnosno onima koji su hospitalizirani zbog covida i umrli je otprilike svaki peti bio cijepljen. Ja bih željela da se to mojim roditeljima i svim ostalim rizičnim društvenim skupinama zbog dobi ili zdravstvenog stanja koji su cijepljeni to transparentno komunicira, da ih se ne uljuljkava u osjećaj lažne sigurnosti gdje se oni ne paze jer misle da su u potpunosti zaštićeni od težih oblika i smrti, a stvarnost, vaše izvješće govori im nešto suprotno. Dakle, demantirajte me slobodno i pojasnite detaljnije. Javna nabava, ministre, javna nabava je pitanje društvenog mehanizma koje vas kontrolira, vaša transparentnost ne smije biti pitanje vaše dobre volje koliko jeste ili niste ili želite ili ne želite biti transparentni nego mora biti pitanje sustava koji će vas kontrolirati. Ne zanima me dobra volja, želim da uključite sustav koji je tu koji će onemogućiti korupciju u zdravstvu povodom covida, znamo da nam je to nužno i zbog sadašnje presude HDZ-u i zbog činjenica da sve svjetske organizacije upozoravaju da je najveća korupcija upravo u zdravstvu i upravo u vrijeme covida. Dakle, zamolit ću vas da nam date o zdravstvenom stanju nacije i plan zdravstvenog oporavka nacije s obzirom na nedostatak odlaska na preglede zbog ove krize. Vraćanjem javne nabave ujednačavanje covid mjera i covid propusnica i uključivanje preboljelih u statističke covid analize. Ministre ovo su sve konstruktivni prijedlozi i ja vas molim da se ovdje obratite i objasnite ovo o čemu sam govorila.

Evo građani koji gledaju znam da možda ima sad trenutno bitnijih stvari oko presude vidim da se najviše HDZ-u raspravlja u javnosti, međutim ovo je vrlo bitna teme. Mi ministre ovdje tribamo se pogledati oči u oči i govoriti istinu.

Vi ste odma na Sinj bacili stigmu kada je 13 milijuna turista bilo u Hrvatskoj već 15.7. ovo moramo razobličiti. U istom trenutku vi ste tada slali puste dopise da se Thompsonov koncert preporuke zabrani pa kasnije također veliki pritisak na koncerte udruge … u Sinju. U isto vrijeme u Solinu kad je bio Thompsonov koncert u Sinju bilo 5000 ljudi, ja nemam ništa protiv toga bez ikakvog testiranja, kontrole bez išta. Cijela Hrvatska je bila preplavljena, bogu hvala to je takva politika turistima jedino je stigma bačena na Sinj. I vi nakon Alke uspješne, nakon svega uspješnog ste doslovno cijelo vrijeme stigmu na Sinj, baš vi ste bacali na neodgovorno ponašanje lokalnih vlasti. Pa zamislite vi

U Livnu. Preko planine Kamšnice da se nekom nešto dogodi, tamo nema korone zaspala. Na Pelješkome mostu ministre kada su bile tisuće vaših stranačkih kolega, šta je onda stranačka iskaznica bila dovoljna? To se zove licemjerje, licemjerje kada se ugase ministre kamere ovdje vidite kolege zastupnike, čim se ugase kamere do jedan, prvi ja, skinemo maske. Jel se to zove licemjerje? U isto vrijeme ravnateljima ja šaljem preporuku civilni stožer tj. da djeci nisu potrebne maske. Zbog čega ću vam reć? Jel isti ti ravnatelji koji nameću djeci maske prije neki dan bila je 100godišnjica obilježavanje nebitno događaj u samostanu prepuno ljudi bez maski i među njima i ravnatelj bez maske. Zdravstveno je upitno meni u Sinju, nama je problem zdravstvo. Meni je problem što se ljudi ne mogu kontrolirati srce, što ne mogu dijagnosticirat se, nema dijagnostičkih uređaja, nema liječnik to je puno veći problem. Problem je što mi kraj dječjeg vrtića prolazi otvorena kanalizacija, otvorena cijelog grada Sinja, to su veći puno problemi neujednačenost smjera vjerujte mi.

Doslovno da se nisam usprotivio vi bi takvu preporuku poslali, bi 100%

Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, poštovani zastupnici Sačić i Pavliček. Poštovani ministre, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, evo nešto više od godinu i pol dana kada smo u Covid pandemiji u jednoj šizofrenoj situaciji, paranormalnoj situaciji ja ministre, ja postavljam jedno jednostavno pitanje. Pokazujete na cijepljenje, neće izaći nažalost ni s tim, bojim se da nećete jer to pokazuju i znanstvene studije. U zadnjih godinu i pol dana čelni ljudi iz stožera civilne zaštite su nas upravo i doveli dobrim dijelom do ove konfuzije u kojoj se trenutno cijelo društvo nalazi sa svojim kontradiktornim izjavama kojima su pobijali sami sebe. Pa ajmo se sjetiti samo nekih još početkom ljeta prošle godine premijer slavodobitno govori Hrvatska je pobijedila koronu. 4 mjeseca poslije dnevno par stotina, pa par tisuća novooboljelih. Ajmo se sjetiti izjave gospodina Capaka vašeg prvog suradnika, ožujak prošle godine, maske ne pomažu one imaju samo psihološko značenje, zdravi ljudi ne moraju nositi maske. 6 mjeseci poslije taj isti stožer donosi odluku da su maske obavezne u svim zatvorenim prostorima. Imamo izjave brojnih znanstvenika koji su jasno i glasno, među njima i vi rekli, da ćemo a to je bilo početkom 2020., krajem 2020. godine da ćemo steći kolektivni imunitet ako 70% građana se procijepi, da bi prije nekoliko tjedana pročitali da čelni ljudi koji su radili na Pfeizer, tj. na Astrazenecinom cjepivu jasno i glasno kažu zaboravite kolektivni imunitet, protiv Delta soja se nećemo moći tako boriti. Imamo izjave znanstvenika koji su rekli u početku i studije Pfeizer cjepivo štiti 90% od oboljenja da bi nekoliko mjeseci kasnije studije iz Izraela pokazale da od samog oboljenja štiti svega 39%

Što je slijedeće?

I oni su vjerojatno unijeli taj virus, znači na taj način se ne borite protiv samog virusa. S druge strane što imamo, totalnu konfuziju i spiralu iz koje nitko ne vidi izlaza, vi prvi. Svaki dan nas bombardirate sa temama danas imamo toliko oboljelih, toliko hospitaliziranih, toliko na respiratoru. Pa zamislite da se zadnjih 50 godina pričalo svaki dan, imamo toliko oboljelih od karcinoma, tumora, svih ostalih malignih bolesti, pa šta bi mi bili psihijatrija na otvorenom. Mislim da sam pristup prema Covidu-19 treba promijeniti. Koliko budemo stalno potencirali Covid-19, Covid-19, Covid-19 90% naših sugrađana će završiti na sedativima za smirenja jel ovo nije normalna situacija, mislim da se i vi slažete ovo jednostavno trenutno nije normalna situacija. Mislim da sam pristup se treba u potpunosti promijeniti možda izvještavati samo o ljudima koji su teško oboljeli, a ne ići sa brojkama koji uistinu već utječu na mentalno zdravlje naših sugrađana. Hvala vam lijepo.

Poštovani potpredsjedniče sabora, gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege, hrvatska javnosti, dakle mi Hrvatski suverenisti već duže vrijeme ukazujemo na sve probleme, sve nelogičnosti, sve frustracije koje prosječni hrvatski čovjek osjeća zbog represivnih mjera stožera, a koje u počecima svi smo, dobro je ministar rekao nismo znali prije godinu i po ovaj o tome što se zbiva, o tom biološkom oružju, o tom virusu i bili smo čak i pristali, smatrali smo nekako da je normalno da taj lockdown bude proglašen i da se povinjavamo tim mjerama u interesu zdravlja misleći da je to novovjekova jedna teška bolest neka, boginja, nešto smrtonosno, nešto strašno što nas može pokositi na ulici, bilo gdje. Međutim, s vremenom smo sada gledajući, slušajući, čitajući i one druga mišljenja znanstvena, stručna, pa ako oćete i iz nekih drugih fundusa otkrili zapravo da je virus Covid prouzročio teške tegobe za određen broj ljudi, ali Bogu hvala, za 99,85% oboljelih on nije smrtonosan. On je smrtonosan, nažalost za 0,15% oboljelih i to kako ministar kaže, i u toj grupaciji od 0,15% neki su umrli s virusom, neki od virusa i to je tragedija, to je zlo, ako zbog tog virusa se dogodi smrt, ne ulazeći u to koliko ljudi dnevno umire zbog drugih teških bolesti. Zbog strašnih bolesti, nažalost svaki od nas ima priliku i biti svjedokom kakvi su to bolovi za naše najmilije, pa i za nas same kad završimo na hitnoj medicinskoj pomoći ili kad tretiramo svoje dugogodišnje bolesti. Stoga imamo obvezu opet reći, pridružiti se svima da neizmjernu zahvalu pružamo svim medicinskim djelatnicima, svom osoblju od najstručnijih profesora medicinara, liječnika, medicinskih sestara, ali i nemedicinskom osoblju koje svakodnevno brine o dobrobiti naših najmilijih. To je prvo i osnovno, to je platforma od koje danas trebamo krenuti, a vama je ministre zadaća da im olakšate život, rad, ne ispričavati, nemojte donositi mjere koje im i onako vezane ruke, još dodatno vežu noge sa nekakvim administrativnim zaprekama da se moraju ovo, da se moraju ono. Ako se neće, da će dobiti otkaz, a i onako su, svjesni ste da su ionako ugroženi. Nađite model da im olakšate život i rad u interesu hrvatskog naroda i hrvatskih građana, u interesu hrvatskih pacijenata i naših najmilijih. Poštujte mišljenja i ako već ulazite u to, dobro je kolega Pavliček rekao i kolegice, pa nisu danas prenositelji te zaraze samo necijepljeni, nemojte to raditi. Vi ste uspjeli podijeliti ovo hrvatsko društvo kapitalno, mi smo u danas, u hrvatskom društvu kapitalno podijeljeni, ne više na ustaše, četnike i partizane, ne više na bogate, siromašne, ne više na pametne i glupe nego na cijepljene i necijepljene. Vi frustrirate hrvatski narod, hrvatske građane neargumentirano jer je dokazano da podjednako prenose zaraze i cijepljeni i necijepljeni. Moji prijatelji mnogi, dvaput su se cijepili i opet su završili u bolnici i imajte isti pristup. Imamo studiju, renomiranih stručnjaka, profesora Primorca. Zašto ne pridajete takvim studijama značaj? Zašto to ne razvijete, zašto ne potičete hrvatski narod i ove koji su necijepljeni kao da unatoč toga, to nije grijeh, to je njihova odluka, ustavna i bilo kakva, ali dajte ih potaknite da dalje razvijaju taj imunitet, da i oni ostanu živi i zdravi ovdje. Podjednako umiru, g. ministre, od nuspojava tog cjepiva, sve to kako stvari stoje, ruski rulet, znači u pitanju je eksperimentalno cjepivo kojem ne možemo besprijekorno vjerovati. Gledajte Izrael. Hvala vam lijepo. Naučit ćete mnogo toga.

Kolegice i kolege. Evo, pokušat ću na ovu osjetljivu temu zaista biti pravedan i objektivan, svi se nalazimo zapravo u jednoj teškoj situaciji, neizvjesnoj situaciji gdje od početka nije bilo jednog jedinstvenog recepta kako odgovoriti, mi smo svjesni toga i to prilično dugo traje. Međutim, od početka, ipak ću reći da slušamo proturječne informacije od strane Stožera koji zapravo, rekao bih, ostavlja dojam da ponekad improvizira i s nama i s novim okolnostima. Jedno vrijeme, primjerice se govorilo kako nas maske ne štite, to je bilo nešto ranije prošle godine, dok danas se inzistira da i djeca moraju nositi maske u školu. Ono što posebno nas zabrinjava zapravo jest da se ne nazire kraj ovom stanju. Nitko ne može uopće prognozirati koliko ćemo u ovakvim okolnostima i dalje živjeti. Međutim, treba reći da uvođenjem Covid potvrda ipak ulazimo u jednu novu fazu pandemije. Zdravi ljudi redovito moraju dokazivati da su zdravi. Djelatnici u zdravstvu i socijalnoj skrbi koji nisu cijepljeni moraju se redovito testirati, 2 puta tjedno kako bi mogli ili smjeli nastaviti raditi. Za one koji to odbijaju spremaju se i otkazi, i to je moguće. Ministre, na samom početku prije uvođenje, pitao sam vas u Saboru da li su otkazi opcija, tada dali ste jedan nedorečen odgovor, rekli ste da će pravnici to proučavati, a sad čujemo i mogućnost otkaza ako ti ljudi se ne pokore ovom novom poretku iz bilo kojeg razloga, dakle mogu dobiti otkaz. Već je narušeno stanje u zdravstvo i sad prijeti odlazak još veći broj ljudi. Tako da medicinske sestre koje su nedavno prosvjedovale mislim da imaju pravo reć od pljeska do pljuske jer zaista one i drugi i liječnici su na prvim linijama ove panedmije i najbolje znaju stanje u sustavu u našim bolnicama. Međutim, treba isto nešto reć o tome da postoji isto opasnost ili određena ugroza temeljnih prava i povijest nas uči da jednom kad se ljudi odriču tih prava teško ih vraćaju, teško ih vraćaju. Dakle, to povijest više puta potvrđuje. Ja ću reć nemam ništa protiv cijepljenja i poznajem mnoge ljude osobno koji su se na to odlučili i zadovoljni su. U bližoj obitelji imam i članovi koji su se cijepili, oni se danas osjećaju dobro i sigurno, ali ono što trebamo reć i gdje povlačimo crtu ne smije se vršiti ovakav pritisak, pa i gotovo ucjene da bi se natjeralo ljude na to. Treba ostati slobodan izbor, treba ostati slobodan izbor. Kad su druge teme u pitanju onda čujemo frazu moje tijelo moj izbor, a ovdje to ne vrijedi. To očito ne vrijedi kad je riječ o cijepljenju, ne vrijedi moje tijelo moj izbor. To se zaboravlja. Dakle, postavlja se isto pitanje što je ovdje rečeno ranije, što se događa ukupno u zdravstvu i sa drugim pacijentima jer vidimo zbog medijskog pritiska reklo bi ovo izvanredno stanje je stvoreno šta je sa bolesnicima, onkološkim bolesnicima, srčanim, drugima, gdje je smrtnost puno veća od covid, šta s njima? Znamo da brojke za prošlu godinu nisu dobre, nisu dobre i o tome se mora voditi računa. Dakle, vi ste ministar zdravlja, ne ministar covida, ja razumijem da pritisak je velik ne samo ovdje nego i u svijetu, ali moramo voditi računa ukupno o svim našim pacijentima. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Recite što je bilo?

Na jednoj poznatoj sjednici Odbora za zdravstvo gdje je bio i ministar Marić pričali smo o potrebi reforme zdravstva, pa u jednom trenutku ste g. ministre i priznali da zapravo nije sustav reformiran i da i dalje vlada na neki način socijalistički pristup. To su isto problemi koje ste naslijedili i koje treba riješiti. Imamo ograničene resurse. Nije rješenje po meni povećati mjesečni doprinos za zdravstvo, već je prilično visok, a rijetko kad se može brzo konzumirati usluge. Prema tome, moramo govoriti ukupno što učiniti, a ne samo kako evo u izvanrednoj situaciji reagirati jer i drugi i dalje boluju i čekaju i nažalost umiru. Dakle, postavlja se pitanje koliko među umrlima ima onih koji su na neki način i žrtve ovog stanja, ovog zatvaranja dijela zdravstvenog sustava i koji su danas mogli biti među nama da su na vrijeme dobili zdravstvenu zaštitu? Čitam mnoge studije o učinkovitosti cijepljenja, to su velike rasprave, volio bi da vlada manja cenzura na društvenim mrežama da ljudi mogu čuti i druga mišljenja. Međutim, ono što je nesporno, ono što je nesporno je da i cijepljeni ljudi mogu se zaraziti i širiti virus, u manjoj mjeri, ali mogu, ne možemo to isključiti, to je činjenica, to je nesporno. Prema tome, postavlja se pitanje, dakle da li smo sigurni ili da li je bolnica, naše bolnice da li su sigurnije sada ako cijepljenje osobe ne moraju se testirati jer mogu bez simptoma opet biti zaraženi i širiti covid? Dakle, dame i gospodo, često se crno bijelo ovo prikazuje, da li je netko u skladu sa znanstvenim postignućima ili je zaostao i ne želi priznati ono što je zapravo konsenzus. Međutim, u ovoj situaciji moramo reć da ne postoji konsenzus među znanstvenicima, ne postoji. Imamo i dalje nove studije, nove podatke, stvari se rekao bi fluidno razvijaju s vremenom. Prema tome, ne možemo zaključiti da postoji samo ovaj način rješavanja ove pandemije koja nadam se da će uskoro i prestati. Dakle, ono što je ranije rečeno od nekih kolega da nije dobro stvarati podjele u društvu itd., uvijek ćemo imati podjele, bit će podjela, živimo u slobodnoj zemlji. Međutim, ono što trebamo čuvati je neku razinu zaštite temeljnih prava, pa i sloboda savjesti. Meni kao roditelj se ne sviđa da u zadnje vrijeme se stavlja veliki naglasak na djecu jer znamo da nisu rizična skupina. Prema tome, to sve treba na taj način promisliti, progledati i evo nadam se da ćete uvažiti ove argumente ovdje danas, najiskrenije to želim jer svi želimo zapravo da se vratimo u onaj način života kakav je vladao prije. Svi to želimo samo je pitanje kako.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora, uvaženi ministre sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, dakle čuli smo već da izvješće obuhvaća aktivnosti koje je poduzimala Vlada, Stožer civilne zaštite RH, državna tijela, jedinice područne odnosno regionalne samouprave, jedinice lokalne samouprave i pravne osobe radi zaštite javnozdravstvenog interesa odnosno s ciljem provedbe mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja pučanstva na području RH zbog epidemije bolesti Covid-19. U izvješću se navodi da je tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2021. u RH prevladavala mirna i stabilna epidemiološka situacija, a da se novo pogoršanje bilježi kaže se blaže pogoršanje krajem kolovoza ove godine. Međutim, svjedočimo značajnom porastu posljednjih tjedana i važno je napomenuti, imati na umu da je u ovo vrijeme u odnosu na 2020. godinu situacija bitno lošija sa više zaraženih, više umrlih odnosno hospitaliziranih. U izvješću se taksativno navode aktivnosti koje su provođene na području prevencije, pripravnosti odgovora i oporavka, kao i strateški ciljevi provođenje testiranja, nadzor i praćenje zaraženih osoba i kontakata, nadzor i praćenje bolničkih kapaciteta za liječenje Covida-19 bolesnika i provedba cijepljenja i to je sve lijepo napisano i evo to je u redu. Dobro je da imamo, bar se nadamo dostatnih kapaciteta 2000 kreveta za Covid od toga preko 250 u …/nerazumljivo/… dostatni broj respiratora, dostatni broj timova zdravstvenih radnika koji su educirani za rad u Covidu za neka buduća vremena odnosno za sadašnjost. Međutim, kampanja za cijepljenje nije polučila zadovoljavajući učinak. U izvješću za prethodno razdoblje kritizirali smo da je kampanja manjkava, predlagali smo što sve treba popraviti. Jest da se organizacija cijepljenja prethodnih mjeseci i poboljšala, povećao se broj punktova za cijepljenje, uvedeni su mobilni timovi za cijepljenje, zdravstveni djelatnici iz primarne zdravstvene zaštite, iz sekundare su aktivno uključeni u cijepljenje, promoviraju ga, motiviraju svoje bolesnike da se cijepe, od rujna se uključuju i neke ljekarne. No problem i dalje postoji. Preko 30% najstarijeg stanovništva i dalje nije cijepljeno odnosno 65,9% ljudi više od 65 godina je cijepljeno s obje doze, a osobito veliki problem je premala procijepljenost mlađe populacije. Stoga još aktivnije treba prionuti predstavljanju cijepljenja kao jedinog alata kojim možemo zaustaviti pandemiju. Mi nažalost do sada nikad nismo vidjeli konkretni plan kampanje, ni tko je nositelj. A onda ne možemo niti tvrditi tko je odgovoran za lošu kampanju, pa onda molimo da nam dostavite konkretni plan kampanje. Nije kampanja tu vam je cjepivo, zašto se ne cijepite i još namršteno lice premijera. Do sada nažalost nije obavljeno, objavljeno niti jedno službeno istraživanje zašto se ljudi ne žele cijepiti, koja populacija, koje su im dileme. Tko zapravo mora raditi promociju cijepljenja? To moraju biti zdravstveni djelatnici, a ne samo eminentni profesori već i drugi liječnici, zdravstveni djelatnici po svim regijama, treba uključiti obične građane koji su se cijepili i koji moraju biti ipak nekakvi, mislim govoriti o svojim iskustvima, što više uključiti sportaše, javne osobe, umjetnike itd., mora se još aktivnije uključiti javna televizija, komercijalne televizije, lokalne televizije, radio postaje, ostali mediji. Potrebni su plakati, digitalne ekstenzije na društvenim mrežama, vebinari i slično i poruke treba konstantno i beskrajno ponavljati, ali pri tom ne zbunjivati građane. Problem je nažalost nekonzistentna komunikacija. A upravo to se događa s činjenicom da neki članovi znanstvenog savjeta Vlade RH iznose svoja stajališta oprečna stavovima i struke i znanosti i ostalog dijela znanstvenog savjeta pa govore kako je pandemija gotova 3 puta do sada, kako mladi u postotku ne pridonose bitno težini pandemije itd., što ne odgovara istini. Premijer Plenković se tako najmanje 2 puta morao ograđivati od stavova prof. Lauca koji zapravo niti nije liječničke, medicinske struke, niti će odgovarati za svoje dvojbene izjave. Kako smo i čuli na Odboru za zdravstvo u komentaru s ovim izjavama prof. Lauca, zapravo je preko 6000 ljudi mlađih od 50 godina liječeno u RH po bolnicama od Covida-19, preko 200 je umrlih u toj dobi i zato je jako važno da se i mladi cijepe. Nadalje, u ukupnom broju novooboljelih 85,56% nije cijepljeno, 80,21% hospitaliziranih od Covida-19 je necijepljeno, a 20-tak posto jest. Ali građanima treba jasno reći u više navrata i educirati ih zašto su i neki cijepljeni hospitalizirani. 22% njih nažalost je umrlo odnosno 77,89% necijepljenih je umrlo i struka treba jasno reći javnosti pa i evo nekim našim kolegama da je stvar u nedovoljnom imunitetu stečenom nakon cijepljenja zbog drugih bolesti recimo hematološki, onkološki bolesnici, nizu komorbiditeta uz dob jer ovako narod misli da cijepljenje nije učinkovito. Gori od nas po cijepljenju su nažalost samo Bugari i Rumunji i tu se zaista moramo zapitati što nam je činiti za dalje. Na današnji dan 51,64% odraslih je cijepljeno međutim kako i stalno govorimo postotak procijepljenog stanovništva je premali da bismo u narednim tjednima zaustavili pandemiju. Stoga zabrinjavaju najave iz Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar čiji je donedavni ravnatelj, sada savjetnik Zvonimir Šostar prije 2-3 dana izjavio da ako se ne poveća interes za cijepljenje da će se kroz mjesec, dva, tri, kaže krajem prosinca zatvoriti punktovi. Po drugim sredinama za sada nema najava o zatvaranju punktova za cijepljenja unatoč smanjenju interesa, niti pak je vrijeme naravno za zatvaranje tih masovnih punktova, ali ne treba takve stvari niti komunicirati prema javnosti. Uvođenje covid potvrde u sustav zdravstva je stvar profesionalnog standarda, a ne pitanje slobode pojedinca. Smatramo da kontrola ulaska u bolnicu nije prisila već zaštita jer je dužnost države u prvom redu da zaštiti zdravlje i život pacijenata, ali i zaposlenika, a oni koji ta pravila ne poštuju zapravo imaju razloge koji su u koliziji s njihovim profesionalnim radom. Samostalni sindikat u zdravstvu je podnio ustavnom sudu zahtjev za ocjenom ustavnosti za uvođenjem covid potvrda u zdravstvu, ali da je bila bolja komunikacija i dijalog s njima možda ne bi bilo toliko nezadovoljstva i u našem sustavu. Nadalje, koje su nam još manjkavosti u izvješću i sporne stvari? Nedostaje broj hospitaliziranih od drugih bolesti, ne covid bolesnika, broj postcovid bolesnika, podaci o dostupnosti zdravstvene zaštite, fali detaljnija postbenefit analiza. Navedeno je da su ukupni troškovi testiranja na bolesti liječenje 2,1 milijardi kuna. Tu nisu uračunati troškovi naknade plaća za vrijeme privremene nesposobnosti i cjepiva, lijek Remdesivir, covid dodatak za zaposlenike u zdravstvu. Međutim, razlika je ovako evidentna, ali fali jedna detaljnija analiza. Dugovi u zdravstvu i dalje rastu, reforme još uvijek nismo vidjeli, valjda ćemo ih vidjeti skoro. Od 1.1. do 30.9. ove godine sanacije za dugove veledrogerija je bila 3,4 milijarde kuna, pa evo nadamo se da ćemo vidjeti malo i detaljnije naznake i početak provedbi reformi. Covid je opasan, ali druge bolesti nisu nestale. Podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je u 2020. zabilježen porast broja umrlih u odnosu na prethodnu godinu, znači umrlo je 5.229 ljudi više. Vi ste ministre i sami rekli da će nažalost svaki treći stanovnik RH oboljeti od raka. Još uvijek se nedovoljno provodi, nedavno je usvojena nacionalna strategija za borbu protiv raka. Zbog situacije sa pandemijom mnogi se bolesnici ne odlučuju na preventivne preglede koji u krajnjoj liniji i skrim programi su znatno smanjeni, odgađaju se kontrolni pregledi i dodatne pretrage. To će nažalost još više pogoršati stope preživljavanja zbog prekasnog otkrivanja raka i drugih bolesti i problema s liječenjem. A sad pitam zapravo kakav je odgovor i rješenje ministarstva na to, što činite da se nadoknade određeni pregledi i pretrage? Naravno da je problem što se mora usmjeriti veliki broj djelatnika na covid odjele, nedostaje nas, djelatnici su izmoreni, problem je prekovremenih sati, ali plan ministarstva za naredne postupke bismo voljeli vidjeti. Bilanca covid godinu zdravstva govori da je lani liječeno 20% manje pacijenata, a bolnice su potrošile 500 milijuna kuna više odnosno 2020. rashodi su bili 27 milijardi kuna, a 2019. 26,5 milijardi kuna. E sad, mi koji smo u zdravstvu neke stvari malo bolje kužimo i prihvaćamo kao valjane argumente, ali kažem komunikacija prema javnosti, prema ovom visokom domu je nedovoljna, tako da se nadam da će evo i ministarstvo malo više poraditi na valjanoj komunikaciji.

Ovo izvješće se zove izvješće o učincima provedbe mjere i jedan od najvažnijih učinaka koji smo trebali ostvariti trebala je biti visoka procijepljenost ljudi u Hrvatskoj. Taj učinak nažalost nismo ostvarili. Moram reći da mi nije posve jasno zašto i kako se tako mali broj ljudi u Hrvatskoj odlučio cijepit. Covid-19 je bolest od koje se umire, dokazano. Skoro 8900 ljudi je u Hrvatskoj umrlo od covida, a samo oko milijun i 700 tisuća se odlučilo cijepiti. Često i puno puta govori se o radu vlade i stožera po pitanju korone i često puta sam i ja govorila i o liječenju i o prevenciji i cijepljenju i nisam štedila kritike i mislim i dalje da su te kritike bile zasluženo. O svemu tome sam govorila i u raspravi i o interpelaciji o pripremljenosti zdravstvenog sustava u prosincu prošle godine i mnogo puta poslije toga. Pri tom pokušavam biti objektivna i ne mogu prihvatiti isprike koje se čuju u javnosti da se ljudi ne cijepe jer nemaju povjerenje u vladu i stožer. Nemam ni ja povjerenje u vladu i stožer, pa sam nakon što sam preboljela koronu, čim je liječnik rekao da mogu, išla sam se cijepiti. Meni se čini da je to povjerenje u znanost i zdrav razum i meni ne treba ni premijer Plenković ni ministar Beroš reći da se trebam ili ne trebam cijepiti. Činjenica je da imamo ozbiljnu opasnu bolest smrtonosnu, imamo i proizvod znanosti koji u najvećem broju slučajeva sprječava smrt i najteže oblike i posljedice korone. I onda to cjepivo koje spašava živote ljudi masovno se odbija. Mislim da nitko nema čarobni štapić da riješi taj problem. Moram priznati i nastojim biti objektivna da ga nemaju ni vlada ni stožer, ali oni su pozvani i odgovorni da nešto po tom pitanju naprave, a ono što su do sada napravili očito nije dovoljno. To se naprosto vidi iz službenih brojki. I ovo izvješće navodi strateške ciljeve koji su po tom pitanju određeni. Prvi strateški cilj je nabava i distribucija cjepiva. To je očito napravljeno jer cjepiva imamo više nego što je dovoljno, a u pojedinačnoj raspravi ću nešto malo o novom vidu turizma gdje se dolazi u Hrvatsku iz nekih drugih zemalja koje su izvan članice EU cijepit se Johnsonom, pa me zanima što ministar o tome zna i što se tu dešava jer je to jedan novi vid turizma koji se razvija u RH. Drugi strateški cilj je bila organizacija punktova za cijepljenje, a treći organizacija timova. Teško mi je suditi da li je u cijeloj Hrvatskoj to do kraja odrađeno, ali ono što sam poprilično sigurna da oni koji se žele cijepiti imaju i mogu to negdje obaviti. Bilo je to još nekoliko ciljeva, revizija i poboljšanje informatičkih rješenja, prikupljanje interesa za cijepljenje prema sektoru zaposlenja i nastavak praćenja nuspojava. I zadnji strateški cilj je nastavak nacionalne kampanje za cijepljenje uz uvođenje lokalnih kampanja sa specifičnim karakterističnim za pojedina područja. I tu smo zapeli i to ne radimo kako treba i to ministre ne radite kako treba, ali ono što je još strašnije ne znate kako dalje jer iz učinaka, a tako se zove ovo izvješće jasno je da posao nije dobro odrađen. Prihvaćam da se radi o velikom poslu i velikom zadatku, ali mi smo ovdje u saboru desetke puta od premijera i raznih zastupnika vladajuće stranke čuli da su građani na izborima pokazali što žele, da su oni premoćno pobijedili i da što njima bilo tko ima soliti pamet. E pa, gospođe i gospodo, sad konačno obavite posao, ovdje se radi o spašavanju života, o spašavanju načina života kako smo ga poznavali prije izbijanja korone. Izvolite pronaći način da se stvar obuzda jer je to najvažniji posao koji imate u ovom mandatu. Druga velika tema je pitanje zdravstvenog sustava za pacijente koji ne boluju od covid-19 i to je tema o kojoj smo već mnogo puta ovdje govorili. Ono što sad znamo je da nažalost da smo bili u pravu kada smo tvrdili da zatvaranje zdravstva za uobičajene poslove prevencije, dijagnostike i liječenja za sve one koji nemaju covid vodi u opasnost kasnog ili nikakvog dijagnosticiranja. Ponavljam, nažalost smo bili u pravu, ovo nije hrvatska specifičnost zabrinjavajuće brojke i predviđanja dolaze iz cijelo svijeta, bez obzira o kojem postotku se radi. Svi podaci nam govore isto, značajno manje bolesti posebno karcinoma se i dijagnosticira od početka pandemije, a bolesti nisu nestale. To znači da ćemo vrlo skoro bilježiti povećanje smrtnosti zbog prekasnih ili nikakvih dijagnoza i isto tako prekasnog ili nikakvog liječenja. Ponavljam, ovo nije hrvatska specifičnost situacija je takva u cijelom svijetu, ali mi se ovdje u Hrvatskoj moramo biti u stanju boriti protiv posljedica zbog nas, to znači da ne samo da stvari moramo vratiti u normalu kakva je bila prije pandemije, moramo još i pojačati napore, preventivne preglede, mogućnost dijagnostike i pristupa zdravstva općenito, a mi se još uvijek nismo vratiti niti u normalu. To pokazuje i ovo izvješće, mi smo u fazi priprema u zdravstvenim ustanovama, baš tako se zove posebno poglavlje, dakle pripremamo se za normalni rad. Priprema za normalni rad u bolnicama gdje se polako vraćaju kapaciteti za opće zdravstvo, priprema za normalni rad u drugim zdravstvenim ustanovama u obiteljskoj medicini u hitnim medicinskim službama i sanitetskom prijenosu i to je sve odlično. Odlično da se pripremamo za normalni rad, ali s takvim sporim pripremanjem na normalni rad ćemo opet imati nove posljedice pandemije u sasvim drugim bolestima i stanjima koje s covidom nemaju nikakve veze. Dakle, drugi veliki zadatak za vladu, stožer i ministra Beroša je ne da se stvari vrate u normalu nego da se pokuša nadoknaditi barem dio onog što je propušteno u onim slučajevima gdje je to moguće. Pitanje je, možemo li se tome nadati i možemo li to očekivati? Nisam sigurna.

A osim toga rade i sa djecom i mladim ljudima koji u velikoj mjeri nisu cijepljeni, puno ih je na ovom našem malom prostoru i često mogu biti bolesni bez simptoma. U takvom okruženju zaposleni u obrazovanju i znanosti trebaju biti primjer odgovornosti i na kraju krajeva prihvaćanje dosega znanosti i ljudskog znanja. Postoji još posebna tema, a to je tema dugoročnog utjecaja pandemije na razvoj mlade generacije u Hrvatskoj, tako da moram priznati da ću u idućim izvješćima očekivati da osim nabrajanja koja su sve pravila škole i fakulteti se trebaju držati ili se nisu držala ili se drže više posvetimo upravo tim dugoročnim, puzajućim, a opasnim posljedicama pandemije.

Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, poštovana zastupnica Ivana Kekin. evo hvala i poštovani zastupnici i zastupnice, jučer je u Hrvatskoj zabilježen najviši broj zaraženih još od svibnja uz doista jezivo visokih 27 umrlih. Nadležni ministar Beroš izjavio je, jutros sam i s premijerom kao i uobičajeno komentirao brojeve pa smo se čudili današnjim izrazito visokim. Iz navedenog saznali smo da premijer i ministar zdravstva svakodnevno komentiraju brojeve novooboljelih i zaraženih što u pandemijskim vremenima svakako pozdravljamo. No, isto tako saznali smo i to da nakon što je prošlo 20 mjeseci od prvog zaraženog Covidom-19, nakon niza uvođenih, pa ukidanih, pa opet uvođenih epidemijskih mjera, nakon niza pandemijskih valova, nakon najmanje 8.800 mrtvih, a vjerojatno i više, nakon što se svjetska znanstvena zajednica ujedinila i brže nego ikada prije pronašla cjepivo, nakon što smo odgledali toliki broj presica stožera da prosječni pučkoškolac u Hrvatskoj može imitirali ministra Beroša u pola noći, nakon što smo svi ovladali pojmovima Delta, mutacija, PCR, antigen, nakon svega toga ministar zdravstva i premijer još uvijek uspijevaju ostati dječje začuđeni nad brojevima oboljelih i umrlih. Ipak njihovo nas čuđenje ne bi smjelo začuditi. Naime, od kako je pandemije i stožera, te otkako je ministra Beroša čije je imenovanje argumentirano od strane premijera ministrovim navodnim kapacitetima da brine o javnom zdravlju nacije u u tom trenutku nadolazećoj krizi nagledali smo se propusta, zabuna, nespretnosti, potom dvostrukih mjerila, privilegiranih skupina i pojedinaca, manjka konzistencije i manjka kompetencija. No, obzirom da bi nabrajanje svega navedenog daleko premašilo dozvoljeno vrijeme za govor u ime kluba u Hrvatskom saboru orijentirati ću se na posljednje razdoblje. Za početak u izvješću je nemoguće pronaći podatak koliki se broj ljudi cijepio u razdoblju od 1. lipnja do 31. kolovoza. Moram priznati da sam se isprva čudila toma, kao ministar Beroš i premijer Plenković jučer ujutro broju novooboljelih i mrtvih, no onda mi je sinulo, pa naravno da ne piše koji se broj ljudi cijepio jer bi upravo taj broj pokazao u punini sav neuspjeh ovog stožera, ovog ministarstva i Vlade u borbi s pandemijom. Naime, Hrvatska u ovom trenutku ima svega 42,6% populacije u potpunosti cijepljene protiv Covida-19. Broj administriranih doza cjepiva od lipnja do sada je u kontinuiranom padu. A što rade premijer i ministar? Časkaju svako jutro i čude se. I ne samo to, i dalje donose sulude nekonzistentne propise, pa tako da citiram gospodina Šprajca od prekjučer, kad čovjek vidi kakve kontroverzne, nesuvisle i nelogične mjere propisuje krizni stožer i kako ih nesuvislo objašnjava pravo je čudo da se itko drži epidemioloških mjera, a još je veće čudo da se cijepilo i to malo ljudi što se cijepilo. Ogorčenje je sad izazvala odluka da preboljeli od Covida bez testiranja ili cijepljenja mogu ući u bolnice i ustanove socijalne skrbi s liječničkom potvrdom koja vrijedi godinu dana od preboljenja, ali ako žele otići na koncert ili neki drugi događaj onda im treba europska Covid potvrda koja vrijedi samo 6 mjeseci. Naime, uz obaveno testiranje ili cijepljenje potvrda o preboljenju za ulazak u bolnicu je uvedena upravo zbog toga što se ondje nalaze rizični pacijenti koje bi zaraza virusom mogla stajati života. I tome se nema što prigovoriti. Istodobno nas uče da razina imuniteta s vremenom opada i da je veća vjerojatnost da će se prije zaraziti i virus prenijeti onaj koji je Covid prebolio prije godinu dana nego onaj koji ga je prebolio prije 6 mjeseci. Tu također nema ništa sporno, ali onda je valjda logično da strože pravilo prije vrijedi za bolnice nego za koncerte ako već iz nekog nepoznatog razloga isto pravilo ne može vrijediti za sve jednako. Ali sad je ispalo da krizni stožer više brine hoće li se zaraziti mladi i zdravi ljudi na koncertu, nego stari i bolesni ljudi na hematologiji u bolnici Rebro. Osim dakle, kontraverznih, nesuvislih i nelogičnih mjera u znanstvenom savjetu Vlade koja nas poziva na cijepljenje sjede ljudi čijim se izjavama sam premijer i opet čudio i koji redovito dovodi u pitanje znanstveno utemeljenu opasnost od Covida i isto tako znanstveno utemeljenu korisnost cjepiva. Dok se premijer i ministar čudom čude bujaju dezinformacije u javnom prostoru te se upravo na neke od njihovih članova njihovog znanstvenog savjeta naslanjaju populisti u dnevnoj žetvi jeftinih političkih poena što jutro imamo priliku za slušat i u Hrvatskom saboru. Isti po uzoru na vladajuće ne uočavaju te odbacuju vlastitu političku odgovornost za javnozdravstvenu situaciju u RH. A ona se najbolje očitava kroz dvije brojke. Jedna je 42,6 poražavajući postotak cijepljenih u Hrvatskoj. Druga je 8.829 poražavajući i tragični broj preminulih. Prva nas brojka gura na samo dno ljestvice zemalja po broju cijepljenih, a druga u sam vrh zemalja po broju preminulih na milijun stanovnika. One zemlje koje su upravo suprotno od nas na vrhu ljestvice po broju cijepljenih i na dnu ljestvice po broju umrlih posljednjih mjeseci ukidanju sve mjere. I znate što se događa, brojevi novooboljelih im rastu. Ponegdje kao u Singapuru brojevi novooboljelih im rastu stvarno ludo jer eto nažalost i cijepljeni se mogu zaraziti i cijepljeni mogu prenositi virus, dakako u manjoj mjeri nego necijepljeni no kada imate tako brzošireću varijantu kao što je Delta sigurno da ćete imati visoki broj novooboljeli pa i u zemljama sa najvećom procijepljenosti. Ali ipak postoji jedna ključna razlika, ne rastu im rapidno brojevi hospitaliziranih i još važnije ne rastu im brojevi umrlih. S druge strane kod nas Covid odjeli se još jednom šire i još jednom pune. Evo pogledajte današnje vijesti s Jordanovca. Puni Covid odjeli podrazumijevaju puno pacijenata na respiratorima, iscrpljeno zdravstveno osoblje i visoku stopu umrlih. Primjerice u susjednoj Srbiji koja ima gotovo identičnu procijepljenost populacije i upravo ruše rekorde u broju novooboljelih, a obzirom na tu mizernu procijepljenost i hospitaliziranih ogroman udio svih onih pacijenata koji završe na respiratoru ujedno i umre. Istodobno puni covid odjeli znače značajan manjak ljudskih i prostornih kapaciteta na drugim odjelima i klinikama, dakle više oboljelih i umrlih od svih drugih bolesti. Dakle, niska procijepljenost znači visok broj oboljelih, visok broj hospitaliziranih i visok broj umrlih od Covid-19. Istodobno niska procijepljenost znači smanjene kapacitete drugih klinika kako prostorne tako i ljudske jer puni covid odjeli zauzimaju prostore drugih klinika i na njima rade liječnice i liječnici najrazličitijih specijalizacija od interne preko ginekologije, oftalmologije do psihijatrije koji za to vrijeme ne liječe svoje primarne pacijente. Niska procijepljenost nažalost znači uvođenje razno raznih ograničenja i mjera kako bi se epidemiološka situacija pokušala zadržati pod kontrolom. Visoka procijepljenost znači da je covid postao teža viroza s kojom se možemo naučiti živjeti, nešto što si međusobno dijelimo na koncertima, večerama i kazališnim predstavama. Visoka procijepljenost znači i maturalac, putovanje, otvorene klubove i sportske utakmice. Visoka procijepljenost znači život vrlo sličan onome otprije. Uočeno je da u zemljama s visokom procijepljenošću stanovništvo ima visoko povjerenje u svoje vodstvo. U zemljama s niskom procijepljenošću i povjerenje je na niskim granama, što zapravo i nije čudno jer kako vjerovati vodstvu koje se u situaciji gdje imaju samo 42,6% cijepljenih čudom čude visokom broju novooboljelih i umrlih i u istome ne vide niti tračak vlastite odgovornosti.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege. Prije nego krenem u raspravu želim naglasiti da ja negiram, ne negiram postojanje virusa, ne želim ubjeđivati nikoga da se ne cijepi, nisam protiv znanstveno utvrđenih i logičnih mjera za sprječavanje ove pandemije. Ali ja kao narodni zastupnik, kao netko tko dolazi iz ruralne sredine, iz manjeg grada gdje mi još uvijek raspravljamo među sobom i družimo se, nismo dostigli tu znanstvenu ovoga tehnološku razinu ili civilizacijsku da ne znamo tko nam je susjed u susjednom stanu, pa razgovaramo i o dobrome i o lošem. Ono o čemu ću ja raspravljati je upravo to što građani, a da vas podsjetim svrha je toga da građani koji su nas izabrali ovdje da raspravljamo u ime njih i o njihovim problemima, a ne da se dodvoravamo bilo kome na svome poslu, svome šefu ili ne znam kome, ja se nemam kome dodvoravati i želim propitivati sve situacije koje se odnose na stanje i sigurnost hrvatskog naroda. Nakon nedavnog slobodnog govora gdje sam govorio o ovoj temi javilo mi se je mnogo i liječnika i ljudi raznih struka o svemu tome. Jasno vam je da postoje ljudi koji se nemaju hrabrosti izložiti šikaniranju, ja znam da ću biti izložen šikaniranju po svojim raspravama, jer se boje za svoju egzistenciju.

Danas smo utvrdili da je znanstveno utvrđeno da virus prenose i cijepljeni i necijepljeni, nažalost znanstveno ne znamo u kojoj mjeri koji koliko, ali činjenica je da prenose. Meni je žao što se mnoge u RH indirektnim mjerama prisiljava na cijepljenje. Cijepljenje treba biti slobodna odluka svakoga građanina RH. Ustava RH je jedina stvar koja sprječava ovu vladu da donese Zakon o obveznom cijepljenju jer govori da se ne može nikoga prisiliti na eksperimentalno liječenje. Svima je jasno da je ovo eksperimentalno cjepivo i da je to jedini uvjet zbog čega se ne može donijeti zakon. Možete me pobijati koliko god hoćete, ali tako je. Nažalost, nažalost eksperiment se provodi, ne znamo koje će biti nus pojave, da li će ih bit, dao Bog da ih ne bude, dao Bog da ih ne bude. Mladi, mladi su oni koji covid prebolijevaju sa najlakšom kliničkom slikom i poprilično je jasno da i prebolijevanje je jedno od najboljih zaštita od ovoga virusa. Ali zašto neke mlade prisiljujemo da se, ja to moram tako nazvati jer mnogi se cijepe zato da bi mogli slobodno funkcionirat na fakultetu. Mnogi vozači kamiona se cijepe da bi mogli prelazit granice da ih nitko ne gnjavi, a praktički ne izlaze iz kabine. Ja s tim ljudima razgovaram, ja ovo ne pričam napamet, nisam izmislio priču, to su ljudi koji se suočavaju s tim. Meni je žao što danas ministar nije govorio o komplikacijama, pa čak i smrtnim ishodima onima koji su se cijepili sa dvije doze ili onima koji su se cijepili, koji su doživjeli komplikacije nakon prve doze. Ja imam takvih prijatelja i poznanika koji nakon druge doze se ne osjećaju dobro, ni danas se ne osjećaju dobro i jasno im je zašto je to. Ali mi znamo da svako cjepivo nosi i rizik, al moramo o tome govoriti, mi moramo hrvatskoj naciji govoriti o tome što je prednost, što je minus i ono što su ljudi doživjeli koji su se cijepili. Gospodin Lauc nije bilo tko, meni je žao što ga se pokušava omalovažavati, čovjek je eminentni znanstvenik i ja mislim da ima što za reć po pitanju ove pandemije.

Ja mislim, oprostite, ispričavam se ako sam krivo čuo, ja mislim da je čovjek i javno objavio, a nisu baš ga demantirali o svemu tome. Druga stvar, kada stožer iznosi izvješće o preminulima, sjetite se crne kronike pa kaže se N.N. počinio zločin takav i takav star 43 godine, 53 godine, 23 godine. A ovdje se kaže evo u KBC-u Split osobe '31., '34., pa mnogi ljudi koji će čitati znate nisu svi baš toliko pismeni da ovoga gledaju na ovu točkicu, zašto je na ovaj način, bar meni tako izgleda, se želi docirati ljudima da su umrli mladi ljudi. Zašto ne pišemo da su ti ljudi umrli da su bili u dobi od 87, 8, 9 godina. Ajmo biti realni to će pomoći ljudima da se odluče na to hoće li se cijepiti ili se neće cijepiti. Statistika je ta koja je nepobitna. Brojke su tu. Raspon godina od 62 do 69 znači 82% ljudi u rizičnoj skupini nije bilo cijepljeno. Ne, ne radimo na tome da cijepimo one koji su u rizičnim skupinama, koji imaju razne bolesti koje vuku sa sobom, nego sada smo izvršili pritisak na mlade. Pa možete klimat glavama, možete me pobijati. Možete me pobijati, moj sin se je cijepio, ja nisam zadovoljan s time samo zato da bi funkcionirao na fakultetu, mnogi su takvi. Mnogi su takvi, a vi recite da to nije istina. Zato što ne možemo donijeti zakon. Moja je odluka da li ću se ja cijepiti ili ne, a ne želim nikome reći nemoj se cijepiti. A nemojmo zabraniti ljudima da propituju ako imaju sumnju ili možda ne znaju nešto o nečemu zato postoje i institucije i znanstvenici i oni koji to trebaju objasniti na pristupačan način da svi razumiju. Nisu svi građani ove države akademski građani. Ljudi ne znaju osnovne stvari, mi još imamo nepismenih ljudi, nama srednju školu završavaju djeca koja ne znaju tablicu množenja i ne znaju čitati. U isto vrijeme mjere kojima otežavamo pristup liječenju će prema analizi koju je objavio prof. Orešković zbog povećane smrtnosti od 3 glavna tumora uzrokovati smrt oko 3000 ljudi što će biti više nego onih koji su umrli od pandemije. Činjenica da nam je zdravstveni sustav zaštekao. Kada pokušate napraviti pretragu redovnim putem to traje u nedogled. Dok izvršite jednu, drugu, treću, četvrtu prođe cijeli krug više vam ona prva na vrijedi uz 100 prepreka koje su napravljene.

Sve je podivljalo, oni koji su bogati bit će još bogatiji, a oni koji su siromašni oni će uskoro biti gladni, uskoro biti gladni. Vjerujte mi da je tako sad ću u slobodnom govoru govoriti o jednoj takvoj temi pa ćete vidjeti kud nas je sve to dovelo. Ja znam da ministru nije lako, da ima pritisak i EU, Svjetske zdravstvene organizacije, javnosti, nas zastupnika ali bilo bi dobro biti što realniji, bilo bi dobro ljudima reći i ono loše što se dešava tijekom cijepljenja da imaju pravu informaciju. Ljudi kada počnu sumnjati, a mnoge mjere stožera koje su bile nelogične da virus počinje tek u 10 sati navečer pa se mora zatvoriti i takve da ih sad ne nabrajam su dovele do toga da ljudi sumnjaju. Nelogične mjere stožera su upravo dovele do toga i da propituju i da jednostavno ne vjeruju niti stožeru, niti Vladi RH, niti medicini koja bi trebala biti na prvom mjestu da kaže što treba raditi.

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, jučerašnja pravomoćna presuda Vrhovnog suda kojom je HDZ presuđena i određena joj je kazna je slučaj bez presedana koji zaslužuje osvrt za govornicom Hrvatskog sabora. Kad drvo padne svi skoče na njega, to dobro znaju u HDZ-u, znamo kako je Ivo Sanader nakon što je pao postao najosamljeniji čovjek u Hrvatskoj. Velika je bila osamljenost Ive Sanadera razmjerno koliko je bila velika ljubav koju su mu u HDZ-u iskazivali do pada. Zna to dobro i Jadranka Kosor sažela je to u onoj tragičnoj priči kako je silazila niza stube u Vatroslavu Lisinskom nakon što je izgubila unutarstranačke izbore i od gomile ljudi koji su na početku stuba bili uz nju na dnu više nije ostao nitko. Zna to i Tomislav Karamarko koji je aklamacijom izabran za predsjednika u Lisinskom da bi kratko vrijeme kasnije jedan drugi lik od istih ljudi na isti način bio izabran. Nije džentlmenski cipelariti onoga tko je pao, ali mi ne govorimo o ljudima koji su pali, nego o ljudima koji su vlast i koji ne pokazuju nikakvu svijest o potrebi barem isprike i snošenja političkih posljedica ove jučerašnje presude, a krajnja bi bila raspisivanje novih izbora na kojima bi testirali jesu li za građane isti oni od 2004.-2009. ili su neki drugi. Ovo nije samo individualna odgovornost jer nije presuđen samo Ivo Sanader već i stranka, pa kao što volimo reći da je SDP slijednica Saveza komunista Hrvatske uz sav stvarni simbolički kapital kojeg su naslijedili tako i HDZ 2021. ne samo slijednik kriminalne presuđene organizacije nego ista ta stranka. Što mogu učiniti? Možda promijeniti ime kao što je HYPO banka promijenila u ime Addiko banka pa mogu biti neki hadezejko ili možda da se nazovu trans hdz pa da kažu da oni subjektivno osjećaju ko poštena i čista stranka i da ih mi moramo tako tretirati, kao što uvode u zakonodavstvo da muškarac koji se počne subjektivno osjećati kao žena mora biti priznat kao takav, trans hdz. Zanimljivo je da bi s jedne strane baštinili simbolički kapital Franje Tuđmana i HDZ-a koji je bio na čelu zemlje kada se ona stvarala i obranila, ali s druge strane nemaju nikakve veza s onim što se dogodilo između. Andrej Plenković je jučer istaknuo kako se on učlanio 2011. čime je ukopao sve one koji su bili dio HDZ-a u vrijeme obuhvaćeno presudom, a posebno visoke dužnosnike koji su i danas tu kao što su Jandroković, Bačić, Šuica pa i predsjedavajući. Neće. Hoće li dati ostavke Jandroković, Bačić i drugi koji su tada bili važni u HDZ-u i koje Plenković ograđujući se od svega prije 2011. ukopao? Neće. No sve to na stranu, problem je što koruptivni vuk HDZ-a ne samo da ne mijenja ćud, već ne mijenja ni dlaku tj. vanjsku pojavnost ono manifestno o čemu svjedoči natječaj za glavnog ravnatelja HRT-a i duboko umočena osoba koju guraju mimo i zakona i poslovnika, a o čemu ćemo govoriti vjerojatno noćas u sitne sate daleko od očiju gledatelja našeg javnog RTV servisa jer kao što znamo HRT 4 nakon dva poslijepodne ne prenosi saborske sjednice.

Kažu da prava ljubav nikada ne prestaje, već da nastavlja tinjati skrivena u dubinama srca, tako da sam uvjeren da je svima vama koji ste ga adorirali jednako kao i Plenkovića danas u najintimnijoj dubini vašeg srca ipak malo drago što mu je kazna za godinu dana smanjena, pa vam u ovoj velikoj nevolji koja vas je zadesila barem na tome čestitam.

Poštovane kolegice i kolege kao što znate Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je prijedlog novog Zakona o socijalnoj skrbi koji je trenutno u postupku javne rasprave. Prema tom prijedlogu ukidaju se svi obiteljski domovi za starije i nemoćne osobe u Hrvatskoj. Vlada se za ovaj potez odlučila jer su se pokazali problematičnima kažu, nisu ispunili svoju svrhu. Svjedočili smo početkom prošle godine velikoj tragediji u obiteljskom domu u Andraševcu koja je otvorila niz pitanja o ilegalnom poslovanju određenog dijela takvih domova. Nedostatku kapaciteta, katastrofalno lošim uvjetima smještaja. Zapravo izbacila je na površinu sve manjkavosti sustava skrbi o osobama 3 životne dobi. Međutim, umjesto da se s tim problemom suoči kroz kvalitetan dijalog sa stručnjacima, pronađe adekvatno rješenje, poboljša i unaprijedi sustav kroz uvođenje redovitih i temeljitih inspekcijskih nadzora, ukoliko ima domova koji ne rade u skladu sa zakonom ili suprotno zakonu zatvore ih ovoj Vladi je očito jednostavnije likvidirati takvu uslugu bez obzira da, bez da pri tom vodi računa o posljedicama za građane. Ukidanjem obiteljskih domova Vlada kao da pokušava ukinuti, a ne riješiti problem. Istovremeno zaboravlja da stari nemoćni ljudi kojima je potreban smještaj nisu neka apstraktna kategorija u statistici sustava socijalne skrbi, nego stvarne osobe kojima je država dužna pomoći. Kako je moguće da nije osigurana nikakva kvalitetna alternativa i da su ljudi ostavljeni na cjedilu. Ova odluka unatoč svim najavama da domovi neće biti ukinuti preko noći implicira izostanak bilo kakve odgovornosti za osobe 3 životne dobi. Slična stvar dogodila se svojevremeno i sa smještajem za nezbrinutu djecu. Smanjeni su smještajni kapaciteti ustanova jer se krenulo u proces deinstitucionalizacije, ali pri tom nije osiguran dovoljan broj udomiteljskih obitelji. Stručnjaci iz sustava socijalne skrbi kažu da nemaju gdje s djecom budući da su ustanove popunjene, a udomiteljskih obitelji nema. Sada će se s tim problemom suočiti umirovljenici koji trebaju smještaj. Ljudi neće imati gdje osim u privatne domove za koje velika većina od njih nema dovoljno novca. Ovo je tipičan primjer HDZ-ovog modela upravljanja cijelom državom na svim njenim razinama. Nema dugoročnog planiranja, nema vizije i razrađenog sustava djelovanja standarda kvalitete niti stvarne odgovornosti prema građanima, a pogotovo prema ugroženim skupinama. Podsjetit ću Hrvatska prema javno dostupnim informacijama ima samo 50-tak javnih domova za starije, a liste čekanja odnose se na razdoblje i do 10 godina. Upravo su obiteljski domovi trebali ublažiti taj nesrazmjer između potražnje za smještajem i minimalnih kapaciteta koje im država na svoju sramotu nudi. Ukidanjem obiteljskih domova više od 6000 ljudi moglo bi ostati na cesti. Iz ministarstva su najavili da će opremiti 8 centara za starije koji bi pružali usluge u vlastitim domovima gdje umirovljenici žive, a smještaj tek u iznimnim slučajevima kada je osoba potpuno ovisna o tuđoj pomoći. Rok za izgradnju tih centara je 2026. godina i to sa kapacitetom samo za 800 korisnika. Pozivamo dakle ministra da posluša i primjedbe strukovnih udruga, da posluša udrugu evo i Glas poduzetnika koji su iznosili objektivne primjedbe na ove izmjene zakona, a prije svega da misli na sve one stare i nemoćne koji će na ovaj način ostati bez smještaja. Evo malo statistike koju su, evo koja je izašla i u medijima. Prema podacima Ministarstva rada u Hrvatskoj postoje 3 državna doma, 45 decentraliziranih županijskih domova i 121 privatni dom za starije i nemoćne osobe. Osim njih usluge smještaja pruža 516 drugih pružatelja usluga, pravne i fizičke osobe, vjerske zajednice, obrti, udruge, trgovačka društva. U domovima socijalne skrbi smješteno je 16.613 korisnika, a ukupno kod svih pružatelja smještaja starih i nemoćnih osoba 28.527 korisnika. Centrima za socijalnu skrb trenutno je podneseno 7.430 zahtjeva za smještaj. Evo vidite kolike su to količine, dakle svi oni bit će ugroženi ovom odlukom o ukidanju obiteljskih domova i jednostavno naši stari i nemoćni ostat će na cesti.

Poštovane kolegice i kolege, poštovani potpredsjedniče. U nedjelju 17. listopada obilježava se Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Ove godine obilježavamo ga u posljedicama pandemije Covid-19, poremećaja tržišta rada i rastućih cijena energenata i svega što je životno važno i neophodno. Teško je, a siromaštvo ima puno svojih lica i ne želim danas govoriti o duševnom, moralnom ili emocionalnom siromaštvu koji mogu, ali ne moraju biti usko povezani s materijalnim siromaštvom. Želim govoriti o materijalnom siromaštvu i njega bih definirao kao oskudicu odnosno neimaštinu temeljnih životnih potreba čovjeka u prehrani, higijeni, stanovanju, lijekovima, kretanju i komunikaciji sa drugima. Zablude su da su samo pojedine društvene skupine siromašne, primjerice umirovljenici jer ima puno siromašnih i radnika i nezaposlenih. Zablude su da o siromaštvu mogu govoriti samo siromašni, o mirovinama samo umirovljenici. To bi značilo da o nogometu samo nogometaši mogu nešto reći ili bolesni o bolesnima, a nije tako. Siromaštvo i njegov rast su problem današnjeg svijeta kada su ljudi sve otuđeniji od sredstava rada, kada svjetski poredak bogate države i pojedince čini bogatijima, a siromašnije sve siromašnijima, kada se svijetom vlada polugama financija, vojske, medija, tehnologija, kada su prirodna bogatstva koja pripadaju svima zrak, voda, zemlja, rude, energenti u rukama malog broja velikih predatora koji misle da će živjeti vječno, a neće. Što jedna mala zemlja, pazite Milano ima više stanovnika od nas, može učiniti za svoje siromašne građane? Ako se fenomenu rastućeg siromaštva ne pristupi fenomenalno, ne pristupimo fenomenalno i stručno s jasno postavljenim ciljevima nije za očekivati velika rješenja. Osobno želim sudjelovati u nečemu što je dobro osmišljeno, što vodi ka boljitku i smanjenju razine siromaštva u Hrvatskoj. Što nam je činit? Mislim da moramo imati svoj model najprije određivanja i kretanja granice siromaštva u Hrvatskoj, detekciju gdje smo sada, postaviti cilj i dati si zadatak u kojem ćemo roku postići zaštitu svojih građana koji imaju prihode manje od granice siromaštva. Europske statistike su dobre kao pokazatelj, no uzalud nam tlapnje da smo normalna država trebalo bi biti, ničega neće biti ako se samo priča, a priča se previše. Ne čine nam uslugu oni koji na dnevnoj bazi viču imamo 800.000 umirovljenika koji žive ispod granice siromaštva, a gdje su još radnici na minimalcu i nezaposleni. Ništa nećemo tako učiniti. Od žaljenja i lažnih suza nema koristi, treba djelovati. Slika Hrvatske kad pogledamo imovinu i prihode, te obiteljske prosjeke nije u suodnosu s ovim brojkama, no nitko ne želi postaviti 3 cenzusa, imovinski, prihodovni i dohodovni i pobrojati stvarno siromašne u ovoj maloj i za muljanja kreativnoj zemlji. Borba protiv siromaštva je puno mjera, cijela lepeza od radničkih plaća, mirovine, socijalne pomoći, zdravstva , davanjem, ali i ne uzimanjem najsiromašnijima, puno osmišljenih mjera koje se nadopunjuju i čine jedan mozaik zaštite. Taj mozaik mjera mora biti utemeljen na zakonima i ozakonjenim cenzusima koji se usklađuju na godišnjoj razini jednokratno pomaže, ali ne rješava problem. Ovog mjeseca bi ovaj Visok dom trebao usvojiti moj Prijedlog zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju kojemu je suština povećanje prihodovnih cenzusa na 2.500 kuna po članu odnosno 2.000 kuna po članu obitelji odnosno 2.500 za samca za DZO, to je doprinos da građani s najmanji prihodima budu rasterećeni plaćanja 840 kuna godišnje što jednom velikom broju znači polovicu jedne mirovine te imaju u potpunosti dostupnu zdravstvenu zaštitu. Prezentirat ću i novi model obiteljskih mirovina do kraja ovog mjeseca koji ću raditi u suradnji sa Vladom RH. Zaključno, za borbu protiv siromaštva ne trebaju na prazne riječi, lažne suze i suosjećanje nego djela, puno djela i pomaci će doći.

Prvo cijene rasta energenata na svjetskom tržištu koje uzrokuju ozbiljne poremećaje i inflaciju već sada vrlo ozbiljno pogađaju i naše građane. Dakle, osim same, samog gospodarstva koje je pogođeno sigurno je najgora posljedica upravo ta koja se tiče građana, a to je rast cijena goriva, rast cijena plina i cijena isporučene toplinske energije. Međutim, svi znamo da tu rast cijena ne staje dakle ne trebamo sumnjati u to da će i proizvođači i trgovci rast cijena energenata prebaciti na građane i to se već događa svatko od nas tko ide u dućan može primijetiti koliko su svakodnevne namjernice koje su nam potrebne u kućanstvu koliko su cijene već porasle. U toj situaciji, u situaciji gdje smo pristali odnosno Vlade koje su do sada bile pristale na liberalizaciju tržišta energenata, Vlada ima nekoliko mehanizama kojima može ograničiti udar rasta cijene energenata na građane. Prvi je naravno smanjiti namete. Smanjenje trošarina na gorivo je jedna mogućnost, a druga je iskoristiti mogućnost koju Vladi daje Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata, a to je da uredbom, dakle vlastitim aktom odredi maksimalnu cijenu nafte i naftnih derivata na tržištu kada to zahtjeva između ostalog i pitanje zaštite potrošača. I sada dolazimo do zanimljivosti. Jučer je bio sastanak Vlade, Gospodarsko-socijalnog vijeća upravo na ovu temu. Upravo na ovu temu ograničenja rasta cijene energenata. Ono što je Vlada rekla sindikatima primjerice i ostalim članicama GSV-a je da za sada ne želi intervenirati. To je bilo jučer u prijepodnevnim, podnevnim satima. Da ne želi intervenirati, da će pratiti rast cijena i da će eventualno ići na povećanje minimalne, minimalne plaće. Nakon toga mi smo u Klubu zeleno-lijevog bloka da ćemo podnijeti prijedlog zaključka sabora kojim bi se Vlada obvezala na intervenciju i u cijene goriva i plina i isporučene toplinske energije. Međutim, popodne znamo da dolazi do velikog twista, dolazi presuda HDZ-u zbog odgovornosti za korupciju. Danas premijer slavodobitno najavljuje da mijenja svoju odluku o tome da neće intervenirati u cijenu plina, nalazi rješenje koje mu je bilo pred očima čitavo vrijeme, a to je da prema Zakonu o tržištu nafte i naftnim derivatima može ograničiti cijenu goriva te kao Deus ex machina se pojavljuje pred građanima i kaže da će on spasiti cijenu rasta goriva. Ali ne kaže još jednu bitnu stvar, a to je da time neće utjecati na ono što najviše pogađa naša kućanstva, a to je rast cijena plina isporučene toplinske energije koji u sezoni grijanja naravno čine jednu od najvećih stavki našim kućanstvima odnosno najvećih troškova svim našim građanima. Dakle, kako bi podsjetili premijera da cijena za korupciju koja je utvrđena i potvrđena pravosudnom presudom Vrhovnog suda jučer njegovoj stranci da ta cijena ne može biti samo to da evo ograniči cijenu goriva. Mi ćemo danas uputiti zaključak odnosno već je upućen o tome da se intervenira i u cijenu plina i isporučene toplinske energije. U tu cijenu može se intervenirati zapravo odnosno ograničiti rast te cijene odnosno ublažiti zapravo njen utjecaj samo na način da se smanji PDV-e na isporučeni plin i toplinsku energiju. I ono što mi tražimo je da upravo ta dobra i usluge uđu u stavak 3. članka 38. dakle Zakona o PDV-u odnosno da se oporezuju po stopi od 13% kao i isporučena električna energija. Dakle, već imamo primjer, nije da bi to bilo van nekih okvira.

koliko god neovisno o odgovornosti da li je to na pojedinoj bolnici ili mjesta gdje se može vršiti cijepljenje to je isto dovelo do određenog na žalost nepovjerenja u sam sustav. Zatim sustav vezano za cijepljenje dakle koji je trebao ići preko digitalnog sustava on je na početku pao, preko njega na početku smo imali samo 9,7% procijepljenih ne ulazeći u kompetencije onoga tko je radio tu aplikaciju koja je proradila jest ali možda i prekasno. I druga stvar imamo i onaj dio koji je djelovanje samog stožera koji je više gdje je kampanja piarovska kampanja de facto bila više usredotočena na samu propagandu stožera nego na propagandu da se ljudi cijepe.

Dakle, neka struka je rekla možda je trebalo napraviti drugačije. A ako smo već nešto prekopirali samo eventualno preveli na hrvatski onda to nije trebalo baš previše ni platiti.

Ima jedna stvar, a to je pitanje onda da se malo usporedimo s drugima.

Koji je to razlog? Dakle razloga može biti više, a prije svega povjerenja koje građani možda imaju u njihove sustave. I tako da imamo isto jedna stvar koja je možda vrlo bolna i pitanje je na koji način se mogla napraviti bolje, ali činjenica je da smo imali kada bi stožer donio određene mjere imali smo određenu fluidnost u njihovom tumačenju ne ulazeći sada u neke krive primjere gdje se nešto može sa 100 ljudi, nešto se ne može 100 ljudi, pa je bilo onih raznoraznih slučajeva koje smo imali i tijekom ljetnih manifestacija. Činjenica je da mi sada u svakom slučaju plaćamo ceh nečinjenja radi turističke sezone. Nama su brojke na žalost i dalje visoke i zabrinjava činjenica da ćemo i dalje u skoroj budućnosti opteretiti zdravstveni sustav što nije dobro, jer svi se mi želimo vratiti u ono što će biti možda neko normalno, pa makar se zvalo novo normalno. Ja dolazim iz županije koja ima najjači obim cijepljenosti u Hrvatskoj i daleko od toga da taj sustav ne može biti bolji, nego mora biti bolji. Sada je pitanje kako to učiniti, jer ovo što mi imamo, imamo jedan izvještaj ali iz tog izvještaja nemamo zaključak kako dalje. Nisu analizirane slabosti koje su ipak postojale čitave ove ljetne sezone i tijekom ove sezone nisam siguran da smo se pripremali dovoljno za jesen koja nam može biti kobna. To se u biti od izvještaja niti ne traži. Ali želim potaknuti raspravu da vidimo što i kako ćemo dalje, jer rizik postoji neovisno o strani govornice odnosno sabornice u kojoj sjedimo i mi dakako bi trebali očekivati rješenja, rješenja kojih na žalost nema. A to će nam ugroziti prije svega gospodarstvo i zapamtimo gospodarstvo nije samo turizam. I za iduću godinu i da sve bude normalno baš zbog tog ne crvenjenja Hrvatske pogotovo u obalnom području je itekako bitno da smo dobili turiste koje možda do godine ćemo na žalost zbog neke drugačije situacije i izgubiti. Ja ću opet podsjetiti da trebamo biti ozbiljni. Na ovakvim stvarima nema politiziranja i zato ću podsjetiti na jedno kobno politiziranje našega premijera Andreja Plenkovića koji je to sam već i govorio koji je 26. svibnja čovjek je rekao 2020. da smo mi pobijedili koronu. Ako smo mi 26. svibnja pobijedili koronu 2020. dakle prije godinu i nešto mjeseci, onda se ja pitam zašto čitamo ovo izvješće? Zašto čitamo ovo izvješće?

Evo zahvaljujem na pažnji. Imamo povredu Poslovnika. Poštovani Stipan Šašlin. Kolega već evo 10, 15 minuta saborski zastupnik ne nosi zaštitnu masku i doista utječe na zdravlje svih nas. Ja ne znam da li to govori o tome koliko smo vjerodostojni, koliko u ovome Saboru sami poštujemo ili ne poštujemo ove mjere? Zaista ne znam da li to

Poštovani Darko Klasić. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Sloboda, pravo na izbor, zdrav razum, pogođen mentalitet, nema obaveza, light mjere, balansiranje, otvaranje realizam, pobjeda, festivali riječi su kojih zadnjih tjedana učestalo možemo čuti u javnom prostoru ponekad i od vodećih državnih autoriteta. Izgovarajući ih treba se prisjetiti današnjeg broja od 8 tisuća 847 naših preminulih građana s tendencijom daljnjeg rasta crnog broja umrlih od Covida-19, broj unutar kojeg zasigurno svatko od nas zna nekoga iz svojeg okruženja. O ozbiljnosti ovoga broja mogu samo navesti broj poginulih u našem Domovinskom ratu gdje je poginulo sveukupno 15 tisuća 970 stanovnika naše domovine, a danas u znači godinu i pol ove epidemije se bližimo brojci skoro od 10 tisuća preminulih građana. Već mjesecima u javnom prostoru prisutna je komunikacija koja je u najmanju kontradiktorna banalizira opasnost od Covid-a, dovodi do dodatne zbunjenosti naših građana, a samim time i nanosi izravnu štetu hrvatskoj borbi sa ovom pandemijom. Upravo javna komunikacija i nas političara u ovom Saboru treba biti odgovorna i zasnovana na znanstvenim dokazima jer pored odgovornosti za svoje i zdravlje svoje obitelji naši javni istupi trebaju imati odgovornost prema sugrađanima kojima treba slati poruke utemeljene na činjenicama jer su zbunjeni često kontradiktornim informacijama koje prvenstveno dolaze od ljudi izvan zdravstvene struke. Podsjećam i vas poštovane kolege, a pogotovo građane da su liječnici kao najmjerodavniji u ovoj situaciji cijepljeni u izuzetno visokom postotku, a kada se cijepljenim liječnicima pribroje oni koji su stekli imunitet preboljenjem dolazimo do postotka od čak 95% cijepljenih liječnika u Republici Hrvatskoj. A u Internet … pročitat ćete i često stajališta eksperata za ovu pandemiju koju su medicinu uglavnom izučavali na portalima i koji svojim agresivnim nastupima očigledno utječu na ovu epidemiju i to je evidentno ne samo u Hrvatskoj, na cijeloj globalnoj razini.

Jer po kompjuterskoj simulaciji sam kompetentan. Možeš misliti zapravo da li je to tako. Zašto tu ne bismo isto tražili pravo na slobodu? Ne, jer tako izravno ugrožavamo živote i zdravlje drugih ljudi. Bio sam bedast i nisam se cijepio često je prva rečenica pacijenta koji se nisu cijepili, a završe kod nas u bolnici zbog komplikacija uzrokovanim ovim virusom. Najbolji je primjer evo one anesteziologice iz Splita koja je doslovno zapravo rekla što se prvo pacijent koji je bio u … stanju što joj je izgovorio kada se probudio iz kome. Govorimo i o tome tko je odgovoran za slab interes za cijepljenje. Dio se krije iza nekonzistentnoj komunikaciji i povremenim dvostrukim mjerilima koji su bili prisutni i u najvišim institucijama, pa tako i u ovom visokom domu budimo iskreni. Za razliku od zapadnoeuropskih zemalja za koje sva istraživanja pokazuju da je povjerenje u institucije visoko, u Hrvatskoj je ispod 10% To sigurno nije produkt samo aktualne vlasti. To je situacija gdje mi u našoj državi imamo cijeli niz razloga zašto je došlo do nepovjerenja u institucije. Jedna od njih je da mi kratko razvijamo institucije, ne možemo se uspoređivati sa zemljama poput Velike Britanije. Možemo se uspoređivati na žalost samo sa nekim bliskim državama, a i one su na ovom neslavnom popisu loše stoje. Mogućnost infekcije Covid-om kao i težina same bolesti vezana je sa osobnim komorbilitetom od čega najviše i zavise same posljedice bolesti. Ja osobno poznajem mlađe ljude koji su imali izrazito težak oblik bolesti, ali i ljude starije životne dobi koji boluju od niza kroničnih bolesti a koji su prošli relativno lako kliničkom slikom. Na žalost neki su tu i preminuli. Bilo kakva obaveza nametanja sankcija trebala bi biti krajnja mjera kada mi kao društvo ne vidimo drugi izlaz, a svi smo ugroženi. Zadaća je države osigurati svakom pojedincu mogućnost besplatnog cijepljenja kako bi se smanjila mogućnost eruptivne epidemije koja se prošle godine desila u Italiji i Portugalu te omogućiti funkcioniranje zdravstva i gospodarstva, jer to je prvenstveno cilj javnog zdravstva.

Zato je ključna osobna odgovornost jer prisile potiču nepovjerenje građana, unose razdor u društvu i na kraju dana situacije čine još težim. Mi kao liberali branimo pravo svakog hrvatskog građana na osobni izbor hoće li se cijepiti ili neće. Ali branimo i osobnu slobodu svake osobe koja uvijek mora pratiti i osobna odgovornost za svoje postupke i posljedice. Ako odaberete opciju ne cijepiti se time postajete i suglasni da i troškovi liječenja sutra snosite sami. To bi zapravo trebao biti pristup ovoj epidemiji. Zdravstvo je nadstranačka tema i javni sustav je od vitalnog interesa za građane i nemojmo od toga raditi politikanstvo i dodatno zbunjivati ovako zbunjene građane. Evo hvala vam svima na svemu, na slušanju i cijepite se. Prvi je poštovani Ivan Ćelić.

Ja ću naravno kao liječnik prvenstveno apelirati na cijepljenje i govoriti o cijepljenju. Bez imalo ironije ovdje postoje i saborske zastupnice i zastupnici koji su filozofi, koji su teolozi i koji govore iz svoga rakurska dakle i o pojmu slobode. Međutim, rasprava o cijepljenju dakle, osobe koje se rezolutno protive cijepljenju kaže da ne znaju što se nalazi unutar cjepiva. Ali opet s druge strane vjeruju da će im pomoći veterinarsko sredstvo protiv parazita, a misle da u cjepivu čip, a o tome su saznali preko mobitela koji zapravo pohranjuje sve podatke što oni rade, gdje se nalaze, što pričaju, vjeruju da cjepivo izaziva sterilitet, da se trudnice nikako ne smiju cijepiti odbacujući tako znanstvena istraživanja koja pokazuju upravo suprotno, pa se tako spominje i famozna studija vezana za 700 tisuća pobačaja koja nema nikakvog znanstvenog pokrića. Uz sve to uvjereni su da je cjepivo uopće nekvalitetno, da ne štiti od korona virusa pa se spominje Izrael kao primjer za to ne razlikujući uopće da se radi o različitim sojevima, pa se spominje da je PCR test obična prijevara tako se prije nekoliko dana moglo čuti da oštećuje sluznicu u nosu pa ga ne bi trebalo primjenjivati. Dakle, razlika između brzog antigenskog i PCR testa je ogromna, vjerojatno s lažno pozitivnih nalaza sa brzim antigenskim testom je daleko, daleko veća nego u odnosu PCR test. I na kraju onako groteskno iza svega postoji pakleni plan bogataša da naprave genocid, dovedu stanovništvo do zlatne milijarde ne pitajući se zašto bi netko tako htio promijeniti svijet u kojem može imati sve što poželi za svijet u kojem neće moći imati ništa u kojem je potpuno blokiran. Sve se svodi na to da se zapravo nema povjerenja u cjepivo. Najčešće su te provjere preko Facebooka, Instagrama, Twittera ili Youtube emisija. Ako se društvene mreže trude ograničiti antivakserske profile, na žalost broj lažnih doktora, sumnjivih eksperata, osporenih autoriteta koji nude alternativne teorije zavjera, umješno igraju na kartu nerazumijevanja znanosti i tehnologija običnih ljudi i zanimljivo dakle, jedan citat direktora Centra za borbu protiv digitalne mržnje Imrana Ahmeda: „Mala skupina pojedinaca koji nemaju relevantno medicinsko znanje radi vlastitih interesa zloupotrebljava društvene platforme da bi lažno upućivali prijetnje i širili dezinformacije o sigurnosti cjepiva.“ Antivaks vatch je pratio na dvije društvene mreže 820 tisuća postova, 65% dakle, 2/3 antivakserske promidžbe u svijetu dolazi od samo 12 pojedinaca i organizacija koje zarađuju milijune na plasiranju takvih proizvoda. Još nešto kratko i Ivermektinu dakle, sredstvu za protiv parazita za konje u inozemstvu je promoviran kao način liječenja, pa su bili i određeni stručnjaci od teologa do liječnika koji su pozivali da Hrvatska treba to primjenjivati. Međutim, Američka agencija za hranu i lijekove kada je to poprimilo ozbiljne razmjere u SAD-u je poslala jednu snažnu poruku – vi niste konj niti krava – i upozorili su na štetnost Ivermektina u većim dozama za ljude. U Hrvatskoj se naši građani mogu cijepiti bez prethodne najave. To traje još od prije ljeta. Recimo sredinom rujna je u Njemačkoj tek bilo moguće bez prethodne najave. Spomenuti su iznosi za testiranje. U Njemačkoj je potrošeno za sada za testirano 3,5 milijarde eura i sada Njemačka najavljuje uskraćivanje besplatnih testiranja i o tome se također može raspravljati. Ali zapravo sve ide u tom pravcu da se na indirektni način one mlade ljude zdrave ljude koji ne vide taj koncept solidarnosti kao nešto što bi ih trebalo potaknuti za cijepljenje, dakle na ove druge indirektne metode kako bi se povećala procijepljenost. Vrijeme je i sezonske gripe. Pozvao bih sve da se cijepe i protiv gripe i protiv korone. I na kraju bih završio.

Čuli smo puno kritičnih razumnih ali i paušalnih komentara. Protivnici cijepljenja sigurno ugrožavaju prvenstveno svoje zdravlje, ali mi moramo to shvatiti kao njihovu slobodu. To je život u zajednici. Mjere moraju biti takve da socijalni kontakti budu kontrolirani onih koji će uz sebe ugroziti i bližnje, jer nitko ne može imati takvu slobodu i prava da u bilo kom smislu ugrožava bližnjega. U jednom respiracijskom centru KB-a jednog trenutka svi pacijenti koji su bili liječeni ili su bili na respiratoru tog trenutku bili su necijepljeni. Poštovani kolega Kirin dakle pitanje kako povećati stopu procijepljenosti je pitanje koje postavljaju sve države. Dakle, Njemačka je negdje 10% više procijepljena od nas. Prema podacima Instituta Robert Koch čak nije potrebno uvesti obvezno cijepljenje da bi se razračunali sa delta sojem tijekom ove zime jer zapravo samo 10%, do 10% ima onih koji se ni pod koju cijenu ne žele cijepiti. Dakle, imamo jedan popriličan broj ljudi koji su neodlučni kojima treba dati adekvatne informacije ili kao što je rekla kolegica Marić pružiti određena savjetovanja za određene skupine.

Kolega Ćelić vi ste psihijatar i znamo da je pandemija ova utjecala i na sama psihološka stanja i radi zatvorenosti i socijalne distance i manjka socijalizacije, straha i ostaloga. Vjerujem da pratite i svjetske trendove i svjetske zdravstvene članke vezano na ovu temu. Koliko istinski trebamo zabrinuti biti kao nacija na povećanje psihičkih smetnji posebice kod mladih uzrokovano ovom pandemijom?

Poštovani kolega Bačiću rekao bih da je zdravstveni sustav što se tiče mentalnog zdravlja u ovo vrijeme epidemije Covid-a napravio svojevrsnu reformu iznutra. Postoje akutne i kratkoročne posljedice koje imaju reperkusije na mentalno zdravlje. Ono što se definitivno vidi i to je porast depresivnih osobito anksioznih tegoba tim više ako se uzme u obzir situacija da smo mi osim epidemije Covid-a imali i dva ozbiljna potresa u Zagrebu i na području Banovine. Dakle, to itekako ima posljedice na mentalno zdravlje i tu je dakle razlika.

Kolega Ćeliću svjesni da je odgovornost svakoga pojedinca odnosno svakoga od nas ovdje ključ u borbi protiv pandemije. Naš zdravstveni sustav se odgovorno i dobro nosi u ovoj Covid krizi, ali evo jednim dijelom ste i kolegi Bačiću odgovorili na moje pitanje a ono je kakvo je mentalno zdravlje nacije i poseban osvrt na ovisnike u ovoj pandemiji Covid-a. Poštovana kolegice Maksimčuk, to je na neki način nastavak odgovora na pitanje koji je uputio kolega Bačić, dakle ovisnosti su definitivno u porastu osobito konzumacija ako govorimo o ilegalnim supstancama, kanabinoida i stimulansa. Naravno da su brojni rizični faktori koji su doprinijeli tome, dakle pitanje izolacije, mjere protiv socijalne izolacije su mjere prevencije za eventualni nastanak određenih psihičkih poremećaja. Bilježi se na žalost i broj onih koji su pojačano konzumirali alkohol, različite ilegalne droge. Ali ono što je izuzetno važno, dakle to su pitanja ovisnosti o kockanju, dakle gdje su se priređivači igara na sreću vrlo brzo prilagodili i ponudili on line modele, pa onda više nije netko trebao gledati za sebe da li će ga netko vidjeti kad ulazi u casino nego je iz kuće sa svog računala ili mobitela mogao kockati.

Poštovani gospodine Ćeliću, sjetimo se da je u prethodnom mandatu ove Vlade da su plaće i liječnika i medicinskih sestara sveukupno uvećane za 20% U ovo vrijeme pandemije i covid krize donijeta je odluka o uvećanju od 10% na osnovnu plaću za sve zdravstvene i za osobe koje rade u socijali i koji rade na covid odjelima. Podatke koje ja imam sa terena Primorsko-goranske županije jest da ne postoji apsolutno nikakav problem vezano uz vrhunski kadar na covid odjelima između ostalog i zbog toga kakva su vaša iskustva i kako vi to komentirate. Poštovana kolegice Burić, evo kažem kao što je unutar zdravstvenog sustava vezano za mentalno zdravlje napravila se određena reforma. Nikada nije bilo ni jednoga trenutka da nije bilo dovoljno medicinskog osoblja bilo liječnika, bilo medicinskih sestara i tehničara i ostalih ljudi koji rade u zdravstvenom sustavu. Činjenica je da su plaće povećane. Uvijek možemo reći iz neke osobne perspektive svi bi voljeli da imamo veće plaće, ali plaće u zdravstvu su znatno iznad prosjeka. Dakle, moja plaća u bolnici je veća od saborske plaće bez dežurstava, tako da ja biram bolničku plaću. Znači, možemo govoriti definitivno, plaće kontinuirano rastu, plaće su rasle u zdravstvu više od 20% u protekle četiri godine i za one ljude koji su radili na covid odjelima bili su i određeni dodaci.

Najgori podaci su o visokoj razini umrlih. I drugi podatak o niskoj procijepljenosti. Vi ste na početku sjajno detektirali, pobrojali sve budalaštine koje se govore vezano za cijepljenje. Jedini pravi moćan alat u borbi protiv ove pandemije, ali se sad postavlja pitanje ako je tome tako, ako mi to sve znademo što je Vlada napravila da se poveća broj procijepljenih u ovoj zemlji. Vi ste spominjali krajeve itd. Na sjednici odbora smo čuli čak da su i komunisti krivi zato što je niska procijepljenost u post komunističkim zemljama da je to tako itd.

Čim su to okolnosti dopustile imali smo dovoljan broj doza cjepiva. Sada imamo i viška cjepiva. Dakle, ova jedna skupina neodlučnih. Kampanja „Misli na druge – cijepi se!“ je kampanja koja je dala svoje rezultate, ali treba tražiti nove modele na koji način doći prvenstveno do mladih zdravih. Ima dovoljno i osoba starije životne dobi koje nisu cijepljene, ali ipak je značajno veća grupacija onih koji su cijepljeni u toj skupini sa određenim somatskim komplikacijama. Poštovani kolega Ćeliću u mnogome ću se danas u vašoj raspravi složiti sa vama, a posebno sa onim da zajednički težimo da budemo kao Švedska. No, nisam baš sigurna da je baš Švedska najbolji primjer kada govorimo o cijepljenju i o covidu i o prevenciji daljnjeg širenja covida. Ono što mene danas ovdje prvenstveno zanima je vaše stručno mišljenje o trećoj dozi cjepiva, o tome kojom brzinom i kojom dinamikom bismo trebali pristupiti trećoj dozi ali i o onome što se priprema, a to je zapravo cijepljenje djece starije od 12 godina. Svi dobro znamo da je jedno registrirano cjepivo za djecu mlađu od 18, odnosno stariju od 12 godina i da ona bi trebala biti cijepljena u strogo određenim uvjetima kada se nalaze u kroničnim bolestima ili kada žive sa kroničarima. Što možemo očekivati u Hrvatskoj da li će to biti „Misli na druge, cijepi djecu!“ ili će biti „Misli na sebe“ Poštovana zastupnice Posavec – Krivec što se tiče treće doze kao i za sve drugo ja vjerujem struci, ja nisam dovoljno kompetentan da mogu reći treba cijepiti sa trećom dozom. Ali ako dođe preporuka od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ja ću se cijepiti prvi sa trećom dozom. Kada sam govorio o post komunističkim zemljama kratko na Odboru za zdravstvo, dakle to nije jedina varijabla. Ali ako uspoređujemo uz par iznimaka onda se vidi, dakle da je puno veća ta zdravstvena prosvjećenost i da je taj šift od obaveznog cijepljenja na opcionalno cijepljenje nije dao takve rezultate kao recimo u skandinavskim zemljama. Vezano za Švedsku mislite na početak, slažem se s vama. Ali ako pogledamo skandinavske zemlje više nema potrebe za nošenjem maski ukoliko putujete iz Danske u Norvešku, Švedsku.

Ljudi koji su proživjeli komunizam su cijepljeni od totalitarizma i puno brže im antitijela reagiraju i zvone nekakva zvona u ušima i jako dobro su iskusili eksperiment tzv. znanstvenog socijalizma na svojim leđima koji se pokazao u praksi. Problem je što se stalno brka znanost i struka koji su vam puna usta, a struka su i Luc Montagnier nobelovac virolog, struka je John Ioannidis sa Stanforda najveći epidemiolog na svijetu kojeg biste vi deklasirali tu kao nekog antivaksera, neukog čovjeka ili nekog tko bi uzimao konjske lijekove. Stvar nije jednostavna. Zato se nemojte pozivati na struku tamo gdje nemate utemeljenje istinske struke. Poštovani kolega Raspudiću bilo mi vas je vrlo rado čitati dok ste bili kolumnist u Večernjem listu jer dobro ste i započeli i bio sam sretan sa ovim prvim dijelom vaše rasprave. Što se tiče vašeg propitkivanja svjetskih eksperata možemo se sada nadmetati u tome tko je veći znanstvenik. Ali ono što definitivno postoji konsenzus znanstvene medicinske struke o tome koliko je cjepivo učinkovito postoje ljudi koji imaju brojne znanstvene članke koji vam govore da je MMR cjepivo uzrokuje autizam ili da cjepivo protiv grupe uzrokuje neplodnost to su vrlo citirani znanstvenici.

Poštovani kolega vi ste govorili o velikom broju ljudi koji smatraju da je i cijepljenje, i pandemije, čipiranje, teorije zavjere itd. U 11. mjesecu 2020. rađeno je istraživanje po kojem su 45% naših građana se izjavilo da se ne misli cijepiti. Među njima ima ljudi koji imaju određene dileme, i pitanja, bojazni i takve svakako treba educirati. Takvih ima i u zdravstvenom sustavu. Mi smo prva linija obrane i naravno da nas treba biti što više procijepljenih. Vezano uz ono što sam govorila i što ću još govoriti dakle edukacija u zdravstvenom sustavu, imate li podatke da li je bilo strukturirane edukacije u skladu s onim dopisom iz Ministarstva zdravstva u vašoj ustanovi?

Dakle mi smo organizirali edukaciju i za naše zaposlenike. Ali smo organizirali kao bolnica, ok mi smo specifična bolnica gdje je trajanje hospitalnog tretmana dulje. Mi smo organizirali cijepljenje protiv Covida-19 za pacijente koji to žele koji su hospitalizirani radi različitih psihičkih problema. Dakle, svaki put bi bilo to brojke negdje oko 100, 150. Također smo isto tako organizirali nastavno i na upite iz Ministarstva zdravstva te edukacije i te edukacije su bile jako dobro posjećene.

Poštovani kolega Ćelić kada govorimo o Covid potvrdama one se mogu dobiti dakle na tri načina, ili kratkoročno na osnovu negativnog testa, ili dugoročnije na osnovu cijepljenja ili na osnovu preboljenja kojeg se dokazuje PCR testom. Međutim, sve do same pojave Covid potvrda liječnici su nerijetko slali pacijente sa uputnicom na antigensko testiranje. Pacijentu kojem je na taj način utvrđeno postojanje virusa da je zaražen i koji se danas iz nekog razloga ne može ili u konačnici neće cijepiti takav pacijent dobiti Covid potvrdu ne može.

Dakle mi kao zemlja članica Europske unije moramo prihvatiti da je PCR test zlatni standard i da izdavanje digitalne EU Covid potvrde je vezano uz PCR test. Činjenica da postoje brojni ljudi koji su išli u Kliniku za infektivne bolesti tamo im je brzi antigenski test bio pozitivan i to je bio dovoljan dokaz da su oboljeli od Covida-19. U tom smislu je i napravljena ova iznimka za ulazak u zdravstvene ustanove da obiteljski liječnik može izdati potvrdu tako da osoba nema problema ukoliko joj je potreban nekakav ne hitni zahvat zbog kojeg ulazi u zdravstvenu ustanovu.

Ova rasprava u kojoj se treba dokazati pravovjerje promoviranjem cjepiva s jedne strane ili deplasirati sve koji uopće postavljaju pitanja kao antivaksere me ne zanima niti najmanje. Dakle, mene zanima nešto sasvim drugo. Dakle, suvremena doktrina i suvremeni pristup prema pacijentu podrazumijeva informirani pristanak. Ministar Beroš to jako dobro zna za razliku od jednog starijeg pristupa koji je zakazao, koji se zove paternalizam a on podrazumijeva da liječnik sam odlučuje što je za vas najbolje i u tom smislu vam ima pravo cenzurirati određene informacije. U suvremenoj medicini smatrali smo da smo nadišli taj pristup i da sada imamo pravo na dijalog sa liječnicima u smislu informiranog pristanka. Međutim, ova pandemija je pokazala nešto sasvim drugo. Zašto to kažem? Pa recimo na primjer ovaj ključni podatak koji sam komunicirala i prije nekoliko dana i sada, a to je da cjepivo ne štiti sto posto od smrti našoj javnosti nije poznat. Mojim roditeljima koji su cijepljeni i svim ostalim drugim građanima koji su cijepljeni nije poznat. Jer informacija koja je u javnosti reklamirana je sasvim drugačija, a to je cjepivo dokazano štiti od smrti. Međutim, štiti dokazano od najtežih oblika bolesti i smrti. Iskoristimo to, moglo je biti drugačije. To je ministar Beroš sredinom prošlog mjeseca. Ovi podaci pokazuju nešto drugo. Ako mi isključivo takvu poruku komuniciramo našoj javnosti mi direktno ugrožavamo zdravlje naših građana, a i u suprotnosti smo sa etičkim postupanjem u suvremenoj medicini koja se bazira upravo na informiranom pristanku. Još ću vas jednom bez obzira koliko puta me ignorirali ministre zamoliti da se obratite nakon mog izlaganja i razjasnite sve nejasnoće. Ovo ignoriranje je vrlo neugodno, ali me neće spriječiti da vam postavljam pitanje i nadam se vašem odgovoru. Dakle, što nedostaje u ovom izvješću? Nedostaje detaljniji osvrt na pacijente koji su oboljeli od post covid sindroma. Kakvo je njihovo stanje? To su vrlo važni podaci za hrvatske građane. Ono možda još zanimljivije našim građanima nema ni riječi o nuspojavama od cjepiva. Ako se bavimo učincima provedbe mjera, a mjera je cijepljenje mi moramo u izvješću reći nešto o nuspojavama. Ako nam ne dajete u izvješću konkretne podatke o nuspojavama odakle vam pravo da se sutra čudite bilo kakvim teorijama o tome što je pravi sastav cjepiva ili nešto slično. Pa vi ste ovakvim manjkavim izvješćem potpirili i omogućili. Dakle, to su izvješća koja nisu kvalitetna i dostatna da bi se imala suvisla rasprava u Saboru, a ukoliko nam želite dati prava izvješća evo ja vam ovime dajem konstruktivan prijedlog što sve ona moraju sadržavati. Ne želim niti spominjati da vam uporno šaljem zastupnička pitanja na ministarstvo koja se odnose na covid krizu i ne dobivam odgovor, iako je zakonski rok mjesec dana, nekoliko mjeseci, ja ne znam hoću li ih ikada dobiti. Ako ja kao zastupnica ne mogu dobiti odgovor na svoja pitanja koja se tiču covid krize kako da očekujemo da će hrvatski građani imati pravo na te iste odgovore. Milijarda koju ćemo vjerojatno baciti jer smo krivo procijenili koliko nam cjepiva treba, a široko se busamo u prsa i doniramo novce koje nemamo u stotinama tisuća doza ostaje pitanje za naše ekonomske analitičare koji se nalaze u ovoj Vladi. Mi smo mislili da nemamo dovoljno, a čini se da imamo i viška i novca i cjepiva. Zaključit ću sa jednim detaljem. U ovom izvješću vidljivo je nepoznavanje hrvatskog jezika. Kaže se po tom osnovu i osnovu preboljene bolesti covid 19. U hrvatskom jeziku postoji samo osnova. Osnov postoji u jednom drugom nama bliskom jeziku. Također navodi se daljnje nepoznavanje jezika kada je izvršena migracija sadržaja na novu platformu i kod drugog poslužitelja. Sadržaj u hrvatskom jeziku budući da nije živ entitet ne može migrirati. Sadržaj i pas emigriraju u nekim drugim jezicima u anglizmima. Ako naučite hrvatski jezik što u ovom izvješću niste pokazali možda ćete i naučiti komunicirati sa hrvatskim narodom o ovoj krizi kako treba. Uvažena zastupnice, jučer ste izjavili citiram vas da je četvrtina cijepljenih u Hrvatskoj umrla od covida. Možete li pojasniti svoju izjavu obzirom da je apsolutno netočna, lažna i nevjerojatno štetna. Vi kada govorite imate političku no isto tako i osobnu odgovornost. Jeste li toga svjesni? I da li namjerno manipulirate ili ne razumijete bazičnu statistiku? U oba slučaja bilo bi dobro da prestanete ponavljati lažne podatke o bolesti koja je u Hrvatskoj ubila gotovo 9000 ljudi, te da jasno i glasno samu sebe demantirate i ispričate se hrvatskoj javnosti. Ponavljam, radi se o vašem citatu izrečenom na jučerašnjoj presici. Kolegice Kekin koja mislite da je ovo dokazivanje pravovjeran, ismijavate me svojim pitanjem. Ako ste mislili implicirati time da ja mislim da je četvrtina cijepljenog stanovništva mrla vi biste time imputirali da je naš narod neuk i neupućen i da ne može shvatiti ono što govorim, a što je vrlo jednostavno. I da ja mislim da mi doslovce hodamo preko leševa budući da je milijun i 800 000 ljudi u Hrvatskoj cijepljeno. Vama je jasno i nemojte se praviti naivni. Da sam ja rekla nešto sasvim drugo što vi ignorirate, a što je vrlo važan podatak, a to je da je četvrtina, između četvrtine i petine oni koji su cijepljeni, a oboljeli su od covida umrlo. Dakle, nemamo nula onih koji su oboljeli od covida, a cijepljeni su, a da su umrli kao što je bilo u prethodnom izvještajnom razdoblju. To je jasno svim hrvatskim građanima. A vi se možete praviti blesavi i misliti da sam ja nekom rekla da je umrlo ne znam 400 000 hrvatskih građana. Dobit ćete orden. Poštovana kolegice Selak-Raspudić, gospođa Kekin i ovaj Zeleno lijevi blok neće dobiti nikakav orden. Oni su dobili novce za likvidnost u Zagrebu i onda moraju biti kuco i moraju braniti Vladu tako da njima orden nije potreban.

I sasvim je jasno svim dobronamjernima što ste vi željeli reći, a ove reakcije sa desne strane pokazuju da ono što govorim je istina i neće me zaustaviti da i dalje ovdje govorim istinu i postavljam pitanja i ministru Berošu i vladajućima. Dakle, ono što sam želio pitati vas, dakle na koji način se vladajući i Stožer nose sa ovom krizom? Imamo li mi kroz ovo izvješće odgovore na pitanja koja postavljaju hrvatski građani a i mi ovdje kao saborski zastupnici. Prva je poštovanog zastupnika Beljaka. U čem je povrijeđen Poslovnik? Poštovani potpredsjedniče, kolega Grmoja je povrijedio članak 238.

Dobro, to je tipična replika, pa dobivate opomenu. Ja vas sve lijepo molim nemojmo sad krenuti opet sa tim povredama, pseudo povredama Poslovnika. Hajdemo biti konstruktivni i razgovarati o meritumu stvari. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, dakle povrijeđen je članak 238. Omalovažavanje svih zastupnika u ovoj sabornici definirajući po mišljenju jednog zastupnika tko su vladajući, tko je oporba bez da je ušao u meritum stvari i to potkrijepio bilo kakvim podacima. Ja vrlo rijetko dižem povredu Poslovnika, ali šta je previše je previše Hvala. To je izricanje nečijeg stava koji može biti ovakav ili onakav, može se složiti netko s njim ili ne složiti, pa vam moram dati i vama opomenu. Sad imamo odgovor na repliku poštovane zastupnice. Kolega Grmoja vi ste dignuli povredu Poslovnika? Jeste sigurni u to? Imate već dvije opomene. Samo vam skrećem pozornost! Dobro.

Izvolite. Za razliku od mnogih, ja svoj posao u Saboru doživljavam izrazito ozbiljno a kada se govori o izvješćima koja doslovno život znače, ne samo da sam proučila ovo sadašnje, nego sam ga i usporedila sa onim prethodnim. I u tom smislu ključni podatak koji doista zaokuplja pažnju je sljedeći. Za razliku od prethodnog razdoblja u kojem imamo nula umrlih od covida a koji su bili cijepljeni u ovom razdoblju prema ovom Izvješću imamo 22,11% umrlih od covida koji su bili cijepljeni sa jednom ili dvije doze. Umjesto da mi se kolegica Kekin kao liječnica pridruži u tome da korektno i precizno informiram hrvatske građane ona ih podcjenjuje i omalovažava

Poštovani zastupnik Marin Miletić, izvolite. Hvala lijepa. Pitanje ću postaviti naravno svojoj kolegici. Shvatio sam da je moj kolega Grmoja samo razmišljao o Možemosima a ne nikako o ostalim kolegama iz oporbe. Uistinu mislim da i on tako misli. Što se tiče kolegice Selak-Raspudić pitanja prema vama. Dakle, evo ovdje je i ministar, poslije ću govoriti o tome nešto u raspravi. Dvije stvari. Dakle, što sa preboljelima?

Znamo što se događa sa Pfeiserom, kako pada cijela priča sada, pa evo vaše pitanje vama.

E sad svi skupa. Ja vodim sjednicu i vi sa desne strane i vi sa lijeve strane.

Izvolite poštovana zastupnice Selak-Raspudić. Jednom kada su preuzeli Zagreb onda su zabranili svima onima koji rade u gradu Zagrebu da išta kažu bez da su upitali centralu što smiju govoriti. Dakle, vidjela sam da kolegici Kekin je puno toga smiješno ovdje. Meni nije ništa smiješno. Moj suprug je skoro umro od covida i ja se za razliku od vas sa ovakvim stvarima ne šalim. A voljela bih da budete bliži meni i da upozorite građane da i kada su cijepljeni da nisu u potpunosti zaštićeni, da se ne mogu tek tako bez opreza prešetavati za razliku od vas koji potpuno negirate te opasnosti i samo propagirate što vam je agenda, jer mislite da ovo nije ozbiljna znanstvena rasprava nego dokazivanje pravovjerja. Što se tiče ovoga što ste me pitali kolega Miletić, ja doista mislim da bi bilo ne samo korisno hrvatskim građanima, nego i cjelokupnoj znanstvenoj zajednici da se preboljeli uključe u sve statističke analize. Poštovana zastupnice, prošli tjedan je u časopisu Jama, to je časopis medicinski na nivou Lanseta izašao članak u kojem su prezentirani rezultati istraživanja na 11 miliona osoba i dokazano je da nema ozbiljnijih nuspojava za MRNA cjepiva, znači Pfeiser i Moderna. Ovo govorim zašto? Zato da vas pitam da li smatrate da je potpuno informiranje i neiskorištavanje bilo kakvih polu informacija i iskrivljenih statistika, da li je to način da se ponašamo u ovoj situaciji koja znači ugroženost za sve građanke i građane ove zemlje. Ja nisam ona koja će štititi Stožer jer oni su najviše krivi što komunikacija nije dobra. Poštovana zastupnica Selak-Raspudić. To morate pitati one koji polu informiraju. Ja sam vrlo pažljiva kad iznosim podatke, a sve podatke koje sam iznosila, iznosila sam na temelju vladinog izvješća, a ne onoga što se i vi ovdje usuđujete vlastitih parcijalnih interpretacija pojedinih medicinskih časopisa. Ja sam se bazirala isključivo na službene informacije koje nam je ova Vlada dala i manjkavosti u njihovom iznošenju, a jedna ozbiljna manjkavost doista jest da u Izvješću o učincima mjera se kao mjera navodi cijepljenje, a ne navodi se ništa o nuspojavama. Sve zemlje imaju nuspojave. Neke su i stopirale neka cjepiva zbog nuspojava. Mi o tome nemamo niti riječi. Naši građani zaslužuju sve informacije. To je minimum demokratskog standarda kojem smo svi podložni osim onih koji su zadržali totalitarnu svijest.

Odite na podatke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pa ćete vidjeti. Govorite o tome da je trebalo u ovom izvješću biti nuspojave. Pa vi ste znanstvenica, otiđite na stranicu Halmeda tamo vam sve piše kako prijaviti sumnju na nuspojavu, kako se radi p0rocjena, brojke sa danom 13. listopada. Znači stvarno treba bit u ovome izvješću, inače voi nećete moći naći.

Ako imamo takva pogodovanja i takve stranice, doista zašto bismo uopće davali izvješća Hrvatskom saboru? Zašto je sramota postaviti pitanje i mislim da biste se vi kao znanstvenik i složili sa mnom da vam stranačka stega to ne onemogućava, da u ovom Izvješću naravno kada govorimo o cijepljenju zbog potrebe naših građana trebamo i taj segment obraditi. Pa to je važan segment. Ako želite razuvjeriti građane koji se ne žele cijepiti, pa onda im upravo i trebate servisirati te informacije. Sve ostalo će se opravdano tumačiti kao manipulacija, a onda nikoga ne možete okrivljivati zbog nepovjerenja u Stožer, u odluke a i onda zbog toga posljedično u medicinu kao takvu.

Ne smijemo pristati na crno bijele podjele, gdje je s jedne strane netko tko kaže da je covid samo blaga preglada, na svojoj koži sam osjetio da to nije ili se netko poziva na Isusa Krista čime bogohuli pa će nam on reći svoju jednostavnu anti covid istinu. A s druge strane je samo ovo što nam nudi ministar Beroš i ova priča koja kao znanstvene autoritete uzimaju Zorana Šprajca i citiraju u Saboru, a podsmješljivo reagiraju na spominjanje istinske znanosti uz imena lika Montanea ili Johna Joanidisa. Dakle, osnovna stvar danas je braniti znanost, braniti znanstveni način mišljenja od nečeg što je politički proglašena dogmatika.

I oni su smatrali da za ostvarenje istinskog komunizma treba pobiti samo nekoliko desetaka milijuna ljudi. A ova suvremena ljevica znamo što misli o uopće narodu kao takvom i referendumskim inicijativama. Oni bi zabranili samo postavljanje pitanja pod izlikom toga da kako ono mogli bi se naći zločesti poduzetnici u Hrvatskoj i onda napraviti nekakav referendum protiv radnika, pa ne dao bog da im tako nešto i omogućimo. Doista vrijeme je u kojem treba braniti prostor slobode. Za razliku od mnogih mene uopće ne čudi što postoje građani koji se ne žele cijepiti, niti ikoga nagovaram da se cijepi, niti ikoga nagovaram da se ne cijepi jer ja nisam epidemiološki niti medicinski stručnjak. To prepuštam drugima. Ali imam pravo govoriti o dokumentima i načinu na koji su složeni, a koji su predmet rasprave u ovom Saboru. Otprilike 21. Prosinca prošle godine premijer je najavio da Hrvatska ulazi u jednu veliku fazu u kojoj će informirati građanstvo o potrebi cijepljenja. Nakon toga je uslijedila i velika kampanja Vlade. 26.12. prošle godine svi smo sa velikim nestrpljenjem dočeli prvu pošiljku sa 9750 doza. To je ono, ako se sjećate, kada je g. Capak sjeo na tu kutiju sa cjepivom da bi nam dočarao da je ona stvarno pristigla i onda do današnjeg dana je utrošeno oko 3,5 milijuna doza. S tim da smo do lipnja imali oko 2 milijuna potrošenih doza i onda smo u mjeseci pol u sezoni potrošili oko milijun doza, da bismo u zadnja 3 mjeseca potrošili pola milijuna doza. Pa dajte recite, koji je razlog tome da imamo takve oscilacije? Da li je tu pozadina turizam Dakle mi smo, moja je pretpostavka, došli do određenog postotka koji je u Hrvatskoj taj koliko se građani žele cijepiti nekih otprilike 50% i onda se stvar usporila. Ono što smatram zabrinjavajućim, pogotovo s ekonomskog aspekta koji je za život naših građana ključan jer novaca nemamo je da se potpuno ignorira stvarnost o našim potrebama cijepljenja i naručuju se bez ikakvih realnih argumenata određene količine cjepiva s kojima nećemo onda znati što. Niste mi odgovorili na moje zastupničko pitanje o našim kapacitetima skladištenja. Ovdje govorite da niste niti jednu dozu bacili. Pa ovisi kako se uzme. Donirali ste ih. To je sada eufemizam za baciti. Nismo imali gdje s njima, bile su nam višak pa smo poklanjali okolo. Meni je drago, ja želim biti darežljiva, ali molim vas, s obzirom koliko naših građana živi u riziku od siromaštva, s obzirom na ovu inflaciju, objasnite vi njima da oni imaju višak u džepova koji će okolo dijeliti nekim drugim zemljama.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Ja ću na početku svog izlaganja ponoviti nešto što sam već rekao nekoliko puta na temu korone i na temu mjera koje smo donašali kao država, a to je da je naš Stožer, ministar Vili Beroš sa svojom ekipom na početku krenuo doista raditi jedan jako dobar i jako stručan posao i sigurno da je jednim dijelom i rezultatu i pobjedi HDZ-a na parlamentarnim izborima je velik doprinos dao i on sa svojom ekipom. Vidljivo je to i po preferencijalnom rezultatu. No, ono što se dogodilo već polako prije tih parlamentarnih izbora da nešto što je struka krenula jako kvalitetno raditi, u toj jednoj fazi je maknuto iz ruke te iste struke i nakon toga su nam se počele događati čudne političke odluke koje su direktno utjecale na rad samoga Stožera i na ponašanja oko samih mjera Stožera. I mišljenja sam da upravo sve to što se dogodilo tada, a što se nažalost događalo još u brojnim drugim situacijama je doprinijelo tome da imamo jednu situaciju da su ljudi apsolutno skeptični i prema cijepljenju i prema koroni i prema cijelom sustavu i da li on može odgovoriti svemu onome što korona očito će još neko vrijeme nositi među nas. Nekoliko puta smo i raspravljali ovdje sa namjerom da pomognemo, da vidimo da li se može napraviti neki semafor na temelju kojeg ćemo vidjeti koja nam je incidencija, koje su to mjere koje dolaze s kojom incidencijom. Nažalost od strane samog premijera nikad i nije bilo volje da se u tome smjeru raspravlja. I danas opet imamo situaciju da sad s jedne strane raspravljamo što ćemo s cijepljenjem ili necijepljenjem, što ćemo sa Covid potvrdama, brojke su opet krenule u nebo, a nemamo ni dalje jasan plan kako ćemo se postaviti i što će daljnji rast tih brojaka koji neće biti praćen cijepljenjem nositi za funkcioniranje, ne samo gospodarstva koje nam je prevažno, nego i našeg svakodnevnog života. Ono što je još važno za naglasiti da svo to vrijeme nismo iskoristili jer isto tako nije postojala politička volja za reformom, da jednostavno donesemo stav i zaključak kakva nam je potrebna zdravstvena reforma, kako želimo pomoći ljudima koji rade u tom zdravstvenom sustavu jer je i sama korona u onim fazama prenapregnutosti pokazala da su nam potrebne promjene u samom funkcioniranju zdravstvenog sustava. I zato lijepo od Vlade što uporno šalje Vilija Beroša, ali puno pitanja se postavljaju kad pričaju o koroni i o svemu onome što je ona donijela među nas i šire se na ministarstva koja nisu jedino i isključivo vezana uz Ministarstvo zdravstva jer uz to što i zdravstvenu reformu treba netko odobriti i omogućiti zdravstvenim stručnjacima da ju vode, korona je donijela među nas i stanje neizvjesnosti i stanje straha i stanje zatvorenosti. Danas je nekoliko puta u raspravi spomenuto kako se odrazila i na naše mlade ljude koji nisu mogli pohađati na nastavu i na naše starije ljude koji su bili zatvoreni u staračkim domovima, ali i vrlo malo smo spomenuli danas kako se reflektirala i kako će se još reflektirati na samo gospodarstvo ove zemlje. Koje sve ekonomske tokove pokrenula, inflacija je među nama, raspravljamo o rastu cijene benzina, raspravljamo o rastu cijene ostalih energenata, raspravlja o rastu svih onih ostalih materijalnih dobara koje imamo potrebu koristiti u svojim svakodnevnim životima, a između ostalog se negdje i nemušto provlači da nas može čekati negdje na zavoju i rast kamata. To je isto nešto što će donijeti ogromne promjene, što će, ne daj Bože, na kraju vrlo vjerojatno donijeti i gospodarsku krizu, gubljenje radnih mjesta, težinu života, a mi se još uvijek nismo okrenuli prema tome kako ćemo se postaviti prema koroni, kako ćemo ju do kraja pokušati odvesti i kako ćemo konačno imati jasan smjer sa jasnim planom, jasnom analizom, kako ćemo pomoći svim građanima koji su se na ovaj ili onaj način našli na udaru, ne samo ove zdravstvene, nego sad je sve više jasno i ekonomske krize.

Drago mi je da ste govorili o ovom gospodarskom aspektu jer je zdravstveni aspekt ipak dominirao ovdje. Ono što na razini EU postoji nekakav konsenzus, to je promicanje digitalnih i zelenih tehnologija u Covid oporavku, ali recimo pitanje obveznog cijepljenja, djelomična obveza cijepljenja, tu postoje dijametralno suprotne razlike, postoje određene zemlje gdje vi ne smijete pitat zaposlenika je li on cijepljen ili nije, postoje određene zemlje koje su uvele tu obvezu za zdravstvo, za školstvo, dakle čitav je tu koloplet različitih odluka koje naravno nisu samo strogo medicinske nego one uključuju puno, puno šire i jednostavno ako sve saberemo i ako vidimo i te sinusoidne tijekove valova i razlike u boji semafora mislim da možemo biti zadovoljni i možemo reći da je RH ipak uspješno brodila i uspješno brodi u ovoj krizi. Ja sam rekao u početku svog izlaganja da je stožer sa aspekta struke krenuo raditi jako dobro i da su se svi problemi pojavili onog trena kada se u to umiješala politika. Što se tiče ovog dijela vaše rasprave koji se tiče EU i Europske komisije, mi smo poznati kao država, a onda to ide najvećim dijelom prema HDZ-u jer ste najviše kao stranka obnašali vlast u ovoj zemlji, da kada nam Europa ne paše onda malo građane plašimo građane s njom, a kada nam paše onda velimo e to nam je rekla Europa pa zato mi to radimo. Tako da u početnim fazama smo sve radili zato jer je to tako rekla Europa, e onda poslije kad se situacija počela malo usložnjavati imamo situaciju 30.10. prošle godine kad je bio onaj veliki zoom sastanak predsjednika Vlade i EU i ministara, kada je Davor Božinović rekao da nama ne treba novi lockdown jer mi to radimo puno bolje od svih ostali, pa smo za mjesec dana završili u dramatičnijem lockdown nego što su mjesec dana prije ušle zemlje u Europi, tako da je to dosta onako Poštovani zastupniče, sve što ste rekli dobro ste rekli, ali ja želim isto tako reći da je vlada i ovo ministarstvo zapravo napravilo sve da se zaštite hrvatski građani. Mi sada imamo i cjepiva, imamo i ljude koji su stručni za raditi te stvari, međutim kako vi komentirate sad da se neko neće da cijepi, ok, nije obavezno cijepljenje, ali imamo još drugu stvar, da ljudi koji dolaze raditi odgovoran posao, da štite tuđe zdravlje neće da se testiraju prilikom odlaska na svoje radno mjesto. Mislim ja to ne mogu razumjeti. Dakle, sad smo opet to izvukli jer nam odgovara u ovom zadnjem dijelu rasprave, ali kada je sama korona krenula sjetite se da je bilo doneseno jako puno odluka i da su neke i završile na Ustavnom sudu, pa čak su i neki stručnjaci za Ustav tumačili da je bilo puno nategnutih odluka, ali je prevladalo javno mnijenje da je viši interes iznad svega i ajmo samo nekako pregrmiti. Tako da što se tiče i obveznog cijepljenja, samog cijepljenja, covid potvrda funkcioniranja sustava jasno je čija je odgovornost. Najveća odgovornost je od onoga ko je dobio povjerenje građana da pokuša sastaviti vladu Andrej Plenković je to uspio i jednostavno pred njim je odgovornost da vidi kako ćemo izaći iz ovoga sa najmanje i zdravstvene i ekonomske štete kao što je pred njim odgovornost da vidi zajedno da nama iz oporbe koje su to teme oko kojih možemo naći konsenzus. Kolega, vezano uz dvije stvari, dakle čak i one neke zemlje koje su nekada intenzivno branile stvar semafora danas više to baš i ne spominju na taj način, to neke relevantne studije pokazuju, pa me to začudilo, a zapravo sam se javila zato što me nešto drugo još jače začudilo.

Pa gospođa mi je bočno pa ju nisam vidio, iako se mi znamo i ponešto znam o stožeru jer sam slučajno i gradonačelnik pa imamo stožer jer stvarali smo nekakve korektne rezultate. Ali ako od svih ovih rasprava ste se vi ulovili za jedan moj lapsus za koji se ja ispričavam gospođi onda ok, iako niste očito slušali ono što sam ja rekao. Odluke o velikim reformama, velikim promjenama koje se tiču i zdravstvene reforme pa i reforme naše ekonomije puno puta smo u počecima korona krize govorili da su nam potrebne strukturne reforme gospodarstva jer je i korona pokazala naše slabosti koje imamo u gospodarskom modelu koji imamo u Hrvatskoj, nemojte se ljutiti ali teško je očekivati za tu političku odluku na kraju dana će donijeti Mišel Jakšić ili vi ili g. Beroš ili gospođa Gras. Jasno je tko mora donijeti tu odluku i jasno je na koju adresu sam ja adresirao svoj komentar, a ne vidim ni Andreja Plenkovića pa ni Zdravka Marića koji bi trebao biti onda druga instanca da sjedi ovdje, tako da za lapsus se ispričavam.

Kolegice i kolege. Ja nisam liječnik ja ne mogu govoriti o medicinskim implikacijama u ovoj raspravi niti to želim. Mogu govoriti o nečem drugome, a to je dosljednost, politička odgovornost, odgovornost općenito i o tome ću vjerujem ponešto i reći i u tom smislu molim vas shvatite i moju raspravu. Dakle, 26. svibnja 2020.g. u Splitu predsjednik osuđene stranke i najkorumpiranije vlade u hrvatskoj povijesti, usudio bih se reći magistar Andrej Plenković kao vrlo samodopadno izjavljuje i sad citiram „pobijedili smo koronu ljudi moji“, ako niste znali evo nota bene samo da vas podsjetim kolegice i kolege, mi smo koronu već jedanput pobijedili.

Ja bih se usudio reći da je u službi izbora koji dolaze. E sad vidite, prošli su izbori, pa evo koronu ipak nismo pobijedili. Zašto i kako prepustit ću da tumačite sami. Zato što već u studenom i u prosincu 2020.g. postalo je jasno da je stvarnost ponešto drugačija, da je Hrvatska bila najgora u Europi po tom trenutku i po broju zaraženih i po broju mrtvih na 100.000 stanovnika, dakle govorim o kraju prošle godine kada sam i sam imao koronu, dakle kada je to zaista bilo na vrhuncu. E sad, kad govorimo o dosljednosti, kad govorimo o stožeru, kad govorimo o procijepljenosti, a podsjetit ću vas da imamo jedne od najgorih rezultata cijepljenja odnosno postotka cijepljenih u EU, možemo se malo dotaći kampanje, velike kampanje za koju sam čuo da kolegice i kolege iz vladajućih tvrde da su je navodno prepisali iz EU, da to sve EU diktira, što nije istina kolegice i kolege. Takve stvari, pogotovo piarovske stvari, kampanje i slično mogu pratiti neke zajedničke linije, ali moraju biti prilagođene potrebama svake države članice. I doseg naše kampanje je bio onaj plavi bedž „Misli na druge, cijepi se“, a što je totalno po meni krivo, uništa, što bi se reklo u Sinju. Zašto? Pa kažu da je Bog prvo sebi bradu stvorio, pa misli na sebe i na druge cijepi se, pomozi sebi prvo, budi odgovoran prema sebi, a time si odgovoran ili odgovorna prema drugima. No ne želim tu previše gubiti vrijeme, tu je već sve rečeno. Meni je problem dosljednosti puno bitniji jer smo sa nedosljednošću onih koji su nas trebali predvoditi u ovoj bitci zapravo našim građanima potpuno uništili vjeru u institucije, pa onda i što god mi sad tu govorili o cjepivu također će to dovoditi pod upitnik. Sjetimo se samo doktorice Markotić koja je svoju majku cijepila preko reda, sjetimo se da je u medijima govorila jedno, a onda odlazila na masovne skupove kad se ljudima preporučavalo da ostanu zatvoreni u svojim domovima itd., sjetimo se uostalom i, i g. Capaka od sjedenja na onoj kutiji sa cjepivom na dalje do ono svakakvih izjava koje smo imali prilike čuti, pa se sjetimo na odnosno podsjećam vas na istupe pojedinih članova vladinog savjeta o covidu koji su često proturječni, dakle u medijima sami ljudi koji bi trebali biti najodgovorniji da se zaustavi širenje covida, šalju konfliktne informacije. I onda dolazimo do zadnjeg apsurda po meni, koliko vrijedi potvrda o preboljavanju covida? Jel vidite kolegice i kolege, virus pozna razliku između sportskog događanja i bolnice recimo, pa tako potvrda o preboljavanju ako se referiramo na sportska događanja, kazališta, kina itd. vrijedi 180 dana, a ako govorimo o bolnici vrijedi 360 dana. E pa sad vi meni recite, stvarno tko je tu posvađan s zdravim razumom i zašto jedna pravila vrijede za jedno, a druga za drugo? Jer dok god je tako i dok god oni koji bi trebali predvoditi borbu šalju ovakve poruke, ovakve nedosljednosti, bojim se da nećemo vidjeti veću stopu procijepljenosti, možda bih se usudio reći i sa pravom jer su građani izgubili vjeru u te i takve ljude. Kolegice Taritaš, izvolite. Kolega Hajduković, dakle da smo pobijedili koronu to su znali svi u Hrvatskoj osim korone, pa bi bilo dobro da smo i koronu upoznali s tim, ali šalu na stranu. Dakle, ono što je ova vlada i premijer i ministar Beroš kao da su slali poruke našim sugrađanima da se ne cijepe jer se išlo i stožer je išao iz greške u grešku. Ali sad smo mi svi svjesni grešaka, prošli smo onu euforiju kad su bili proglašavani zaista spasiteljima svega, došli smo do neke stvarnosti. Mi u ovom trenutku imamo nešto malo manje od 9.000 umrlih, 9.000 ljudi koji su umrli zbog korone, koji bi inače neki poživjeli 5, 10, a neki bi možda poživjeli i 20.-30.g. Dakle, sad je ključni trenutak, u ovom trenutku mi nešto trebamo napraviti. Da netko ima čarobni štapić sigurno bi ga upotrijebio, ali pitanje je ključno što i pitanje je kako dalje? Pa nažalost problem je to što se pandemija između ostalog kao i sve uostalom u Hrvatskoj nažalost stavlja u službu dnevno političkih interesa, a dnevno politički interesi ne mogu dobiti izbore naspram života naših građana. I zato sada žanjemo zapravo rezultate takvog odnosa prema ovoj problematici. No kolegice Taritaš to ne čudi, ne čudi to od ove vlade koja je sad ne vlada, ali stranka koja je dominantna i osuđena za korupciju. Je li to veleizdaja? Ja bih rekao da je, a onda ako nam se ne stide i ne libe uzeti novac koji nije njihov, ha šta znači onda životi nekoliko ljudi koji su žrtvovani da bi evo odnijeli trijumfalnu pobjedu kojom se kolegice i kolege s ove strane sabornice stalno hvale. Imamo slijedeću repliku, kolega Hajduković, ja bi vas molio da se malo ovaj klonite nekakvih izraza koje ste upotrijebili. Poštovani zastupnik Šašlin. Poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo vi ste rekli da ćete govoriti malo o dosljednosti i o političkoj odgovornosti, pa bi ja istakao nekoliko činjenica vezanih za korona krizu u RH. Činjenica je da je Hrvatska u odnosu na druge zemlje u okruženju, pa i šire imala doista najblaže mjere možemo reć tako, znači kod nas nije bilo policijskog sata košto je bilo primjer u Srbiji gdje po cijele vikende nitko nije smio iz stana izaći van. Uspješno smo odradili turističku sezonu upravo zahvaljujući tako izbalansiranim mjerama. Uspješno smo odnosno stvorili smo ekonomske uvjete, stvorili smo dobre ekonomske rezultate zahvaljujući i toj turističkoj sezoni i takvim mjerama, činjenica je i to. Sačuvali smo radna mjesta i povećali plaće, prosjek plaća u korona krizi. Napravili smo odnosno cijepljenje je dobrovoljno, na dobrovoljnoj bazi, znači nitko nikoga nije prisilio da se cijepi, mada ja o tome imam sad svoje mišljenje, ali to je nebitno [[Upadica: Hvala, poštovani, hvala lijepo, poštovani zastupnik Hajduković]] Osigurane su dovoljne količine, ako to nije dosljednost i politička odgovornost ne znam što je. Ja vam pričam o dosljednosti glavnih komunikatora koji trebaju javnost usmjeravat. Kažete dobri ekonomski uvjeti, pa mjere koje su bile ciljane da bi pomogle malima da opstanu, onom Đuri i Peri koji je na tržnici i koji krpa kraj s krajem od prvog do prvog sa jednim ili nijednim zaposlenim odnosno samo sa sobom zaposlenim. E vidite, on se ili ona se nisu stigli kvalificirati za neke mjere, ali mulitnacionalne kompanije u Hrvatskoj jesu, pa sad vi meni recite, pomažemo li mi gospodarstvu ili mažemo debeloj guski vrat? Sačuvali smo radna mjesta, pa evo ako samo prošetate Zagrebom, a onda možete i Baranjom i Osijekom i Slavonijom, pogotovo vidjet ćete koliko ima zatvorenih praznih lokala, zatvorile su se trgovine, zatvorili su se kafići, zatvorile su se druge institucije, pa vi meni recite jesu li to, jel to rezultat uspješnih ekonomskih mjera?

Kolega Hajduković, ja ne mislim da mi imamo najgore znanstvenike na svijetu, štoviše upravo u području epidemiologije imali smo svojevremeno Imunološki zavod koji je bio respektabilna institucija koja je nažalost uništena, sad bi nam mnogo vrijedio. Stoga mogu i razumjeti da su naše preporuke recimo o imunitetu koji vrijedi 12 mjeseci nakon preboljenja možda i opravdane i utemeljene u znanosti. Međutim, ono što meni ostaje tu nejasno je pa zar nemamo mi pravo na razini cijele Hrvatske sukladno preporukama naših znanstvenika autonomno voditi našu zdravstvenu politiku i ako kažemo da je to 12 mjeseci da to vrijedi kao 12 mjeseci za sve institucije. Zar ne odlučujemo mi gdje hoćemo, a gdje nećemo koristiti covid potvrde? Ovo je RH, ako ima svoje znanstvenike, ako uzima njihovo mišljenje kao relevantno, pa neka ono vrijedi u hrvatskim institucijama. Kolegice Selak Raspudić, da, imamo sjajne znanstvenike, neki od njih su zaista i svjetskog renomea i reputacije. Kakve političare imamo s druge strane, to je već drugo pitanje. Sjetite se samo onih najava o tvornici cjepiva u Zagrebu i sličnih budalaština kojih smo se naslušali, nažalost od političara. Ali isto tako smo se naslušali svega i svačega, a ja bi se usudio reći da su neki itekako političari koji su sjedili u stožeru i koji stalno javnosti davali konfliktne informacije, nedosljedne informacije itd. Pa gđa. Grba Bujević uostalom je bila dio stručnog stožera, a sad sjedi ispred političke stranke ovdje, znači političarka je. Ja vam to ne govorim kao nešto loše, ona naravno i nitko joj ne brani, njezino je pravo kao svakog od nas da se bavi politikom ili, ali po meni umanjuje vjerodostojnost. Znate zašto?

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani ministre, državna tajnice, kolegice i kolege. U ovoj pojedinačnoj raspravi malo ću se više dotaknuti onoga što sam govorila i u ime kluba, a to je pitanje edukacije. Spomenula sam već u replici da je s danom 15.7.2021. Ministarstvo zdravstva poslalo dopis zdravstvenim ustanovama o potrebi održavanja edukacija o važnosti i dobrobiti cijepljenja za zaposlenike u prostorima ustanove tijekom radnog vremena. Odmah da kažem da bolje sad u 7 mjesecu nego da se uopće nije poslao taj dopis, ali moglo se već prije. E sad, od 13.10. do 11 sati ustanove su ministarstvu trebale dostaviti izvješća o provedenim edukacijama, ministar mi u replici nije odgovorio na sva pitanja, pa ću ih ponoviti. Da li su u svim zdravstvenim ustanovama provedene edukacije, koliko je ukupno edukacija provedeno, koliko ih je prosječno bilo po ustanovama, tko je provodio edukacije, koliko je djelatnika pohodilo edukacije i koliko ih se nakon toga cijepilo? Primjerice, u mojoj zdravstvenoj ustanovi provedene su do sada 4 edukacije za ukupno 148 djelatnika, odazvali su se svi koji do tada nisu bili cijepljeni, što je pohvalno, ali nakon edukacije se cijepilo 30 djelatnika u samoj bolnici, možda još koji u Zavodu za javno zdravstvo, dakle malo više od 20% Je li to dovoljno? Nije, očito treba još više raditi na edukacijama. E stoga se nadam da će naš ravnatelj kako smo jučer razgovarali, organizirati još edukacija, uključiti kao predavače uz sestru za hospitalne infekcije iz jedinice za kvalitetu koja je do sada radila edukacije, također uključiti i ginekologe, reći ću zašto, a po potrebi i druge liječnike budući da je dosta zaziranja od cijepljenja, dosta dilema, bojazni od strane mlađih djelatnica, recimo medicinskih sestara koje se boje cijepiti jer misle da neće moći zatrudnjeti, ali i struka i znanost su tu bojazan otklonile, dakle jasno je rečeno da takva povezanost cjepiva i steriliteta ne postoji. Dakle postoje definirane upute kada se najbolje cijepiti, kojim cjepivom se savjetuje cijepljenje trudnicama, kojim mlađim od 50.g. itd. Dakle, treba uključiti i druge liječnike ovisno o pitanjima i dilemama zaposlenika, pa bi stoga najprije trebalo po odjelima pitati zaposlenike koje su im još dileme, bojazni i pitanja vezano uz cijepljenje, zašto se ne žele cijepiti i to ne samo u zdravstvenim ustanovama već i po drugim poduzećima, profesijama, recimo, školstvo, obrazovanje, itd. i mi saborski zastupnici bismo trebali još aktivnije doprinijeti u svojim sredinama, organizaciji edukacija. Dakle, ja sam organizirala 18.9. okrugli stol za sugrađane, otvorenog tipa, naravno uz poštovanje mjera, na koji sam pozvala različite liječnike. Dakle, ja sam bila kao endokrinolog, dijabetolog, inflektolog, epidemiolog, liječnik obiteljske medicine, pedijatar, a onda smo još imali 2 radijske emisije gdje smo dodali i kardiologa i ginekologa. Odgovarali smo na niz pitanja s kojima se susrećemo u našim radnim sredinama, a koja nam postavljaju naši građani, odnosno bolesnici. Bit će još takvih emisija, okruglih stolova, obuhvatit ćemo i pitanje mentalnog zdravlja pa onda pozivam i vas, evo, kolegice i kolege zastupnici, bez obzira jeste li medicinske struke ili niste, da se povežete sa zdravstvenim djelatnicima u svojim sredinama i organizirate nešto slično. Druga stvar, pitanje savjetovališta za cijepljenje protiv Covida-19.

Naravno da je pitanje da li je uopće dovoljno jedanputa tjedno, koliko je do sada građana potražilo savjet i svaka županija bi trebala osnovati svoja savjetovališta za građane, kao što postoji i savjetovalište za mentalno zdravlje. Na stranicama Zavoda za javno zdravstvo može se naći link, cijepljenje protiv Covida-19, najčešća pitanja i odgovori.

Kolegice Marić, ja sam nekad sam sebi dosadan ponavljajući neke stvari, ali kažu da je ponavljanje majka znanja. Dakle, prije politike, bio sam edukator, radio sam u prosvjeti, odnosno u školi i uvijek sam govorio, a posebno u medicini, jedna kuna uložena u prevenciju je 4, znači edukacija jer edukacija je dio prevencije, je 4 kune ušteđene u sanaciji. E sad, prevedimo to iz ovako suhoparno utilitarnog rječnika, dakle kada govorimo o novcima u ljudske živote. Koliko bi ljudskih života bilo spašeno da smo imali pravovremenu edukaciju, da smo imali dobru, dobro organiziranu i osmišljenu kampanju, koliko bi, uložeći jednu kunu uštedili života?

Dakle tu nije samo pitanje koliko koštaju testovi, koliko košta Remdisivir, koliko koštaju skafanderi, nego je tu i pitanje koliko upravo bi bilo manje hospitaliziranih, koliko bi bilo manje umrlih, teško je sad spekulirati je li bi bilo ne 8 i nešto, skoro 9 tisuća nego možda 4 tisuća, teško je o takvim stvarima govoriti, ali sigurno bi bilo da se na vrijeme krenulo sa edukacijama, sa kvalitetnom kampanjom cijepljenja, sigurno bi bilo više procijepljenih i sigurno bi bilo manje oboljelih, manje hospitaliziranih, manje umrlih, a naravno, to sve sa sobom povlači i ono sljedeće pitanje, a to je dostupnost zdravstvene zaštite svim ostalim bolesnicima jer Covid je tu, ali bome su i druge bolesti i tek nam slijede posljedice te nedostupnosti zdravstvene Marić, kad govorimo ponovo o tim Covid potvrdama, često se isticalo od strane Vlade i ministra i ministarstva koliko je sjajno što smo mi među prvima uveli te potvrde. Jer je bitno da sve zemlje imaju taj sustav da bi sustav funkcionirao. Dakle to što mi to imamo, a neka druga zemlja nema pa onda dolaskom ovdje ne može niti iskoristiti niti mi možemo ulaskom u tu zemlju je potpuno dakle nebitno tko je to imao prvi, bitno je da se do nekog roka su imale sve zemlje. A to što smo mi to imali prvi pod cijenu nefunkcioniranja sustava je možda vrijedno kritike jer sustav u početku nije funkcionirao iako se jako brzo s njim izletilo vanka jer se nisu na vrijeme unosili podaci u centralni sustav iz kojeg je onda, evo, digitalna potvrda vukla te potvrde. Dakle po vašem mišljenju, je li ne bi bilo bolje da se malo s tim sačekalo i da se nismo hvalili sa nebitnim stvarima umjesto da sačekamo par dana pa onda da taj sustav zaista i funkcionira kad ga najavimo? Pa ovako, ja sam još u samom početku kad se govorilo o Covid potvrdama govorila da je to jedan ovako pogodan alat koji će nam olakšati nekakav suživot sa pandemijom, slažem se da se moglo možda pričekati neko vrijeme, ali cijelo vrijeme zapravo ponavljamo koje je boljka našeg sustava? Znači naš sustav je nažalost trom, kad hoćete nešto riješiti, treba proći nekoliko mjeseci, ministarstva su spora i sve to skupa ide presporo. Znači sve ove stavke koje smo govorili, ne samo pitanje cijepljenja, kampanje, itd., dakle sve je to trebalo odraditi puno prije pa onda i ovo pitanje što vi kažete je li trebalo prije ili kasnije, glede Covid potvrda uopće ne bi bilo niti potrebno. A što se tiče nereda oko unošenja podataka, o tome smo govorili dosta detaljno i na prošlom Izvješću. Znamo kakvi su bili problemi.

Znači trebalo je proći određeno vrijeme da se sustav malo posloži.

Dakle, veliki dio svog izlaganja ste posvetili edukaciji. Kad netko pita nešto za nekretninu, onda koja vam je kod nekretnine, ono, lokacija, lokacija, lokacija. Mi danas iz ovog Izvješća, ali ne treba, nije nam za to trebalo Izvješće, apsolutno je jasno da mi cjepiva imamo dovoljno i apsolutno nam je jasno da se ljudi ne cijepe i što će više biti agresivno prema ljudima cijepite se, to će više biti zazor u odnosu na cjepivo. Oni koji su se mislili cijepiti je, meni se čini, nekako da su se cijepili i procijepili, a oni koji, imate dio antivaksera koji neće se cijepiti nikad, a imate dio ljudi koji, što opravdano, što neopravdano postavljaju sumnju u cjepivo, zašto, zbog čega. Zbog toga je edukacija izuzetno važna i tu je dio u kojem je ova Vlada i ministar zakazali. Dakle da su se malo više potrudili odgovarati na pitanja, a ne na način na koji on ima onaj jedan bahato pa, treba se i završena priča. Mislim da je edukacija, edukacija i edukacija u ovom trenutku.

Dakle nije kampanja, evo, tu vam je cjepivo, evo vam 18 milijuna do 2023., cijepite se, zašto se ne cijepite, itd. Znači tako se ne pristupa ljudima. Dakle, govorili smo, dakle nisu svi antivakseri. Sama ste spomenuli, imate ljude koje ga, kak bi mi rekli, kruniš ga pa neće pristati na cijepljenje, ali ima onih koji imaju puno pitanja, puno nedoumica, bojazni. Ne zna da l' bi išao na mRNA ili vektorsko cjepivo, znači s takvim ljudima treba razgovarati i to ne samo onako, 2, 3 emisije pa nekakva kvazikampanja nego spustiti na razinu svake županije, organizirati savjetovališta, edukacije lokalno, po zdravstvenim ustanovama, po sredinama gdje radite i sigurno bi bilo većeg učinka. Na okruglom stolu koji ste spomenuli, vjerojatno je bio veći broj zainteresiranih, s obzirom da je tema bila već dugo aktualna. U svezi toga niste spomenuli, a mislim da bi bilo dobro da to čuje i ministar i javnost, koja su bila najčešća pitanja koja su upućena iz publike. S druge strane, smatram da bi bilo izuzetno korisno za ministra i ministarstvo da su napravili anketu među vijećnicima te da se pokušalo doznati koji su problemi i dileme najviše prisutni kod pacijenata.

Hvala lijepo. Puno pitanja, ne znam da li ću sve stići, a nisam u pojedinačnoj raspravi uspjela ići u detalje. Prvo moram reći da mi zdravstveni djelatnici se zaista trudimo na dnevnoj bazi, dakle sa svakim bolesnikom, ja osobno svakog pitam jeste se cijepili, ako netko kaže nisam, da li imate kakvih pitanja, koje su vam dileme, bojazni, dakle sa svakim razgovaram, dam si stvarno vremena, bez obzira što je gužva, itd. Na samom okruglom stolu, poštivali smo epidemiološke mjere, tako da nije bilo 100 ljudi, ali bilo je stvarno dosta zainteresiranih, recimo, bilo je trudnica koje ne znaju da li se u tom stupnju trudnoće smiju cijepiti, s kojim cjepivom. Evo, recimo, ginekolozi preporučuju da to bude mRNA cjepivo do 28. tjedna trudnoće su nekakve preporuke.

S obzirom da ste vi iz sustava, zanima me vaša perspektiva, uglavnom govorimo iz perspektive pacijenata ovdje, što je opet razumljivo, ali iz perspektive radnika koji rade u tom sustavu. Znači nakon ovako već dugotrajne, praktički opsade naših bolnica, koja su vaša rješenja? Mi smo predložili, dakle ispred Radničke fronte prije skoro pa godinu dana beneficirani radni staž jer smatramo da se zdravstvenim radnicima mora na neki način honorirati ono što oni rade. U većini zemalja postoji jedan ozbiljan Covid dodatak, kod nas ne postoji, prema tome, kako da ih honoriramo ako nema sredstava, kako se tvrdi, zašto se ne bi krenulo s beneficiranim radnim stažom? Reći ću vam da su odgovori bili da je riječ o visokom iznosu, ali beneficirani radni staž ipak odgođeno košta sustav, a osim toga, rečeno je da je to kratkotrajna pojava, evo, što je bilo u prosincu odgovor na naš prijedlog, pa sad evo, skoro godinu dana nakon toga, čini mi se da se to može ponoviti.

Također sam rekla da nedostaje jedna detaljnija cost benefit analiza. Također smo govorili, a i završno u ime kluba ću se dotaknuti ovoga što ste rekli, znači sramotni dodaci, Covid dodaci za naše zaposlenike. Morate znati da je ovo, ova teza koju se izneslo u Izvješću da eto, smo pripremljeni i educirani za rad u Covidu. Tko je educiran? Pa nisu svi infektolozi i pulmolozi intenzivisti. Tako da svi zaslužuju Covid dodatak, a ovaj beneficirani radni staž koji govorite, dakle u nekih zemljama vjerojatno je se išlo u tom smislu, kod nas bi u svakom slučaju prvi korak bio da se adekvatno plati ljude koji su radili u Covid odjelu, a naravno, svakako razmotriti i taj beneficirani radni staž. Kolegice Marić, poznato je da doista cijenim vaš rad i nadam se da će ga i šira javnost prepoznati tako da će time i politika malo dobiti na ozbiljnosti umjesto na prečesto estradizaciji. Htjela bih vas pitati nešto upravo oko ovog odnosa između cijepljenih i necijepljenih, ali unutar samog zdravstvenog sustava. Došli smo u jednu nezavidnu situaciju gdje se cijepljeni i necijepljeni, vakseri i antivakseri, kako ih se voli zvati, međusobno ne podnose. Bojim se da smo i mi u polici nažalost doprinijeli tom antidijalogu zbog toga što nismo imali dovoljno razumijevanja za različitost mišljenja o cijepljenju. Zanima me kakva je situacija unutar samih medicinskih krugova između kolega koji se jesu odnosno nisu cijepili, da li uopće komuniciraju međusobno? Da li se razumiju ili se osuđuju? Kako u zdravstvenom sustavu tako i u politici zaista se trudim biti objektivna, a ne ići u nikakve frakcije, podjele itd. Konkretno ovo što pitate naravno da ima i u mojoj zdravstvenoj ustanovi osoblja koje se ne žele cijepiti, neki se boje cijepiti. Bilo je čak evo i kod nas jedna malo onako ljuća situacija gdje su se sukobili oni koji se žele cijepiti i koji se ne žele cijepiti čisto ne zbog stavova, nego zato što se smatralo da će ovi koji nisu cijepljeni ugroziti zdravlje bolesnika, drugih kolega itd. Međutim, jednim kvalitetnim dijalogom i komunikacijom su se te razlike ipak malo smirite. Tako da naglašavam, edukacija, dijalog i ovo što sam spomenula ministru znači zapravo i sam zna da ide ustavna tužba od samostalnih sindikata. Pa da su se ljudi sjeli i razgovarali i da se reklo onima koji se ne žele cijepiti, testirati itd. gledajte mi vas potičemo, molimo da se cijepite ali neće biti sada odmah otkaza. Znači komunikacija. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege, posebno kolege s desne strane jer oni mogu na nešto utjecati. Od kuda krenuti? Hajmo krenuti od Izvješća koje smo dobili i od izlaganja toga Izvješća od strane ministra ovdje pred nama. Svako izvješće po logici stvari bi trebalo biti strukturirano tako da na temelju podataka koji se unutra nalaze želimo nešto pokazati i na kraju izvući nekakav zaključak. Ministar niti u raspravi, a niti u Izvješću nije imao zaključak. Zašto nije imao zaključak? Zato jer podaci koji se nalaze u Izvješću su podaci koji ustvari ne pokazuju ništa. Ne pokazuju niti od kuda problem dolazi, niti na koji način problem mislimo riješiti. Ja sam nekoliko puta ovdje o različitim stvarima ustvari detektirao isti problem, a taj problem je Vlada odnosno kako ta Vlada vlada. Ova sposobna prema PR-u Vlada je imala sustav cijepi se izrađen u Alan Fordovoj cvjećarnici. Ova sposobna Vlada je imala to nema u ovom Izvješću, ali ima u Izvješću državnih robnih rezervi 64 milijuna kuna plaćen je transport avionom iz Kine do Zagreba za 8 aviona što je prema svakoj podatku koji smo poslije toga mogli naći više nego dupla cijena. Ova Vlada ima 50%-tnu procijepljenost i onda za to optužuje komuniste. Slično smo godište, u sličnu smo školu išli, u slično vrijeme ne znam kako ste došli do tog zaključka. Ali ja sam danas u svom pitanju ustvari otvorio ono što je najbolnije, a to je odnos prema hrvatskim građanima. To je ono što je najbolnije te indolentnost Vlade, indolentnost ministra da 100 tisuća operacija hrvatski građani nisu obavili u protekloj godini. Ja se nadam da sve one prethodne godine kada su obavljali te operacije hrvatski građani stvarno nisu građani koji se ujutro probude, rastegnu se i onda kažu pa danas bi se baš mogao operirati, da su te operacije bile rađene zato što nisu bile potrebne. Bile su potrebne i zato imamo podatak da je 5 tisuća umrlih ove godine više nego prošle i to nije pitanje korona to je ono što je problem. Ne bi bio problem kada bi bilo pitanje korone kada bismo znali da je to od korone.

Jedna od prebacivanja tema je pomogli smo hrvatskim građanima kroz gospodarstvo. Istina, preusmjerili su novce koje je Europa dala hrvatskim građanima tako da je Europa dala 18 milijardi, a HDZ-e je kakti ga hrvatskim građanima dao 12 milijardi. Ali od kuda 12 milijardi?

Ako to stavite u matematiku bez one čiste potrošnje od PDV-a to vam je više od 12 milijardi. Ja sam davno rekao dobro je da smo članica Europe. Europa nam je pomogla, ali nemojmo si onda prisvajati nešto što nije bilo ono što smo mi napravili.

Međutim, evo pogledajte samo primjer obnove Zagreba koliko dugo ona stoji, nismo se pomakli, a novac čeka. Samo ga treba potrošiti, a ova Vlada ni to nije u stanju napraviti. S druge strane spomenuli ste i to, dotakli ste se toga a to su plaće i u zdravstvu. I sama motiviranost zdravstvenih radnika kojima su najavljivani veliki dodati, kojima su najavljene posebne nagrade itd. od toga smo vidjeli što je bilo. Zapravo sramotno koliko su to bili mali dodaci za ljude koji su bili na prvoj crti borbe protiv pandemije.

U tom poslu plaćaju poreze i financiraju ono što misle da bi trebali financirati, a to je zdravstveni sustav, socijalni sustav koji vodi ova i ovakva Vlada a rekao sam na koji način. Problem je što nakon što građani uplate svoj novac u proračun ne dobiju ono što im je Vlada trebala osigurati. Ova Vlada je trebala napraviti reformu zdravstvenog sustava jer kada, napravit će, kada? Jer zašto je potrebna reforma? Onog trenutka kada je počela korona moje prvo pitanje vama je bilo jeste li svjesni problemi i rekli ste da jeste i da ćete nešto napraviti. Poštovani potpredsjedniče. Kolega Brumnić vi govorite o tome kako ova Vlada nije napravila na vrijeme, a među prvim vladama koja je reagirala na način da se zadužila i napravila programe kako će pomagati zaposlenicima i poduzetnicima upravo na način da sačuva i očuva radna mjesta. Dakle, bilo je bitno reagirati pravovremeno, a ne sa počekom od godine dana. Osim toga kada govorite o onome što ne znate, a to je ako jednom poduzetniku isplatite naknade za zaposlenike onda u poreznim knjigama postoji dug za doprinose. Dakle, mora netko onda preuzeti i te doprinose i to je itekako dobro došlo da se može zatvoriti obveza i na taj način isto tako indirektno neoštetiti ni mirovinski, ni zdravstveni sustav.

Ukoliko je Vlada htjela isplatiti samo neto radniku a to je trebalo biti to, samo je mogla biti donesena uredba da se doprinosi koji idu na tu plaću u vremenu dok traje Covid ne plaćaju. To je točno. Nešto sam krivo rekao?

Kolegice i kolege. Govorit ću samo o dvije teme u pojedinačnoj raspravi. Prva tema je ono što je iz Izvješća apsolutno jasno da mi imamo dovoljno cjepiva, a da imamo slabu procijepljenost. I mi smo do sada već radili neke stvari odnosno kada smo vidjeli da će nam cjepivo propasti jer smo ga naručili to smo donirali pojedinim zemljama i taj vid empatije je meni sasvim prihvatljiv i neusporedivo je bolje da oni koji se žele cijepiti se cijepe, nego da cjepivo propadne. Ali sada se razvija jedan novi vid turizma, ja pretpostavljam da naš ministar Beroš za to zna. Dakle, zemlje koje nisu članice Europske unije imaju jednodnevne letove za pojedine destinacije u Hrvatskoj i ljudi dolaze tu, cijepe se Johnsonom i vraćaju se nazad u svoju zemlju i na taj način dobivaju Covid putovnicu koja vrijedi u zemljama Europske unije odnosno vrijede u Kanadi i Americi i na taj način mogu tamo ići. Ministar gleda na mobitel. Da li to znamo, da li to znamo? Da li je to nešto što je Hrvatskoj prihvatljivo?

Da li je to politika naša? Dakle, ona kada vi odlučite dio cjepiva koje vam je propalo ili vam se ljudi ne žele cijepiti a već smo ga kupili mi ga dajemo nekim zemljama koje nemaju takvu financijsku moć, koji su i tamo se ljudi hoće cijepiti i neusporedivo je bolje da se netko cijepi nego da nam to propadne. To je sada jedan vid turizma koji se tzv. ja ne znam kako da ga nazovemo ali to su stvari koje nam se događaju. Točno znamo iz kojih zemalja dolazi koji imaju dovoljnu kupovnu moć i ja pretpostavljam da o tome nešto znate i da znate što se dešava. Da ministre provjerite i vidite, to je sada, dakle ja sam dobila, ne bih ni ja znala da nisam dobila upit da provjerim kako je to moguće. I onda sam se ja malo začudila i onda sam si dala truda i vidjela da se stvarno to događa. Ja neću reći da to dugo traje, ali hajmo znati što to je. Dakle, sve ok. Dakle, mi znamo da su posljedice korone ili Covida znatno veće. Posljedice su na gospodarstvo. Posljedice su koje će imati naša djeca i mladi iz jednostavnog razloga sigurna sam da djeca koja su išla i idu u školu dakle, odlazak u školu je da se ujutro morate pogotovo mala djeca moraju se ustati, pa se moraju ne znam oprati zube, počešljati, otići u školu i sav ovaj period kada oni nisu imali nastavu a nisu imali nastavu će biti šteta. Imamo istraživanje Instituta za društvena istraživanja i Centra za istraživanje razvoja obrazovanja, oni su nedavno objavili to veliko istraživanje o učincima pandemije na sustav odgoja i obrazovanja i to istraživanje je pokazalo da imamo značajan porast depresivnih stanja, anksioznosti, fobija, strahova, provala, nasilja i fizičkog nasilja u okruženju kod djece i kod mladih.

Ja sam rekla meni vas je žao iz razloga što nemate onih stvari kojih međusobnih druženja da se ne znam karta bela do 4 ili do 5 ujutro jer to je dio studiranja. I žao mi je tih ljudi. Ali mi to znamo već sad i ja ne mislim samo da je to vaš resor. Ja mislim da je to dogovor koji mora biti sa resorom ministra obrazovanja dakle da već sada mi, a u školama nemamo dovoljno psihologa. Ja ne mislim da svaka škola i svaka ustanova treba imati svog psihologa i to je nemoguće. I nastojim biti realna i nastojim zaista realno i promišljati. Ali ono što sam sigurna i što znam da treba organizirati i to sada za više škola. Dakle, mi taj problem imamo sve nam je pokazalo. Nemojte da krenemo, mi uvijek krenemo sa nekim aktivnostima nakon. Pustimo niz vodu sve.

Poštovana zastupnice pričali ste puno o problemima koje su imali ljudi, međutim ono što niste spomenuli a to je problem edukacije i informiranosti. Evo ja sam saborski zastupnik, bilo je rečeno pročitao sam u novinama da će prvo biti cijepljeni oni koji imaju kronične bolesti, stariji bolesni itd. Nije me pozvao. U međuvremenu sam obolio od Covid-a i imao velikih problema. Kad ste bili pozvani kod liječnika da vam kaže gledajte za vas je najbolje cjepivo takvo ili to cjepivo zato što imate ovakvu bolest, imate onakvu bolest, jer ste u ovakvom ili onakvom zdravstvenom stanju.

Mi sada imamo sljedeću situaciju. Oni koji su se mislili i htjeli cijepiti su se cijepili. Svaka zemlja ima određeni postotak antivaksera, ali to sigurno nije ovaj postotak od 40% kada ja želim biti ovako ili 45% Ovi drugi imaju premalo informacija. Jedan od razloga je bilo da ne vjeruju stožeru ili premijeru. Kada bih ja vjerovala premijeru i stožeru ne bih se nikada cijepila, ali nakon korone nisam imala uopće dileme. Cijepila sam se i otišla sam se Jednako tako kontaktiram sa svojim liječnikom kada je bilo pravo vrijeme da to napravim.

Kolegice Mrak Taritaš da sjećam se bili smo bolesni u isto vrijeme i razmjenjivali iskustva. No ono što sam zapravo htio reći je više vezano za obrazovani sustav i tu ste apsolutno u pravu. Dakle, problemi koji su proizašli iz pandemije i ovakvim nošenjem s pandemijom nisu samo psihološko-traumatskog karaktera, nego su i oni o kvaliteti nastave, nego su i oni o uvjetima rada u kojima su radili i učenici i profesori itd. itd. do onih suludih mjera ja bih se usudio reći da su sulude zato što logike nemaju da djeca moraju nositi maske na hodniku, da u učionici ne nose maske, pa onda opet stavljaju. Pazite koriste iste sanitarne čvorove sa svima. Mi jednostavno nemamo infrastrukture za takve mjere. Mora se naći bolji način kako zaštititi i djecu i profesore, a kažem jedini rezultat nisu samo zdravstvene tegobe.

Ma kaže – ma ne to je bila ne znam od Eve, a Eva je mijenjala sa Emom, a Ema je mijenjala sa nekim drugim, Dakle, kako mi od svega znamo to pokazati vrlo zorno, to smo tada pokazali. Tu je bilo strašno puno lutanja i ja nekako uvijek nastojim uključiti razum i biti razumna. I u jednom dijelu tih lutanja zapravo je korona zadesila cijeli svijet. Zadesila je cijeli svijet i vidimo da je cijeli svijet u nekim odlukama lutao, da nije znao što i kako. Ali sve to je prošlo. Sve to je gotovo. Ja inače o nekim drugim stvarima volim gledati što rade zemlje skandinavske i to je nama nedostižno. Ali recimo pogledajte koliku procijepljenost ima Španjolska ili Portugal, dakle zemlje Mediterana. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa tijekom lipnja, srpnja i kolovoza ove godine za koje je podneseno ovo Izvješće kao što smo mogli vidjeti i znamo prevladavala je mirna i stabilna epidemiološka situacija što je bilo iznimno važno za turističku sezonu. Stoga se učinci provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti Covid-19 za taj period najbolje mogu iščitati upravo iz turističkih brojki. Turistička sezona je iznad svih očekivanja već 10. kolovoza premašila brojke cijele 2020. godine. Iako nam je cilj bio doseći 60 do 70% rekordne 2019. sada smo gotovo na 90% vrijednosti fiskaliziranih računa te rekordne 2019. Čak su neki pokazatelji i bolji nego te rekordne 2019. npr. imamo 21% više fiskaliziranih računa za kolovoz, imamo 18% više za rujan odnosno 13% više za srpanj i kolovoz itd. Za to je naravno trebalo odraditi puno toga, a to možemo vidjeti i u prethodnom izvješću da su se poduzimale značajne mjere i koraci približavanjem turističke sezone. Naime, ponovno je u fokus došlo neophodna međusektorska suradnja i sa Ministarstvom turizma i sporta, osnovana je Radna skupina za promociju Republike Hrvatske kao sigurne destinacije, mreža diplomatskih konzularnih ureda koja je dostavljala nadležnim institucijama u državama primateljicama glavnih emitivnih tržišta podatke koji vjerodostojno prikazuju Republiku Hrvatsku kao zemlju koja omogućava siguran boravak. Sezona nam je ovisila o poštivanju mjera, o cijepljenju te je turistička 2021. odredila upravo epidemiološka situacija i razina epidemijskih mjera. Naše propuste sa veseljem bi dočekale naše najveće izravne konkurentne turističke zemlje na Mediteranu međutim, upravo smo mi ovu godinu proglašeni najsigurnijom turističkom destinacijom na Mediteranu. Turizam ima veliki utjecaj i na trgovinu, na promet, poljoprivredu, graditeljstvo, prehrambenu industriju. Udio turizma sa povezanim djelatnostima u hrvatskom BDP-u doseže i 24% i zato nam je iznimno bitno kako je odrađena ova 2021. turistička epidemiološka ja bih rekla sezona. Turizam čini veliku promidžbu hrvatskih proizvoda. Pametnim ulaganjem u turizam ulažemo u cijelo gospodarstvo i omogućujemo hrvatskim građanima kvalitetniji život. Dobri rezultati turističke sezone povećavaju kupovnu moć naših građana i potiču potrošnju. Međutim, veći broj ljudi i veći broj dolazaka naravno da je doveo i do nešto većeg broja novooboljelih. Tako početkom četvrtog vala epidemija se bilježi i upravo imamo najveći pritisak Covid pacijenata na bolnice uz Jadransku obalu. KBC Split kao najveća bolnička ustanova u Dalmaciji prednjači po broju hospitaliziranih. Međutim, sposobnost pravovremenog odgovora na prijetnje zdravlju zahtjeva sustav brze detekcije, brze reakcije, adekvatnog odgovora i komunikacije o prijetnji ne samo na lokalnoj već i na međunarodnoj razini. I upravo stoga se provodila intenzivna komunikacija i sa državama članicama kako bi se pravodobno i na siguran način slala upozorenja, razmjenjivale informacije i koordinira nacionalni odgovor na ozbiljne prekogranične prijetnje.

To kao i svakodnevno priopćenje Stožera civilne zaštite i izvješća Ministarstva i Vlade bili su temelj za donošenje daljnjih potrebnih mjera.

Poštovana kolegice Branka naveli ste koliko je bilo gostiju u ovoj 2021. i po svemu smo skoro dosegli 2019. godinu i svim ovim mjerama i promocijom, a isto tako i pravodobnim mjerama koje su bile napravljene Hrvatska je proglašena destinacijom koja je sigurna i očito da nam više vjeruju stranci nego upravo naši građani neki pogotovo ovdje kolege iz oporbe koji sve ono što su komunicirali Vlada, predsjednik Plenković zapravo nisu doživljavali kao nešto što je značajno i ukazujući upravo na to da je potrebno se što više cijepiti da bi imali što manji mortalitet. Evo i broj dolazaka, broj noćenja kazuje koje povjerenje su nam ukazali uglavnom strani državljani jer se radi o većini stranim gostima. Međutim, o povjerenju u naše institucije od Ministarstva unutarnjih poslova odnosno stožera, Ministarstva zdravstva, Ministarstva turizma, Državnog inspektorata koji su i provodili sve te mjere a iznad svega naših građana ugostiteljskih i turističkih radnika koji vjeruju da su upravo te mjere bile ispravne i koji su ih poštivali su rezultirali ovolikim brojem i dolazaka i noćenja. Kolegice vi ste se u vašoj raspravi najviše bazirali na turističke pokazatelje. Naravno povoljna epidemiološka slika tijekom lipnja, srpnja i kolovoza zasigurno je odigrala ključnu ulogu u dobrim turističkim pokazateljima. Znamo koliki je udio turizma u našem BDP-u, mi smo turistička zemlja i vrlo je bitno dobra suradnja svih resora turizma, gospodarstva, naravno i Ministarstva zdravstva su utjecali na dobru epidemiološku sliku i naravno dobar turistički pokazatelj. Već sada moramo započeti sa pripremama za sljedeću godinu i zasigurno trebamo promovirati koliko je cijepljenje bitno za turizam, koliko je bitno za gospodarstva, a naravno prvenstveno za zdravlje naših sugrađana. Pa kolegice Maksimčuk žalosti činjenica da postoje iznajmljivači koji će u svoju kuću primati goste, a još uvijek su mišljenja da se ne trebaju cijepiti. Sigurno da onda oni neće moći dobiti jednu karticu, odnosno oznaku siguran boravak u Hrvatskoj koji dodjeljuje Ministarstvo turizma. To je jedna oznaka kojom se želi na neki način promovirati siguran boravak u Hrvatskoj kojim se potvrđuje, jamči provođenje aktualnih zdravstvenih i sigurnosnih preporuka i evo sa ove govornice poziv i malim iznajmljivačima, a pogotovo ugostiteljskim i turističkim djelatnicima da se u što većem broju cijepe kako bi i taj njihov objekt i naša destinacija bili što sigurniji i za njih a i za goste koji će boraviti u njihovim objektima. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana kolegice ovako dobro izbalansirane mjere rezultirale su izvrsnim pokazateljima turističkim znači i u broju noćenja i u broju posjeta i u konačnici dobrim ekonomskim pokazateljima. Hrvatska je između ostalog omogućila i stranim turistima da se cijepe besplatno u destinacijama u kojima su se našli i to je sigurno dodatno ostvarilo jedno povjerenje i u Republiku Hrvatsku, a i u one institucije koje su praktički bile tamo prisutne. Da li smatrate da bi sa ovakvim mjerama trebalo i dalje nastaviti i da je to u stvari dugoročno ulaganje u turizam i gospodarstvo Hrvatske.

U cilju podizanja konkurentnosti i turističkog gospodarstva u 2021. Ministarstvo turizma i sporta osiguralo je 20 milijuna kuna za nabavu brzih antigenskih testova. Znamo da brojne ustanove su se upravo odazvale i provodile takva testiranja i to su uglavnom bili najbrojniji u našim južnim dalmatinskim županijama osim naravno grada Zagreba i ja vjerujem ako i dalje idemo ovim trendom da će sigurno uz tu imati i brojne druge mjere koje će ponuditi Ministarstvo turizma kako bi što više privukli goste, jer moramo voditi računa da imamo i druge konkurentske zemlje koje će iznaći neke načine kako bi privukle tog istog gosta. Uvažena kolegice, dobra priprema i zajednička akcija Vlade RH i Ministarstva turizma, ali i cijelog zdravstvenog sustava na čelu sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo je doprinijela tome da je ova turistička sezona tako zaista bila uspješna. Ono što valja svakako istaknuti da su kod iskaza interesa za cijepljenje turistički radnici pokazali itekako veliki interes da se cijepe. Time su i omogućili ovakvu dobru turističku sezonu, tako da smatram da i njih treba svakako pohvaliti. Hotelijeri su se izvrsno prilagodili mjerama, provodili ih sukladno odlukama Stožera i zaista se tu iskazuje jedna odgovornost prema mjerama i odgovornost prema životima ne turista nego i nas svih koji smo isto tako uživali na blagodatima ovog ljeta na našoj obali.

Ako se prisjetimo izvješća od prethodna tri mjeseca tamo stoji da su već u tom periodu obavljeni razgovori, sastanci sa strukovnim udrugama koje su se već tada obvezale i po nekim anketama je bilo rečeno da će preko 70% ugostiteljskih i turističkih radnika se cijepiti. I kada je krenula sezona nije bilo nikakvih problema. Zajedničkom akcijom zaista je velika bila procijepljenost za sigurnost i samih djelatnika time gostiju, a i turističke sezone.

Hvala vam lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre. Evo želim ja nešto reći o ovom izvješću o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva za razdoblje od 1.6. do 31.8.2021. godine. Iako ću nešto povući i do današnjeg dana s obzirom na novu situaciju koju imamo. Mislim da ova izvješća koja su tražena ipak pokazuju svoju svrhu bez obzira, kažem što se pokušava i njih na neki način obezvrijediti, posebno sa strane oporbenih stranaka. Ali očito kroz svaku raspravu imamo dvije koncepcije – ministar, vladajuća većina govori o onome zaista što radimo, što činimo da koliko toliko možemo normalizirati svakodnevni život naših građana. I oporba na svoj način, njima to ništa ne valja, oni imaju uvijek neki razlog. Tako je bilo i prije tri mjeseca kada smo ovdje raspravljali o tadašnjem izvješću za 6 mjeseci. Sjetimo se to je bilo negdje 7.7. govorili smo o procijepljenosti i tada opet nije bilo dovoljno.

Mi smo i tada tvrdili da činimo zaista maksimum svega da turistička sezona koja počinje bude u najboljim mogućim okolnostima i da ostvarimo dobre rezultate. Ministar je i tada objašnjavao one mjere koje smo donosili koje su zaista bile liberalne i to će vam reći svaki turist koji je bio u RH. Onaj koji je došao kod nas, pa i velik dio naših građana. Rezultati. Rezultati ovih 135 dana, znači od 1.6. do 14.10. Mi smo na taj dan 1.6. imali ukupno 356397 zaraženih i 8034 umrlih. Na taj dan 1.6. imali smo ukupno 1843 zaražene osobe. Do tada smo cijepili milijun 280 tisuća i 300 s prvom dozom, 492 000 osoba je završilo svoje cijepljenje.

Broj zaraženih veći za 66000, umrlo na žalost 813 osoba više. Cijepljeno ukupno 464 tisuće 417 osoba više, a završilo svoje cijepljenje milijun i 148 tisuća 314 osoba znači u ovih 135 dana. Da li su to rezultati rada zdravstvenog sustava i naših građana? To je pitanje. Možemo ih uspoređivati. Da li je to nekakav rezultat? Naravno da nismo zadovoljni i zato cijelo vrijeme pozivamo mi koji smo odgovorni za obnašanje vlasti građane da se cijepe i premijer i svi ministri i zastupnici itd. Što radi oporba u isto vrijeme? Znači mi pokušavamo ići u jednom smjeru da to ide dobro. Oporba u to vrijeme cijelo ljeto evo SDP on se raspadao, cijelo ljeto da bi se raspale i sada prije nekoliko dana u dvije stranke. Nisu apsolutno o corona virusu rekli ništa. Pogledajte njihovu brigu o tome. Da je molio da napišu par smjernica da SDP nešto o tome kaže. Izbacili ga iz stranke, da bi danas nas pitali imamo li mi strategiju, mi koji o tome vodimo brigu. Naravno da ih nije to previše briga, oni su svoje rekli. MOST cijelo vrijeme su za cijepljenje, ali i na Festivalu slobode neki govore da su eksperimentalna cjepiva, da mladi ne bi se trebali cijepiti, da je to ovakvo i onakvo cjepivo itd. I na kraju imamo ovih iz Zeleno-lijevog bloka. Oni su počeli upravljati savršeno sa Gradom Zagrebom. Danas vidimo kako to izgleda, ali su rekli da podržavaju ono što zdravstveni djelatnici kažu i da se slažu sa svime posebno sa gospodinom Đikićem. Evo to sam uspio zabilježiti. I mislim da je to na neki način ukupan rad. Što mi imamo nakon cijeloga ljeta?

Jedan je ovaj o čemu razgovaramo, a drugi je naravno napadanje Hrvatske demokratske zajednice. Većina zastupnika počinje svoju raspravu nisam stručnjak, ali mogu pogledati. Pa vas pitam kao iskusnog političara nije li si gospođa Selak nanijela štetu kad se sukobila sa Zeleno-lijevim blokom jer možda je bez natječaja mogla postati ravnateljica nekih od zdravstvenih ustanova ili je to ipak nedostatak medijacije kako oni to kažu. Ne kažem da bi postala. Poštovani zastupnik Grmoja ima. Povlači, dobro. Poštovani zastupnik Borić. Hvala lijepo. Kolega Ivanoviću pa kad smo već i kod tog pitanja s obzirom da govorimo o corona virusu, gledajte mi gledamo svakodnevno što se događa i u gradu Zagrebu i u tom Holdingu. Ne postoji način da se objasni ovo što se danas događa i na što i kakvu percepciju stvara aktualna vlast u Gradu Zagrebu o tom gradu i hrvatskoj metropoli. E sad što se tiče tih medijacija i tih sastanaka na kojima pojedini saborski zastupnici kako čujemo i gledamo ili možemo pročitati u medijima i nude savjetničke funkcije vjerojatno da su u dobrom odnosu MOST i MOŽEMO. Mi ne znamo zašto se svađaju. Vjerojatno bi i takav kandidat prošao s obzirom da vidimo da MOŽEMO ili ne možemo kandidata jednostavno za bilo kakvu funkciju u gradu Zagrebu nema. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani zastupniče, evo složit ćete se da smo mi svi odgovorni za svoje ponašanje u zajednici. Imamo covid krizu i ako se sjećate prije 10 mjeseci kada je došlo cjepivo onda su se trebali cijepiti liječnici, uglednici, znanstvenici, pa između ostalog i mi političari. Međutim, neki su onda govorili da oni neće biti prvi da ne bi uzeli cjepivo nekom drugom. Sad kad imamo toliko cjepiva na raspolaganju neki se još nisu cijepili. I to je poruka javnosti odnosno onim skepticima da oni isto tako se ponašaju kao što se ponašaju neki političari. Kolega Šimičević, ne želim zaista ulaziti u osobni izbor bilo kojeg političara ili javnog djelatnika koji ima određene preferencije prema tome da li nešto želi ili ne želi i razloge zašto to želi ili ne želi. Ono što jest činjenica nakon cijepljenja koje smo imali i ovdje onog početnog vidljivo je u Hrvatskom saboru da zaista jedno dugo vrijeme nismo imali ono što smo imali prije učestalo do tog cijepljenja ljude koje smo imali na ekranu koji su se javljali ili mogli glasati putem, znači neki način e-sjednice. Tako da vidimo da smo to imali nedavno, ja mislim prošli tjedan je jedan kolega glasovao na taj način, ali da je to imalo određeni uspjeh. Sad što smo mi postigli s time mislim da ono što je važno reći da ipak koliko toliko idemo ka normalizaciji života i da ove mjere koje je ova Vlada donijela, tj. Stožer ipak omogućavaju puno bolji način funkcioniranja nego što smo to imali u ovo isto vrijeme prošle godine, ali i to ću reći zašto. Poštovani kolega Boriću, slažem se sa vama kad kažete da oporba u Hrvatskom saboru često samo kuka kako ništa ne valja, pa kad uđemo malo u strukturu onda vidimo da jedan dio oporbe kuka samo zbog toga jer ništa za Hrvatsku nisu učinili niti će. A drugi dio oporbe je u stvari iza sebe ima izuzetno porazne rezultate.

Hajdemo se skoncentrirati ipak na temu koja nam je glavna. Poštovani zastupnik Borić. Hvala vam lijepo uvaženi potpredsjedniče. Mislim partija se raspala na dva dijela i vjerojatno više neće biti cijela. Ali jednostavno vidimo da oni svoje rezultate veličaju, to je tih 400 000 nezaposlenih. Ako imate 125 000 kao što je to sada onda je to porazni rezultat neke Vlade. To su priče za percepciju javnosti kao i njihove silne brige, socijalna osjetljivost itd. itd. Ja sam govorio samo o ovom izvješću i što su oni radili cijelo ljeto. Tu sam htio napraviti usporedbu, da bi danas znali gdje smo kada raspravljamo i sa ministrom i mi međusobno, da ne ispadne da je netko nešto radio, a da ova Vlada ne zna šta radi ili ne zna kako treba raditi. Tako da građani sve vide. Vide i ovo u Zagrebu i mislim da pomalo i to dolazi svome kraju, jer vidljiva je jedna velika nesposobnost onih koji su govorili da su jako sposobni i da mogu sve.

Znači ovdje se uistinu omalovažava zastupnik i to opetovano i ne samo u raspravama, nego sada i u replikama ponavljajući iznova i svakodnevno jednu brojku o porastu zaposlenih u koju se uopće ne uračunava porast zaposlenosti preko stranih radnika. Znači kad govorite neprestano o tom porastu zaposlenosti, onda molim vas lijepo da navedete stopu nezaposlenosti i stopu zaposlenosti. Stope zaposlenosti i nezaposlenosti uistinu nisu povrede Poslovnika, pa dobivate opomenu.

Nije turistička sezona, nego ona je povezana naravno sa itekako tijekom epidemije, itekako je povezana, a sasvim sigurno nisu osude nekih stranaka, sasvim sigurno nisu neke druge stvari koje su bile spominjane itd. Prema tome, držimo se teme. Poštovani potpredsjedniče, kolega Borić vi ste govorili što se sve činilo kako bi turistička sezona bila što sigurnija i uspješnija. Pa ja bih još dodala da je osigurano i testiranje i testni centri. U 249. ustanova prijavljena je provedba antigenskih testova koji su najviše bile u jadranskoj Hrvatskoj. Tijekom ovog perioda omogućeno je cijepljenje i u ljekarnama. Subvencionirani su brzi antigenski testovi od strane Ministarstva turizma sa 20 milijuna kuna. Uveden je projekt oznaka „siguran boravak“ i 16640 objekata je besplatno dobilo takvu oznaku itd. Tako da se vidi i čuje što je sve činilo i ministarstvo i međuresorna suradnja svih ministarstava i Vlada RH kako bi ova sezona bila što uspješnija. Iz MOST-a kažu 13 milijardi noćenja, 13 milijuna dolazaka na otok Hvar itd.

Prošle godine sjetimo se sa 31.8. praktički smo završili turističku sezonu i to je također nešto što je rezultat rada i Stožera i ove Vlade. Ne možemo mi samo tako reći da ništa ne radimo i ništa ne valja. Pitajte ugostiteljske djelatnike, pitajte hotelijere što im znače mjere, što znači i ova mjera koju smo uveli? Znači da se može raditi sada u zatvorenom dijelu ugostiteljskog objekta to nismo imali recimo cijelo ljeto i gotovo cijelu godinu, da možemo imati normalnu školsku godinu, da akademska godina teče svojim tokom, da imamo različite modele na koje će se odvijati. I da su mjere sasvim prihvatljive građanima. Kolega Borić iznijeli ste dobre brojke i statistiku.

I sad onda trebamo odgovoriti na pitanje kada slušamo vas tko je onda kriv za upravo tu dobru statistiku RH ili tko je možda zaslužan za takvu statistiku ili se sve to slučajno dogodilo. Ako gledamo cijeli dan ovu raspravu netko tko nas prati mislit će da živimo u dvije različite države. Malo krivu poruku šaljemo.

I idemo iz dana u dan i vjerojatno ćemo možda naći negdje zajedničke točke. Međutim, brojke su te koje govore da li nešto je kako treba da li ide u dobrom smjeru, imamo li problema itd. Možda jesmo, možda nismo. Ali ono što je stalna aktivnost Vlade da pozivamo ljude da preuzmu i oni odgovornost, dijelom odgovornost da se cijepe, da na taj način zaštite i sebe i svoje najbliže. I da na neki način ako se i dogodi ono što se može dogoditi bude na najbolji mogući način riješeno, tj. da ne bude onog najgoreg dijela to su smrtni slučajevi. Jednostavno to činimo. Imamo dovoljno cjepiva i za to smo se potrudili. A ovi kažem koji su se raspali u tim silnim borbama između sebe imaju priliku da govore što žele i uglavnom to rade na krvi način i misle da je to u stvari najbolji način da se građanima dodvore i svide.

Hvala poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Svašta smo mogli čuti danas u ovoj raspravi. Na kraju smo mogli čuti kolegu Borića, dakle prije mene koji govori da partija više nije cijela, da je sada u dva dijela. Partija je u dva dijela još od devedesetih godina, znači kada se podijelila na dva krila ovo vaše i ovo ovamo koje imamo sa ove strane, tako da ne trebate nad tim likovati. Ja mislim da hrvatski narod zapravo zbog toga što se te partije prvenstveno u vašem liku i djelu kroz HDZ nismo riješili i snosi posljedice i živi teško i na žalost iseljava iz Hrvatske. A što se tiče samog izvješća, stožera i mjera sasvim je jasno dakle da od samog početka tražio sam svoje nastupe tada dok je Vili Beroš još bio super heroj i zapravo se nitko nije usudio reći bilo što protiv Stožera, kad smo pljeskali Stožeru kad su naša djeca crtala i Vilija i Davora i ostale super junake. Našao sam gostovanje sa N1 televizije gdje sam izjavio da trebamo pričekati kraj ovog svega i da tada treba davati ocjene, ali da u ovom strahu od te nove i nepoznate bolesti ne smijemo isključiti zdrav razum, da trebamo sve propitivati. Tako da potpisujem sve što su moje kolege rekle u ovim raspravama koje su prethodile. Nema dogme koja se ne smije propitati, pa tako ni ono što je iznosila kolegica Selak-Raspudić oko broja ljudi koji su bili hospitalizirani ili su na žalost preminuli, a cijepljeni su i to nije ovo što je rekla kolegica Kekin da je netko rekao da ne znam svaka četvrta osoba koja se cijepila da je preminula. Ako mi želite replicirati to možete. Dakle, naučite se na jedan lijep način ponašati ovdje u sabornici. Jasno je što je rečeno i zapravo je poruka vrlo jasna. Dakle, nitko ne spori da za jedan dio naših starijih ljudi imuno kompromitiranih cjepivo, da im cjepivo može spasiti život. Nitko ovdje ne odvraća ljude, znači da se cijepe. Ali isto tako nećemo potpasti pod ovo što nam vi želite i HDZ prodati, da ljude treba tjerati na cjepivo. Znači neposredno, posredno, neposredno dakle preko ovih covid potvrda koje zapravo ničem ne služe jer se pokazuje da cijepljeni mogu širiti virus, pa tako ne znam u Sinju nakon što je bila ona fešta na Pelješkom mostu dolazi i cijela Vlada i svi oni koji su bili.

Tako da treba biti razuman u ovom svemu. Ne mogu jedna pravila vrijediti ako želimo zapravo zaštititi u potpunosti ljude možemo odlučiti ne znam da ćemo testirati sve u zdravstvenim ustanovama ili ne znam u staračkim domovima jer je tamo populacija koja je najugroženija od ove bolesti. Ali ne smijemo tjerati ljude na cijepljenje, ne smijemo u tim odlukama i mjerama, dakle zapravo rješavati se ovog viška cjepiva koje je Vlada naručila, a očito da je naručen višak jer cijepio se određeni broj ljudi. A da se svi odluče u Hrvatskoj cijepiti opet bi ga bilo više. I onda premijer, ne znam na Vladi donosi te odluke da ćemo ovima ili onima donirati cjepivo. Naravno hrvatski narod je uvijek pomagao drugima u teškim situacijama, ali ja mislim da nismo toliko bogati da možemo naručivati cjepivo koje ćemo onda bacati ili donirati. Dakle, moja poruka je jasna. Tko se želi cijepiti neka se cijepi. Treba štititi starije, imuno kompromitirane i mi svi ostali se trebamo vratiti normalnom životu. Ukidajte sve mjere, ukidajte covid potvrde za to više nema nikakvog smisla. I nisam čuo niti jedan razuman argument koji bi me u tome razuvjerio. Poštovani gospodine Grmoja, kolega molim vas da komentirate primjerice ove maske. Evo vi sad dole razgovarate bez ikakve maske, ja sam se sad digao, skinuo sam masku dok govorim. Kad ću se sjesti ja ću opet morati staviti masku. Koja je vjerojatnost da budem zaražen sa coronom i imam masku kad sjedim i da li je ta vjerojatnost manja od toga da kada stojim i govorim. Dakle, koji je to apsurd zapravo i da li ga vi isto tako vidite. A s druge strane molio bih vas da prokomentirate recimo kardiološke probleme koji sada tek izlaze van, onkološke probleme o kojima nitko ne govori u hrvatskom zdravstvu. A htio bih isto i podsjetiti na određene zdravstvene troškove koji su se poduplali za vrijeme lockdowna, za vrijeme lockdowna su se poduplali određeni troškovi i da mi još dan danas nemamo jednu zdravu, pravu zdravstvenu reformu na kojoj će prosperirati cijeli sustav i zdravstveni a i gospodarski. Dakle ja nisam stručnjak da bih mogao reći kakve posljedice sve epidemija, a samim time i ove mjere imaju na sve segmente naših života od zdravstvenog, gospodarskog, pa nadalje. Iako neke posljedice tih zatvaranja na globalnom nivou vidimo sada kroz rast cijena i ovo sve što, inflacije i svega što nam se događa. Tako da sasvim je jasno da ako imamo manje pregleda, da je sasvim jedan logičan zaključak koji se nameće da će na žalost biti i posljedica zdravstvenih i po ljude i od kardioloških bolesti, tumora i svega ostaloga.

A najgore od svega je da ni vi, ni ona, niti bilo tko iz vašeg kluba niste u stanju doći pred hrvatsku javnost, pred saborsku govornicu i ispričati se za tako manipulativno štetnu i opasnu izjavu koju je dala vaša kolegica. Pazite vi ste rekli hrvatskoj javnosti da jedna od četiri osobe koja je cijepljena umre. Dakle i niste čak u stanju reći oprostite, evo fulali smo, pogriješili smo, to nije točno. Prva je poštovanog zastupnika Troskota. Što je povrijeđeno? Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, članak 238. Mi ćemo joj to dati.

Mislim da ovo nije korektno. To nije povreda Poslovnika. Molim vas, nemojmo iz klupa kolege! Kolege molim vas nemojmo iz klupa! Molim vas nemojmo iz klupa! Dosta toga! Ponašajte se pristojno! Kolega Troskot vi dobivate opomenu, jer to nije povreda Poslovnika.

Potpredsjedniče Sabora, dakle kolegica namjerno manipulira, fascinirana je sa kolegicom Marijom Selak-Raspudić. Manipulira zato jer je kolegica Raspudić vrlo jasno rekla da nije to mislila. Ovdje je došla i rekla je nisam to mislila, molim vas dopustite mi da završim, upadate u riječ, vrlo ste nervozna za jednu psihijatricu. Možda je to zato jer ste u nekim odnosima tu sa vladajućima, pa ste uznemireni ili ste fascinirani, dakle Smijem li završiti ili? Dakle, molim vas. Dakle, kao što je kolega Borić danas postoje ljudi jednostavno u emocijama pogriješe i kažu dakle lapsus lingue se dogodi i meni je nevjerojatno da mi nismo malo normalniji jedni prema drugima, nego da tako idete na nož. Premašili ste vrijeme za 32 sekunde. Drugo, to nije povreda Poslovnika pa dobivate opomenu. I molim vas hajmo se smiriti duhove malo. Može? Ljudi su svašta danas govorili. Pametne i bedaste stvari ne ulazim. Ja osobno ne mogu ulaziti, odnosno ne želim. Mogao bih ali ne želim. Kao stručnjak mogao bih, ali ne želim ulaziti u te stvari da li su pametne ili bedaste. Ali ljudi su rekli, pa je na njima da kažu da li su rekli ili nisu rekli, porekli, ispričaju se, isprave se ili bilo šta. Ovdje se radi o izvlačenju izjave iz konteksta. Dakle, ako imamo, ako podaci iz izvješća govore da je od ljudi koji su hospitalizirani, a preminuli, da je svaka četvrta osoba, dakle od tih ljudi bila cijepljena, dakle ako vi izvučete nešto iz konteksta i kažete da se to odnosi na sve cijepljene osobe u RH jasno je da manipulirate. Vi manipulirate sa izjavom u kojoj uopće nema lapsusa. Vi ste ovdje na zadatku branjenja vladajućih. I ja bih možda branio vladajuće da sam dobio 150 milijuna kuna za likvidnost u gradu Zagrebu, tako da razumijem vaše motive. A mi ćemo i dalje biti ovdje oporba.

Kolega Grmoja, pitat ću vas nešto sasvim drugo. Mislio sam postaviti evo pitanje jedno, ali Mislite li da bi bilo dobro novim saborskim zastupnicima otprilike kao i kad sam ja došao prije godinu dana u Hrvatski sabor.

Ali mislite li da bi bilo dobro da organiziramo evo da se njima pomogne, dakle kolegama iz drugih klubova, jednostavno neka pravila ponašanja, uljuđenosti, komuniciranja, da ipak zadržimo jednu razinu visoke demokratičnosti i međuljudskih odnosa. Jer čini mi se malo ovako otprilike babarluk kao da su neki izašli iz pećina nedavno, a mislim da smo ipak zaslužili svi skupa puno normalnije odnose i ne moramo se u ničemu slagati, u ničemu, ni u jednoj točki od 10. Ali mislim da možemo ipak biti ljudi jedni prema drugima.

Tako da ja nisam licemjer i ne bih želio nikome držati moralne prodike, dakle što se toga tiče.

Sada će govoriti poštovana zastupnica Maja Grba-Bujević, izvolite.

Evo ja ću o dvije stvari. Jedna će biti o velikim riječima Andrije Štampara, svakako povezano sa pandemijom, ne možemo to tu izbjeći. A drugo je kako jedna jutrošnja izjava postane odjedanputa važna, a zapravo se činjenice stvarne ne znaju. No od onih 10 postulata čuvenog Andrije Štampara na kojeg se vrlo često znaju pozivati ljudi kad govore o nekim potrebama u zdravstvenom sustavu ja ću izdvojiti samo tri. Jedna je, veli važnije je obavještavanje naroda od zakona. Drugo, liječnik treba biti narodni učitelj. I treće, pitanjem narodnog zdravlja i radom na njegovom unapređenju trebaju se baviti svi bez razlike. Nemamo sad tu tko je tko. E sad, temeljem toga se pozivam na ono što se danas tu čulo nema strategije, nema ovak' nečega, pa ću pročitati iz ovog izvješća, pa me zato čudi da stalno spominjemo nema strategije samo jednu crticu. Ja ću se zadržati na zadnjoj. Veliki učinkovita provedba cijepljenja u svim segmentima. Prvo nabava i distribucija cjepiva. Dakle, sve nam je na izboru. Organizacija punktova cjepiva je napravljena tako da se organiziralo i po domovima zdravlja, po ambulantama obiteljske medicine, po zavodima za javno zdravstvo, posebnim punktovima na svim mogućim mjestima gdje je to bilo moguće u ljekarnama.

Onda organizacija timova za cijepljenje. U timovima za cijepljenje vi znate da inače to rade u Zavodima za javno zdravstvo i obiteljski liječnici. Nemojmo zaboraviti, epidemiolozi sa njihovim sestrama, bolnički liječnici, liječnici i sestre hitne medicinske službe, ljekarnici, patronažne sestre i svi oni koji su uključeni u ovu strategiju. Ta je jedinstvena nacionalna baza itekako dobro funkcionira. Iz nje je podignutno milijun i 700 covid putovnica i nemojmo to nikada zaboraviti, napravljena je prva u Europi. Prikupljanje interesa za cijepljenje prema sektoru zaposlenja. Dakle, malo prije smo spominjali da je u turizmu upravo to što su se prikupljali podaci, jednako kao što su se prikupljali i podaci interesa pa za turizam nije trebalo dodatno ništa raditi, jer su pokazali veliki interes. Ali kad se provelo ispitivanje za školstvo itekako se razgovaralo sa svima onima koji su mogli doprinijeti da se školski profesori što više je moguće cijepe. Nastavak praćenja nuspojava cjepiva. Halmed to radi svakodnevno od svih naših doza koje smo procijepili, u Halmedu je prijavljeno nuspojava 4490. Dakle, sve se to prati. I ono na što bi posebno htjela ukazati je da je nastavak nacionalne kampanje za cijepljenje uz uvođenje lokalnih kampanja sa specifičnim karakteristikama za pojedina područja, pa bih tu navela recimo konkretno Karlovačku županiju iz koje ja u konačnici dolazim, gdje su itekako liječnici, sestre medicinske svi uključeni u to da su rađeni video spotovi naših lokalnih, poznatih liječnika i sestara, ljudi koji rade u tom sustavu, tako da mogu zapravo prenijeti svoja iskustva i zašto se treba cijepiti. A u jutro smo mogli čuti da se u Kliničkom bolničkom centru Osijek čeka dva sata. Ja sam se potrudila, razgovarala sam sa ravnateljem koji mi je rekao sljedeće. Oni u ranim jutarnjim satima, to je znači oko 7 imaju najveći pritisak na ulaze u bolnicu. Tada imaju 6 punktova za ulaz i maksimalno se čeka do 15 minuta. U ostalom dijelu dana imaju 2 do 3 punkta i sve ide bez zastoja. Imaju napravljene termo kamere, svagdje na ulazu rade i rade svakodnevno na poboljšanju i to da skrate još uvijek vrijeme. Eto kako od jedne jutrošnje izjave iz zadnje klupe dođemo do toga da to postane sada jasno u medijima, gdje svi kažu evo čeka se u Osijeku dva sata. Jedno su teorije, a jedno su činjenice. Poštovana kolegice Grba-Bujević mislim ova rasprava o cijepljenju, necijepljenju po meni je bizarna. Naime, u posljednjih 14 dana 3700 je novo zaraženih. 86% su necijepljeni. U proteklih 14 dana je negdje oko 220 hospitaliziranih. Još je veći postotak, 88% je bilo necijepljeno. Prema tome, ovdje se više ne govori o tome ima li Stožer i Vlada povjerenje ili nema povjerenje građana. Ovdje je samo potrebno pogledati statistiku sa jedne strane, a s druge strane vidjeti što tu rade države koje imaju nešto dužu demokraciju od nas i viši standard građana. Upravo tamo je ta procijepljenost puno, puno veća nego u Hrvatskoj. Tako da ti pobornici u Hrvatskoj necijepljenja bi trebali ako već ne vjeruju Vladi, onda vjerovati matematici i vjerovati podacima koji se objavljuju. Dakle, podaci govore sve sami za sebe. Meni kao zdravstvenom radniku nikada nije bilo, nije mi jasno kako netko može zagovarati necijepljenje. Ali moramo misliti na druge oko sebe, ali moramo misliti i na same sebe. Mi smo isto ti koji možemo prenesti. Ovdje stalno se ponavlja jedna onako rečenica da svi prenose i oni koji su cijepljeni prenose bolest. Da, to je relativno točno ali se zaboravi onda iz te iste studije izreći do kraja rečenicu koja kaže, ali ti koji su cijepljeni prenose 40 do 50% manje. Ja kao liječnik, meni je to blisko, ali onda volim da se citiraju onak kak se spada i da se citiraju u potpunosti, a mora se o tome onda i znati da bi se moglo na taj način. Dakle, vi ste gospođo Majo spominjali da je iz jutra, dakle dolazilo ovdje nekoliko rečenica kao da Vlada nema strategije cijepljenja, strategije borbe protiv covida. Znate što je ovdje zanimljivo? To je HDZ i ministarstvo što je logično, vi upravljate državom. Evo gledajte vaš primjer. Jel' točno?

Da ste češće tu u sabornici sjedili, ja sam to već triput objašnjavala, nema problema ja ću to još jedan puta reći evo pa ću onda samo radi vas. Oni mislim da to svi već znaju. Dakle, treba gledati sve u kontekstu vremena kad se nešto kaže. Radilo se o travnju kada su svi i Europska komisija i Svjetska zdravstvena organizacija rekli da maske ne treba, a nije trebalo znate kolega zašto? Za svakog smo znali to je njegovo dijete, to je njegova mater ili bilo što drugo. Dakle, tada je Svjetska zdravstvena rekla da ne možemo kad pratimo sve kontakte, onda ne možemo svima reći da trebaju nositi maske. Dakle, to nije moja izmišljotina, nego je izmišljotina onih koji su to tako tvrdili. Da, nekad smo imali zatvorenu zemlju, sad je više nemamo zatvorenu. Dakle, sve se mijenja, pa se tako mijenjaju i neke druge stvari.

Kolegice zastupnice, vidjeli smo da u ovoj dvorani imamo najbolje nogometne stratege, da oni neki znaju svašta nešto o poljoprivredi ali se razumiju i u druge teme, a sad su postali i vrsni epidemiolozi. Puno je tu neodgovornih izjava rečeno, puno tog se objavljuje po društvenim mrežama. I mislim da bi zastupnici bez obzira što imaju doista pravo govoriti što god žele trebali više pokazati političke odgovornosti, a i kršćanske etike na koju se neki pozivaju. Zanima me kako vi kao liječnica tumačite ovakve rasprave koje mislim da dodatno zbunjuju javnost, ne rasvjetljuju ono što bi javnost od nas očekivala da dobi pravu poruku i da donese legitimiranu odluku. Mislim da su ljudi nakon ovakvih rasprava podosta zbunjeni i da zbog toga što neki u žaru populizma i skupljanja jeftinih političkih bodova šalju doista pogrešne poruke. Ja se sa vama apsolutno slažem. Vi ste potpuno u pravu. Puno je nevolje učinjeno cijepljenju, pa i drugim nekim stvarima na račun populizma i na račun onoga što se objavljivalo po društvenim mrežama ili iskazivalo na razno raznim prosvjedima. Na žalost tome su doprinijeli i neki ugledni ljudi iz politike. Ne smije se zaboraviti da je ovo stvar pandemije. Ne pričamo o stvarima koje su uobičajene. Ovo nikad se nije dogodila ovakva pandemija. Znanstvena zajednica zna puno i moramo njoj vjerovati. Ne možemo slati poruke koje zbunjuju narod. To neće doprinijeti ničemu osim što će možda netko odlučiti krivo po svoje zdravlje, a koštat će ga onda to života. To moramo, na tome moramo raditi, moramo se jako truditi da se to ne događa. Hajde molim vas! Ne govorim o maskama, nego govorim o časkanju koje ometa govornika. Poštovana zastupnica Juričev-Martinčev. Ja bih dodala da malo naša javnost zna koliko je za to sredstava utrošeno. Pa evo na primjer za testiranje do kraja kolovoza preko milijardu kuna. Za smještaj i liječenje covid pacijenata preko 8,3 milijuna kuna. Mobilni timovi za cijepljenje preko 26 milijuna kuna. I da ne nabrajam. Znači ukupno 2 milijarde i 132 milijuna kuna ne računajući troškove naknade plaća za vrijeme privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad cjepiva itd. Pa evo samo kažem, naknade bolovanja zbog izolacije i samoizolacije gotovo 200 milijuna kuna. Posebne nagrade zdravstvenim djelatnicima 95 milijuna kuna.

Meni je bliska medicina i zaštita ljudskih života. Pa brojeve ću ostaviti vama, a ono što mislim da je puno tu novaca se moglo iskoristiti da smo se svi držali kako se spada mjera, da smo provodili sve ono što je trebalo, da smo se ozbiljno ponašali ne samo kao političari, nego kao samo obični ljudi mislim da smo puno tih novaca mogli iskoristiti hajmo reći u bolje svrhe odnosno u korisnije svrhe gdje smo mogli kupiti nešto od onih uređaja koji nam silno nedostaju, pa onda i niz drugih stvari.

Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zastupnici i zastupnice. Ja ću govoriti isključivo iz pozicije osobe koja nema medicinsko obrazovanje apsolutno nikakvo, koja nije 6 godina studirala medicinu i koja nije još toliko ili otprilike toliko specijalizirala epidemiologiju ili neko drugo područje. Ali ono što imamo jest zahvalnost, jest uvažavanje struke i autoriteta struke posebice u ovim Covid uvjetima i pandemiji unatrag 20 mjeseci. Dakle, cijepljenje je svakako najveći medicinski uspjeh u 20. stoljeću i cijepljenjem je spašeno više života, nego bilo kojom drugom medicinskom intervencijom i to je činjenica, to je nešto što je nepobitno.

Također što se tiče hospitaliziranih od ukupnog broja u izvještajnom razdoblju 80% nije cijepljeno, a što se tiče preminulih u izvještajnom razdoblju od ukupnog broja 78% nije bilo cijepljeno.

U svakom slučaju mislim da još jedanput valja spomenuti da cjepivo glavu čuva, da čuva život i da je to nešto na čemu moramo i dalje ustrajati u smislu motivacije. S obzirom da ovo Izvješće da se ono ne odnosi isključivo na zdravstvene mjere, već i na gospodarske malo ću se fokusirati na mjere očuvanja radnih mjesta, ali i ostale gospodarske mjere za suzbijanje posljedica Covid-a. Dakle, podsjećam da je samo jedan dan nakon razornog zagrebačkog potresa dakle 23. 03. prošle godine da su se poduzetnici mogli digitalnim putem prijaviti za naknadu od 4 tisuće kuna po radniku dakle za mjeru za očuvanje radnih mjesta za koju je zaduženo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, a koja se provodila preko i provodi se preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Mjera je to kojom je Vlada Republike Hrvatske hrabro i smjelo stala iza svakog hrvatskog radnika, iza svakog hrvatskog poduzetnika koji su zadovoljili točno propisane kriterije.

Još jedanput podsjećam da smo unatrag 10 do 15 godina imali još jednu svjetsku krizu i to onu gospodarsku. Međutim, različitim modelima upravljanja pokazalo se tko zna, tko što zna i tko ne zna.

Nije to nikakva novotvorina. Samo ona tada nije bila aktivirana, točnije bila je aktivirana svega za 4 tisuće radnika. Vrhunac je bio u veljači 2014. godine, a s druge strane u samo prva dva mjeseca od proglašenja epidemije mjera za očuvanje radnih mjesta je konzumirana za više od 600 tisuća radnika. Ovom mjerom kao i ostalim ekonomskim mjerama mislim da ovdje valja spomenuti i mjeru za skraćivanje radnog vremena i posebne poticajne kredite HAMAG BIKRA za poduzetnike i nagrađivanje djelatnika u sustavu zdravstva i socijale sa 10% uvećanja plaće. Dakle, ova je Vlada u najgore vrijeme od vremena Domovinskog rata uspjela zadržati stabilnost tržišta rada u cijelom vremenu epidemije unatrag 20 mjeseci i mi danas zbog toga imamo 50 tisuća više radnika, to je podatak Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. To nije nikakav podatak koji je netko izgatao.

Kolegice zastupnice vi ste rekli da ne dolazite iz epidemiološke struke, ali ste govorili o podacima koji su javni i koji su dostupni.

Svatko ima pravo reći svoje mišljenje i opredijelit se za ono što želi. Ali politička odgovornost iziskuje da se ne šire dezinformacije posebno u smislu da se utječe na ljudsko zdravlje i na ljudske živote u ovako teškim kriznim vremenima. Dotaknuli ste se potpora za očuvanje radnih mjesta koje su isplaćene u iznosu od 19 milijardi kuna. Možete li nam reći koliko je radnih mjesta sačuvano tim potporama i smatrate li da su mjere koje je Hrvatska uvela dovoljno fleksibilne i liberalne da mogu povezati sve strukture društva da društvo normalno funkcionira, ali da ne trpi gospodarstvo? Da, u potpunosti se slažem s vama. Bez obzira što mnogi, možda čak i većina od nas ovdje a u svakom slučaju ista situacija je u hrvatskom društvu nismo medicinske struke, ali vjerujem da također zaista velika većina od nas ima veliku zahvalnost prema struci, prema autoritetu struke, prema medicinarima, prema specijalistima, prema liječnicima i prema svima onima koji nam pomažu uvijek a ponajviše u ovih zadnjih 20-tak mjeseci i koji su podnijeli ogroman, ogroman teret i na čemu im moramo biti zaista jako, jako zahvalni i to cijeniti. Mislim da većina ljudi zaista se tako i ponaša i odnosi prema struci odnosno medicinskoj struci. Što se tiče ovih 19 milijardi u pravu ste.

Poštovana kolegice osvrnut ću se na onaj dio vaše pojedinačne rasprave u kojoj ste govorili o dvije krize i drago m i je da ste to spomenuli. Dakle, jednu krizu kojoj smo svi bili svjedoci u razdoblju od tamo 2010., 11. godine dakle posljedice i ovu krizu s kojom se suočavamo s kojom smo se suočavali danas mislim na Covid krizu, mislim na potres i sve ono što se izdešavalo ovih zadnjih godinu, dvije. I drago mi je da ste spomenuli mjere za očuvanje radnih mjesta. I još vas jednom ljubazno molim da ponovite radi hrvatske javnosti što je sve Vlada Andreja Plenkovića učinila vezano za stabilnost tržišta rada, vezano za očuvanje radnih mjesta. Ja ću samo napomenuti i usporediti očuvanje radnih mjesta za 600 tisuća radnika u ovoj krizi i 4 tisuće radnika u onoj nekoj bivšoj krizi koju smo hvala Bogu svi prošli u vrijeme neke druge vlade i neke druge opcije koja je u to vrijeme dokazala koliko zapravo ne može. Ja znam da mnoge u ovoj sabornici, posebice oporbu žuljaju jako dobri i pozitivni rezultati koje je postigla ova Vlada i mislim da je to ustvari žuljanje nešto što najviše govori o njima, jer bismo ustvari bez obzira na kojoj strani jesmo trebali biti sretni, ili makar optimistični, ili makar realni prema rezultatima koji se posebice u ovo vrijeme nikada gore od vremena Domovinskog rata postižu. A zaista držim i tvrdim da je strateškim upravljanjem ova Vlada uspjela i zaštititi zdravlje i živote, ali isto tako i gospodarstvo odnosno ekonomiju.

Poštovana kolegice vezano za očuvanje radnih mjesta kada ste govorili, evo ja želim istaknuti sa posebnim zadovoljstvom i drago mi je da su na neki način i osobe s invaliditetom doprinijele očuvanju radnih mjesta na otvorenom tržištu rada obzirom da novac koji nije bio utrošen za njihove potrebe tada još a nalazio se na računu Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje osoba sa invaliditetom dakle iznos od 400 milijuna kuna je prenamijenjen za očuvanje radnih mjesta na otvorenom tržištu rada. Dakle, kako svih ostalih tako onda i osoba sa invaliditetom, pa mi je drago da smo evo na taj način očuvali radna mjesta, a time smo i osobama s invaliditetom osigurali njihova radna mjesta. Slažem se s vama i u potpunosti ste u pravu. Dakle kada govorimo o sredstvima koja su namijenjena za očuvanje radnih mjesta, a znamo da je to do sada u bruto iznosu 12,5 milijardi kuna to su sredstva koja su dijelom financirana i iz europskih fondova, a dijelom iz državnoga proračuna. Tu je i projekt RIEKT, tu je i projekt ŠUR itd. A što se tiče osoba sa invaliditetom za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom ova je Vlada u proteklih 5 godina izdvojila skoro pola milijarde kuna za poticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom. I nastavno na to ustvari vidimo i dobre rezultate, a to je porast broja zaposlenih.

Ono što želim ovdje reći je da hrvatska Vlada čini sve da se velepošast Covid krize prebrodi sa što manje posljedica. Nabavljeno je i cjepivo i tko želi može se cijepiti. Ono što nije dobro je polarizacija u hrvatskom društvu na one koji su se cijepili i na one koji se ne žele cijepiti. Cijepljenje je vlastiti izbor i nitko ne vrši pritisak ni na koga kako bi se cijepili. Kada se tek nabavljalo cjepivo onda su bili problemi zašto ga nema, danas kada ga ima zašto smo ga nabavili toliko. Medijski prostor pogotovo društvene mreže to je toliko zagađeno dezinformacijama laika i vidovnjaka, a struka je potpuno potisnuta na margine i teško može plasirati stručne informacije. Ovom prilikom želim javno zahvaliti svima koji se brinu o zdravlju hrvatskih građana. Posebno zdravstvenim djelatnicima i ovdje nazočnom ministru gospodinu Berošu koji su u neposrednom kontaktu s onima koji imaju Covid i nužno im je bolničko liječenje. Populacija koja je najviše pogođena Covid-om svakako je populacija učenika i studenata. Treba naglasiti kako se odluke o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama poštivala i da je nastava realizirana kroz tri modela. Model A, model B, model C ovisno o epidemiološkim prilikama u pojedinoj županiji. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja je nabavila potrebnu nastavnu opremu i bila spremna izvoditi kvalitetno on-line nastavu. Ministarstvo je davalo savjetodavnu podršku svim dionicima oko organizacije nastave, praktične nastave, stručne vježbe, predmetnih razrednih i popravnih ispita. Entuzijazam svih zaposlenika, a na poseban način profesorica i profesora završetak nastavne godine nije doveden u pitanje na zadovoljstvo učenika i roditelja. Odgovoran i profesionalan pristup naših prosvjetara na čelu s ravnateljima škola je vrijedan divljenja. Državna matura je uspješno provedena, a organizirana je matura i za one koji su bili u samoizolaciji odnosno matura u posebnim uvjetima. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i dalje svoje zaposlenike poziva da se cijepe i trenutno mi u sustavu odgoja i obrazovanja imamo nešto iznad 58% cijepljenih. Jasno da to nije dobra brojka, da treba nastaviti još i više. Na početku nove školske godine 2021. – 22. nastava se provodi licem u lice. To je najbolji, najpoželjniji i najkvalitetniji oblik nastave i svakako treba učiniti sve da to tako i ostane jer je to jako važno za mentalno zdravlje učenika, a i škola je najbolji prostor za učenje i socijalizaciju. Od ukupnog broja koji pohađaju nastavu u osnovnim i srednjim školama 455 tisuća 819 učenika mi smo imali što bolesnih, što u samoizolaciji 7 tisuća 552 učenika ili nešto preko 1,5% što zapravo pokazuje odgovornost profesora, učenika i roditelja, a isto tako nabavljena je sva potrebna zaštitna sredstva da učenici mogu to koristiti i da bi se zaštitili od Covid-a. Na kraju još jednom želim zahvaliti svima koji ulažu silnu energiju, puno emocije u nepredvidivim vremenima Covid pandemije ma što neki mislili o tome. Kolega Šimičević vi ste pedagog ako se ne varam i došli ste iz obrazovnog sustava. Zanima me vaše mišljenje, rekli ste podatak od 50% procijepljenosti učitelja i profesora koji do danas nije se pomakao sa te brojke. Zanima me po vašem mišljenju kao i pedagoga i bivšeg ravnatelja kako objašnjavate upravo tu situaciju slabe procijepljenosti profesora i učitelja koji su svakodnevno u kontaktu s djecom.

Da, dobro ste primijetili 58% nije neka brojka. Gledajte svatko odrastao obrazovan čovjek koji radi odgovoran i zahtjevan posao mora voditi računa o sebi i o svom ponašanju odnosno manifestaciju u javnosti. E sada, koliko dezinformacije utječu na određenu skupinu ljudi to je teško reći. Ali držim da bi ljudi morali poslati poruku onima koje obrazuju. Dakle, ja kada sam bio učenik onda sam uvijek tražio uzora među svojim profesorima i to mi je puno pomoglo možda da odem iz neke krizne situacije.

Poštovani kolega evo nadovezao bih se malo na vašu diskusiju s obzirom na preporuku Ministarstva obrazovanja i zajedno sa zavodom za javno zdravstvo da se nastava provodi gdje god je moguće licem u lice jer to je doista najkvalitetniji oblik nastave i pokazalo se na prošloj godini da svi drugi oblici nisu baš najbolje rješenje. Zanima me kakvo je stvarno stanje obzirom na opremljenost u školama itd., mogućnost provedbe praktične nastave i svih drugih oblika nastave u školama s obzirom na ovu situaciju. I ovo što ste govorili 58% procijepljenost naravno da s time ne možemo biti zadovoljni, a mislim da i odavde iz ovog visokog doma šaljemo jednu dosta, dosta nejasnu poruku.

Zahvaljujem poštovani zastupniče, da, ovdje moram javno reći mi koji radimo i koji smo radili u školi težimo poštivanju odnosno ostvarivanju pedagoškog standarda, to je rad u jednoj smjeni. Ali u ovim uvjetima moram reći da je ministarstvo uložilo ogromne novce da bi se opremile škole pa u ostalom i za ove krizne situacije. Tako da ja sam pričao sa ljudima iz Njemačke, iz Austrije i oni se zapravo dive koliko mi imamo nastavne tehnologije i kako možemo organizirati online nastavu. Što se tiče praktičnog rada u školama strukovne škole isto tako imaju svoj prostor, svoju organizaciju. Istina Bog bilo je poremećeno s obzirom da učenici moraju raditi praktični rad izvan škole, kod poslodavca, a to jedno vrijeme nije baš najbolje funkcioniralo, ali to samo ona tri tjedna kad smo bili [[Upadica: Hvala.]] /nerazumljivo/… u nekoj izolaciji. Poštovani kolega kada je u pitanju Covid kriza i načini na koji se s njom suočavamo i način na koji funkcioniramo u odgojno-obrazovnom sustavu svakako se slažem s vama da je nama zapravo u fokusu treba biti i je negdje više od 450.000 naših učenika u osnovnoj i srednjoj školi zapravo kvaliteta nastave. I doista je ova kriza u posljednjih 2 školske godine pokazala kako koliko god tehnika bila važna i značajna, nema te tehnike koja bi u potpunosti mogla živu riječ učitelja, nastavnika, profesora i stoga doista smatram da su najveći dio tereta održavanja nastave u pandemijskim uvjetima odradili, dakle učitelji, profesori, nastavnici i ravnatelji i na tome im treba odati veliko poštovanje.

Zapravo najteže je raditi u sustavu odgoja i obrazovanja kad su krize u pitanju. To su ljudi koji su odgovorili ovom izazovu. Nisu štedjeli sebe ni svoje vrijeme da bi stekli određena znanja, vještine, edukacije da bi se prilagodili novom sustavu, ali kažem sve su napravili odlično i kako moj jedan kolega voli reći, moji su profesori briljantni. Ja isto držim da je većina profesora briljantni i da znaju koji je njihov posao i da to rade odlično.

Osvrnut ću se na ovaj edukativno-školski sustav, dakle ne slažem se s vama. Smatram da je država trebala još bolje reagirati u tome. Dakle, Hrvatska nije Zagreb, dakle svoj djeci naravno da nije bila dostupna sva prateća infrastruktura. Isto tako država je tu trebala reagirati i uzeti onda i dio troška dakle koji su roditelji imali kada su djeca bila kod kuće. Trošak telekomunikacija ili komunikacija. A kao kruna svega, to isto možemo malo zajedno prokomentirati.

Zahvaljujem kolega. Da, ja se ne slažem s vama. Zato što, zato što ste rekli vi sad dezinformaciju. Svatko onaj od učenika koji nije imao nastavnu tehnologiju, bilo da se radi o internetu, bilo da se radi o laptopu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, je … [[Upadica: Ne razumije se.]] pa ja sam ravnatelj ja sam bio ravnatelj škole u krizi, najvećoj krizi, kad je počela pandemija. Dakle, ni jedan učenik, nađite mi učenika, dovedite ga, govorim o Zadru, Zadarskoj županiji, ali kako sam bio član predsjedništva udruge srednjoškolskih ravnatelja znam situacije u svim županijama i jednostavno ta informacija vaša ne stoji. RH je napravila sve da svaki učenik na bilo kome mjestu u Hrvatskoj ima laptop, ima Internet. On o troškovima interneta, a vi o kupnji laptopa. No dobro. U svojoj ste raspravi pohvalili i Vladu i nacionalni stožer kako su proveli izvrsne mjere, kako su izvrsno kontrolirali pandemiju itd., itd., a izjavili ste neka oni 45% građana RH, ja sada parafraziram, budu u svojoj samoći, oni koji nisu procijepljeni, zato što 55% je samo brojka procijepljenih odraslih građana RH čime smo zasjeli na dno ljestvice, točnije malo ispred Bugarske i Rumunjske u EU po uspjehu što se cijepljenja tiče.

Imate, imate, imate jednu izreku pokojnog Vlade Gotovca koji je rekao da i najveći bjegunci bit će svjedoci tragedije koja je zadesila svoj narod. Dakle, kad je bio Domovinski rat neki su pobjegli, vratili se u Hrvatsku i sad popuju ovdje. Ja govorim ovdje o onome da Hrvatska u ovom trenutku ima cjepivo za sve i svatko tko želi se može cijepiti. Hoće li se netko cijepiti ili ne to je dragovoljno, ali očekivati da se ništa ne događa u državi, da se tako neki ljudi ponašaju da traže sve ono što ih pripada, a jednostavno neće niti kad ulaze na radno mjesto uzeti i napraviti test jesu pozitivni ili nisu.

Kada smo negdje u veljači ove godine u kasnim jutarnjim satima raspravljali ovdje u HS, kad još nije bilo cjepiva dovoljno na hrvatskom tržištu, onda su neki bili skloni tome čak da Hrvatska uđe u Rusku Federaciju ne bi li dobili Sputnik V koji je onda bio nekakav hit na tržištu i mnogi su od toga zazivali i pravili dramu. Danas imamo cjepiva da ga možemo i hvala Bogu da ga možemo donirati, no imamo problem koji nije nastao sam od sebe i ne možete za taj problem isključivo okriviti i stožer, to je nepošteno. Svi smo mi dio tog i problema, ali smo i dio tog rješenja. Reći ću vam jedan podatak. Jutros negdje oko 9 sati je umro moj sumještanin koji nije bio cijepljen, umro je na respiratoru, imao je 56.g. i dalje netko smatra u Hrvatskoj i dalje netko proniče u Hrvatskoj da se ljudi ne trebaju cijepit, da nam ugrađuju čipove, da nas čipiraju, da nas kontroliraju, a ljudi nam umiru samo zato što ih je netko krivo educirao. Nije to bio stožer, nije bio stožer i rekao nemojte se ljudi cijepiti, stožer poziva na cijepljenje. Moramo svi pozivati ljude na, to je doseg znanosti, to je najveći doseg medicine u protekle 2000.g., a i dalje ovdje sam čuo od pojedinih kolega skinimo maske, nemojmo se držati mjera, zanemarimo to sve. Pa dajte molim vas, pa to nije u redu, to nije pošteno. Prvi je bio puno bitniji, najbitniji, danas je najbitniji, a to je očuvanje zdravlja hrvatskih građana. Ja mislim da je balansirala vrlo spretno i vrlo spretno. Ja ću progovoriti o jednoj skupini hrvatskih građana koji su itekako bili ugroženi koronavirusom. To su naši kulturni djelatnici, to su djelatnici koji rade u kreativnim industrijama, pa možda jedan podatak samo koji ne zna dio zastupnika, kreativci u BDP-u sudjeluju sa negdje oko 2,7%, to nije malo, 2,7%, europski prosjek je negdje oko 4,5%

Znači u nekoliko mjera, ja ih imam ovdje nabrojano ukupno 14 koje je provela vlada u 2020.g. i imam mjere koje su poduzete za 2021.g., ukupno negdje oko 100 milijuna kuna je uloženo upravo u ovaj segment hrvatske kulture za koju naravno kad nastane i rat i kad se dogodi ovakva strašna epidemija sigurno trpe najveću štetu. Hrvatska vlada je imala sluha, itekako je imala sluha za ovo o čemu govorim, pomogla je umjetnicima, pomaže im i sada, evo za antigenske, brze antigenske testove odvojeno je 5 milijuna, 5 milijuna kuna iz proračuna Ministarstva kulture i medija. Prema tome, svi oni koji tvrde da hrvatska vlada ne čini dovoljno, da ne čini ništa, da smo najgori, da nema gorih od nas u Europi, čine štetu, štetu ljudima koji nas, koji nas slušaju i koji od nas očekuju da barem djelomično govorimo o brojkama, činjenicama, o dokumentima. Pa i zadnji zakon koji smo donijeli prije tjedan dana Zakon o elektroničkim medijima je po prvi puta u hrvatskoj povijesti obvezao komercionalne medije da moraju 5% svog bruto prihoda odvojiti za hrvatske kreativne industrije. Zar to nije dobar, zar to nije dobar potez, pogotovo kad se nalazimo u ovoj situaciji kada korona još nije gotova, a i pitanje je kada će bit.

Poštovani kolega. Sad ste rekli da se od vas očekuje, od nas svih zajedno da govorimo točne podatke.

Ja znam to, dakle sjedimo ovdje Vilim Matula glumac, Urša Raukar glumica, supruga muzičara Kekina. Nemojte govoriti lažne podatke, kulturnjaci i umjetnici nisu dobivali te potpore koje dobivao cijeli gospodarski sektor. Ja ću vas pitati, 10 stoljeća Hrvatske države nije očuvala ni hrvatska politika, ni hrvatska ekonomija nego hrvatska kultura koja je danas u ovoj državi, samostalnoj Hrvatskoj zadnja rupa na svirali.

Prema tome, jedna od mjera, ja sam rekao da kroz ovaj program je prošlo oko 20 mjera, ovo je jedna od mjera o kojoj ste vi govorili. Ok, što se mene tiče ja nemam ništa protiv, dapače, ako se može pomoći, ali ja kažem da je Ministarstvo kulture i medija našlo rješenja, da li su ona idealna, da li zadovoljavajuća, da li bi moglo više, jače, bolje, dapače, nemam apsolutno ništa protiv i ja sam na strani umjetnika jer sam i sam dio toga.

Poštovani kolega. Drago mi je da ste dio svog izlaganja posvetili umjetnicima koji su zaista prolazili kroz teško razdoblje i još uvijek prolaze u razdoblju covid krize i činjenica je da je kreativna industrija doista čuvar kulture i identiteta zato što kreativan posao počiva upravo na ljudima, jel ljudi zapravo kreiraju sadržaje za ljude. I ne mogu se složiti kad netko tvrdi da ova Vlada nema sluha za umjetnike i nema sluha za kreativnu industriju, pogotovo zadnje ovo što ste govorili odredba u Zakonu o elektroničkim medijima, ali jednako tako je činjenica, činjenica da je 100 milijuna kuna kroz izravne potpore ili različite mjere otišlo umjetnicima u području kreativnih industrija, to je činjenica o kojoj treba progovarati.

Mi smo za njih jedna kriminalna organizacija što cijelo jutro pokušavaju nam tu nametnuti kao tezu, a trebali bi pomesti u svom dvorištu, krenuti od svojih primjera, pa i neki koji su sad tek ušli u vlast već su pokazali da imaju sklonosti. Prema tome, što nas tek čeka u godinama ispred nas. U čemu je povrijeđen poslovnik. To što su kolege iz Možemo nesposobni to ne mora značiti da su nepošteni, oni nisu presuđeni još uvijek, dakle njihova nesposobnost automatski ih ne amnestira od mogućeg nepoštenja, ali to treba sudski dokazati. Tako da nije dobro da se na ovakav način povezuje njihov slučaj sa vašim gdje imamo pravomoćnu presudu. Tema je znamo koja svako toliko malo se ode u širinu, ja to donekle toleriram, ali ne baš previše. Poštovani kolega. Dakle, svako od nas ima svoj način govorenja, svako od nas ima svoje neke naočale bez obzira da li ih stvarno nosi ili na kojem gleda neke stvari. Ja osobno jako volim baratati brojkama, volim baratati podacima jer oni su takvi kakvi je, nekad se nekom može svidjet, a nekad se nekom ne može svidjeti. Dakle, postoje podaci koji jasno i nedvojbeno govore o tome kolika je procijepljenost u Hrvatskoj i ne možemo ih reći da je neka druga ili neka drugačija i apsolutno se tu nalazimo pri dnu od svih zemalja EU. Dakle, postoji neka odgovornost za to sve zajedno, postoji odgovornost naša osobna zašto se neko cijepi ili ne cijepi, ali postoji odgovornost ove vlade, postoji odgovornost premijera Plenkovića i postoji odgovornost ministra Beroša.

Sigurno jedan čimbenik ne utječe na krajnju brojku i to je apsolutno jasno onima koji se bave brojkama. Dalo bi se analizirati zašto nismo prešli brojku od 67, 70, 80%, ja proničem cijepljenje kao čovjek koji povremeno radi na jednom lokalnom mediju proničem cijepljenje i govorim ljudima da se trebaju cijepiti, da je to odgovorno, da je to doseg znanosti, medicine i sam sam se cijepio među onima koji su ovdje se cijepili u HS-u i ja spadam u tu kategoriju. E sad, što još tu treba napraviti da bi prešli neke, neke brojke ja stvarno ne znam, ali ima puno kolega koji eksplicite kažu nemojte se cijepiti. Nemojte se cijepiti. A to govori jedan dio struke, nažalost. Hvala. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega vaš kolega Šimičević uspoređuje ljude koji se nisu cijepili s bjeguncima iz Hrvatske tijekom Domovinskog rata. Prilično huškačka retorika. Vi pak pokušavate odgovornost za ne procijepljenost svaliti na sve građane pa čak i one koji su se cijepili, čak i nas koji zaista aktivno promoviramo cijepljenje. I slažem se tu s vama i ja kao i vi u svakoj prilici pozivam ljude neka se cijepe. Dapače i podržavam to, međutim odgovornost ipak nije niti na vama osobno, niti na meni osobno za ne procijepljenost. Ne možete izuzeti nacionalni stožer, ne možete izuzeti Vladu RH niti ministra Beroša iste odgovornosti. Pa oni su ti koji su svojim postupcima, prekorednim cijepljenjem, nepoštivanjem mjera koje sami propagiraju da ne govorim o namještaju natječaja u programima koji se tiču cijepljenja, propagirali upravo to da im se ne treba vjerovati. Izvolite. A gospodin Šimičević, ja sam mislio jer se digao. Izvolite. Zahvaljujem, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegica je povrijedila Članak 238., zapravo govori ono što ja nisam izrekao i dovodi ljude u zabludu. Dakle ja sam samo rekao, citirao sam pokojnog Vladu Gotovca, a usporedio sam ovaj Covid sa ratom, dakle i najveći bjegunici bit će svjedoci tragedije koja je zadesila njihov narod.

Jedna opomena gospodin Šimičević.

Hvala lijepo. Ja mislim da je gospodin Šimičević najbolje evo sam objasnio ono što je htio reći, ja sam to tako upravo shvatio. Vas gospođo Ahmetović uvažena zastupnice smatram i odgovornom političarkom i ženom čelnicom lokalne samouprave. Ja nisam okrivio hrvatske građane, obrnuto ja sam pokušao utjecati na svijest hrvatskih građana da ja, možda neki ljudi poznaju mene više nego vas pa će kroz moj primjer reći Goran Ivanović je rekao u saboru da se cijepimo i sutra će možda otići na cijepljenje. To je bila moja, moja poruka, ne skidanje odgovornosti sa sebe, a prebacivanja na hrvatske građane. No, moramo biti svjesni da smo u ovoj situaciji odgovorni. Naravno, hijerarhija odgovornosti vjerojatno nije jednako raspoređena i to je logički, to je normalno, ali ja svaku svoju ovdje izjavu želim [[Upadica: Vrijeme.]] biti točan, biti eksplicitan i na kraju pozvati nekoga da to učini Čuli smo od ovih iz Zagreba što ništa ne mogu, da je to nama zadnja rupa na svirali. To znači da je njima u gradu Zagrebu prva rupa na svirali i da su kroz rebalans osigurali toliko sredstava da kultura u Zagrebu cvijeta. A svjedoci smo da dnevno dokidaju određena događanja i evo gotovo ti ljudi mogu ponešto možda si i zaraditi itd., da ne govorim što će možda biti i u budućnosti. Znači to su te nekakve naše razlike. I onda kad gledamo što se događa u ovom medijskom prostoru, kad gledamo ovu situaciju u Holdingu, kad gledamo ovu situaciju gdje gospođa Benčić vodi medijacije u stranci, u službenim prostorima, gdje savjetnicima tj. smijenjenim direktorima se nude kako čitamo u medijima i savjetničke usluge, znači pa ja govorim o njegovoj raspravi. Oprostite.

Izvolite odgovor.

Izvolite.

Poštovani gospodine ministre sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege evo ja ću se kratko osvrnuti vezano kada je u pitanju cijepljenje na osobe s invaliditetom. Već sam danas u jednom trenutku ovdje spomenula da osobe s invaliditetom mogu biti primjer mnogima. Zašto to govorim? Mnoge osobe s invaliditetom zbog svog zdravstvenog razloga, neovisno o kojoj se dijagnozi radi često razmišljaju da li se cijepiti ili ne cijepiti kada je bilo koje cjepivo u pitanju, osobito sada kada je došlo cjepivo protiv koronavirusa nije bilo mnogima jednostavno odlučiti da li se cijepiti ili ne. Međutim, u niz razgovora sa udrugama osoba s invaliditetom svi zajedno smo došli do jednog zaključka da mi nemamo drugog izbora nego vjerovati struci, vjerovati medicini jer mi već imamo u konačnici i toliko dugo životnog iskustva s liječnicima i medicinskim sestrama i kako smo im vjerovali do sada kroz život, ne preostaje nam ništa drugo nego to činiti i dalje.

Osigurali smo cijepljene za osobe s invaliditetom na području RH i to za sve osobe s invaliditetom, pa čak i one koje boluju od rijetkih bolesti. Kada smo upitali HZJZ mogu li se cijepiti ovi ili oni, dobili smo odgovor koji je mnoge ohrabrio kada su nam rekli da se ne mogu cijepiti samo oni koji imaju povišenu temperaturu i da se zapravo sve dijagnoze mogu cijepiti, kada vam temperatura prođe mogli bi se zapravo cijepiti i oni koji imaju alergiju na cjepivo.

Ovom prigodom zahvaljujem i udrugama osobama s invaliditetom koje su omogućile prijevoz i sve ono potrebno kako bi osobe s invaliditetom došle na određena mjesta koja su bila organizirana za cijepljenje, a koja su sigurna da osobe s invaliditetom mogu doći i sa svojim velikim pomagalima. I na kraju bih rekla, većina osoba s invaliditetom u RH cijepila se, naravno ima i onih koji to nisu učinili, ali to puštamo njima na volju i neka promisle sami važnije je zaštiti svoje zdravlje nego čak da se cijepe naši ukućani, važnije da se cijepimo mi sami. Vjerujem da će mnogi koji to nisu učinili razmisliti jer kao što sam rekla mi moramo vjerovati struci, moramo vjerovati našim liječnicima jer na kraju i Papa Franjo je rekao da moramo vjerovati struci pa ja vjerujem da ćemo evo poslušati i njega.

Izvolite.

Govorit ću vam danas o covidu i o nekoj, moram o tome progovoriti seksualnoj metaforici premijera. Covid postoji, među nama je, postoji među nama je nije zezancija, opasan je za stare, za nemoćne ljude, za bolesne ljude, za one s anksioznošću, za pretile i za njih je najopasniji, za sve druge mali je postotak opasnosti. Preboljeli imaju jak imunitet, mnoga istraživanja govore i nekoliko puta jači od onih koji su cijepljeni dva puta. Da ne budem neobjektivni kritičar, ministre dobro je da smo zadržali jedan razboriti put u odnosu prema pandemiji u pogledu da nismo otišli u ludilo kao npr. naši susjedi u Sloveniji. Posljedice lockdowna ovih mjera su ogromna poskupljenja, inflacija, porast psihičkih bolesti, porast svih ostalih bolesti i nažalost gubitak života mnogih građana koji umiru od tih drugih bolesti, a ne na kraju od samog covida. Čuli smo danas od nekih zastupnika pa su me potpuno šokirali moram priznati, nisam sebi mogao doć morao sam ić popit dobro ok, da oni koji izabiru ne cijepiti se bi trebali sami snositi troškove cijepljenja. Drugo, gospodo zastupnici, ali hrvatski građani plaćaju itekako svoje zdravstveno osiguranje u prosjeku je to 20.000 kuna godišnje. Znači li to da onda npr. ja nisam bio 10 godina u bolnici, hoće li mi se isplatiti svakih 10 godina 200.000 kuna? To bi bilo sjajno, dajte da putujem još malo okolo ili onda tom analogijom ovi zastupnici žele reći da pušači koji su u svojoj slobodi izabrali pušiti, a ima vas ovdje puno kolege, dakle i razbolite se od nekih plućnih bolesti ili tumora što sami ćete si plaćati liječenje, šta stvarno? Ajmo dalje o konkretnim podacima tu je ministar on će potvrdit, službeni podaci 14.000 godišnje u Hrvatskoj umire od posljedica pušenja, 14.000 ljudi, to je jedan grad, to je Makarska, to je Metković i završi godina nema ih. Hoćemo li zabraniti pušenje da zaštitimo ljude, al ja imam pravo pušit, e nećeš pušit jer ja sam država i ja ću ti objasnit što je za tebe dobro, a što nije i nećeš pušit, zabranjujem ti pušenje, 14.000 ljudi umire svake godine od posljedica pušenja. Dakle, 8.000 oprostite 8 milijuna ljudi, slušajte sad, na razini svijeta umire od posljedica pušenja, a 900.000 nepušača umire od posljedica pasivnog pušenja. Ali u ovoj priči nema onih drugih troškova zar ne, nema milijarda od zarade cjepivom, nema interesnih skupina, nema niti milijarda od zarade na nekim testovima, samo PCR testovi 2 milijarde. Dakle, ja ne želim takvu Hrvatsku, ne želim Hrvatsku u kojoj građani neće bit slobodni da odluče, da im se sve izloži i sve im se objasni, al onda da budu slobodni ljudi odlučiti. I znate što, u svijetu, dakle 8.000 djece, osnovnoškolske dobi umire od gladi svaki dan. Zamislite da se cijeli svijet udružio i da smo, da smo odlučili prekinuti glad, zamislite samo to, ali tu opet nema zarade. Čitam u medijima u poslijepodnevnom ispadu našeg premijera pred novinarima, stvarno me šokirao ne mogu sebi doć, očigledno je pod velikim stresom, pa na površinu izlazi nešto što je kod njega duboko skriveno. Površnom analizom jezika i metaforike premijerovog ispada može se dosta zaključiti o nekim psihološkim ponašanjima. Tako je on optužio nas MOST-ovce da smo doživljavali, meni je ovo bljutavo i reć, ali reći ću, orgazme. A moj premijeru na Festivalu slobodu ne treba nam premijer koji je paranoičan, niti su njegove seksualne metaforike i meni osobno i nama MOST-ovcima neka fora. Je li moguća labilnost premijera zbog toga što je ocijepljen od naroda, evo ne znam. Možda smo mi kao MOST-ovci premijeru i privlačni, možda netko od nas malo više od drugih, ali narodu nisu privlačne njegove politike. A iskreno znate što, ni mi baš nismo za njega zainteresirani. Hvala. Gđa. Puljak. Poštovani kolega, samo da vam kažem da je pušenje zabranjeno u određenim prostorima, tako u službenim uredima, unutar, evo čak i u saboru bi trebalo bit zabranjeno, al evo puši se tu i tamo po službenim klubovima, dakle imate zabranu dijelom pušenja. Al evo, htjela sam vas zapravo pitati da mi date svoj komentar slažete li se sa činjenicom da je cijepljenje najveće dostignuće u medicini, u medicinskoj znanosti, ono u povijesti medicine i da je ono iskorijenilo neke bolesti poput velikih boginja, dječje paralize, ospica, tetanusa itd., evo samo slažete li se s time? Dakle, prvo na koncu moja sestra je liječnica, radi kao anesteziolog, moj brat je znanstvenik u Japanu, ja sam cijepio svu svoju djecu, dakle nemam problema s time, ja sam cijepljen sa svim cjepivima, al sam odlučio po svojoj savjesti ne cijepit se protiv covida. Ja imam na to pravo, dakle, a na koncu prebolio sam ministre, ja sam prebolio, ona protutijela su mi ne znam ni ja 6 milijuna razumijete ili koliko već, dakle ja imam na to pravo. Mene užasno kolegice Puljak živcira kad netko mi nešto nameće, meni nitko ne može ništa nametnut, možete mi objasniti, ja vas saslušam i ako je to argumentirano prihvatim jer čovjek na razini razuma i razboritosti prihvati, a kad vi meni nešto namećete, dakle cijelo moje biće se pobuni, ja dobijem treskavicu, dakle kad vi meni nešto kažete moraš, ne moram ništa, a mogu sve. I tu je ključ mojeg osobnog ponašanja i razmišljanja u ovom pogledu. A htio sam samo pokazati na nelogičnost u pogledu pušenja i gladi, na licemjerstvo ovog svijeta jer umiru ljudi, a ne želi im se pomoć [[Upadica: Da]] Simpatičan sam, pa mi pušta kolega Radin 3 sekunde.

Poštovani kolega Miletić, jel vi meni možete objasniti vezu između po meni neuravnoteženih izjava predsjednika vlade, pogotovo danas i njegovog načina nošenja sa ovom krizom i rješavanjem covida iako iskreno bilo bi mi više zanimljivo da mi objasnite jednu vidim pozitivnu korelaciju u emocijama između kolega iz Možemo! s emocijama predsjednika vlade jer kad je on sretan i oni su sretni, kad je on nesretan i živčan i oni su živčani i nesretni, ni to mi previše nije jasno, al evo vi odaberite na što ćete odgovoriti. Pazite, morate mi pustit kolega Radin, hvala vam. Dakle ovako, dakle stvarno sam kosteniran izjavom premijera, činio mi se dosta posložen ovako i uravnotežen, a ovo je sad ipak neka čini mi se kao da je pod velikim stresom i da, da se ne kontrolira, čak vidim da spominje i kaže mi smo NBI, kaže ja sam NBA.

Ovako, mislim da svatko ima pravo na povremene ispade jer smo ljudi od krvi i mesa. I ja sam danas imao, kolegice Kekin, oprostite i nema kolege, znači ja sam inače čovjek od emocija, u mene vam je srce ko Učka i onda ja idem, poginem i gotovo, to je tako. Tako da ispričavam se ako sam koga uvrijedio, bilo koga ovdje u sabornici, kolege iz HDZ-a i sve, a jednostavno ja sam takav Sad upravo bušimo Učku.

Poštovani kolega Miletić, i sam sam primijetio danas da je predsjednik vlade koristio neuobičajen registar i tu seksualnu metaforiku da su neki iz MOST-a doživljavali orgazme na Festivalu slobode. Budući da ste vi bili tamo niste bili ni organizator ni govornik, ali pretpostavljam otišli vidjeti što se događa, možete li nam prenijeti to svoje realno iskustvo da javnost ne bi ostala u zabuni sijedom Plenkovićevih riječi.

Ali hoću. Dakle, supruga mi je još tad bila živa i ja nemam nikakve orgazme nad nikim, s Danijelom sam bio od 16.godine svog života i nisam nikad bio s drugom ženom, tako da te njegove fore, a zna da sam ja bio tamo su ispod pojasni udarci i uopće se ne bi spuštao na takvu razinu. A nikakve druge orgazme u nikojem pogledu s nikim nisam u životu doživljavao, tako da žao mi je. Ja stvarno poštujem, ja sam legalist, dakle premijer, nije premijer HDZ-a, on ako je premije moje države on je i moj premijer, to što se ja s njim ne slažem ja ću se boriti protiv toga, ali on je moj premijer.

Poštovani kolega. Da ne zaboravimo reći ..., prvo ovako dakle vi ste govorili često ističete vrijednosti slobode kao osnovnu vrijednost na kojoj temeljite svoju argumentaciju pa ste tako uspoređivali pitanje recimo, evo slobode pušača sa pitanjem slobode širenja zaraze. Ja ću vam reć da dakle i u našem Ustavu, a i opće je prihvaćeno da svaka sloboda ima svoja ograničenja u slobodi drugoga, to vjerojatno i znate pa tako evo meni kao pušaču kojeg ste prozvali je sloboda podosta ograničenja slobodom drugog da ne pušim u zatvorenim prostorima kraj njih i tako da često mi to nije komotno, ali je tako pa to moram poštovati.

Mogu? [[Upadica Radin: Da, da.]] Kolegice Benčić, neka mi ne zamjere sve one kolege koje su se trudili izgraditi most i uložiti sebe i svaki njihov napor je važan, važan, neka mi ne zamjere ovaj danas, današnji Most je oprostite mi ako mogu završit je ipak drugačiji Most, ljudi su to prepoznali jasno smo posloženi u svim svjetonazorskim i drugim pogledima i hrvatski narod koji nas prati, na koncu koji nam je i dao povjerenje i Miru Bulju u Sinju pa i svima nama koji smo se takmičili određeno povjerenje građana je vrlo jasan pokazatelj da Most ustvari tek započinje svoju priču. Ja se ispričavam ako sam vas s nečim povrijedio, nije mi bila namjera.

Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre. Puno je danas rečeno i mislim da je puno toga kazano u samom meritumu de facto svi argumenti jedni, drugi i treći, međutim potrebno je možda nešto reći na meta razini same rasprave ne samo u saboru nego i u javnosti. Dvije riječi koje se često spominju su odgovornost i struka ili znanost možda čak bolje reći znanost nekog struka. Kad govorimo o odgovornosti, ministar Beroš se našao na samom početku svog mandata u jednoj situaciji koju čovjek nikome ne bi poželio, dogodilo se jedno stanje pandemije za koju nije bilo jasno kakve razmjere ima potpuno nova bolest tako da sve pogreške koje su se činile prvih mjeseci i ne samo kod nas nego i globalno se jasno mogu opravdati neznanjem o situaciji i željom, a suvremeni svijet razvijeni tome sve više teži da se što više izbjegne bilo kakav rizik. Oni su preuzeli veliku odgovornost zapala ih je i ponovit ću još jednom što sam više puta rekao, sve će ovo završiti i podvuć će se crte, svesti svi računi i odgovornosti i političke, možda i neke kaznene i krivične i ljudi koji su vodili ovaj proces ne samo kod nas nego i šire će ili dobiti najviša državna odličja ili će završiti na robiji, čini mi se da sredine nema, a ja im želim da bude ovo prvo da su pokaže da su u bitnim stvarima bili u pravu i da kažemo evo sve je gotovo, činili ste maksimalno pošteno koliko ste mogli odlikujemo vas. Kad se govori o odgovornosti moto je „Cijepi se misli na druge“, to se može promatrati kao jedna vrsta moralne ucjene.

Pa zašto im onda dajemo covid potvrde i uljuljkujemo ih lažno u uvjerenju da oni ne mogu biti zarazni pa mogu ulaziti u bolnice i ne trebaju se testirati, a vidimo da mogu. Pa da li sada dolazimo u paradoksalnu situaciju da trebamo iznaći način kako necijepljene štititi od cijepljenih koji prenose zarazu, a imaju te propusnice da mogu svugdje doć? Onda što je s ovima koji su preboljeli u koje sam spadam koji imaju visoka antitijela kojima se pomalo pripušta najprije tri mjeseca, pa šest mjeseci, pa sad možda i godinu dana, iako istraživanja pokazuju da je otpornost puno veća nego i kod onih dva puta cijepljenih? Kad govorimo misli na druge tu je problem je što nisu uključeni svi parametri, što je stvar pojednostavljena, misli na druge znači misli na djecu i mlade kojima je već ukradeno dvije godine skoro djetinjstva i života, na djecu koja svoju učiteljicu ne poznaju možda bez maske, na djecu koja su on line pohađala školu za koja su istraživanja pokazala da de facto ne nauče ništa online može naučiti osoba koja je zrela, formirana i visoko motivirana za sadržaj koji želi naučiti. Misli na druge, trebalo bi značiti misli na mentalne bolesti za koje već imamo dokazano da su se silno povećale zbog svih ovih mjera i zatvorenosti i prestanka normalnog društvenog i socijalnog života i svih ventila koji su ljudima zatvoreni, a to je i kazalište, to je nogometna utakmica, to je i birtija ako hoćete. Misli na druge znači misli na žrtve nasilja u obitelji koje je povećano zbog tih traumatizirajućih okolnosti koje su uvedene mjerama. Misli na druge znači misli i na one koji nisu pregledani, a to je trećina manje naručenih i tisuće, možda i desetine tisuća ljudi koji će umrijeti od karcinoma i drugih bolesti zato što na vrijeme nisu otkriveni njihovi zdravstveni problemi. Dakle, ako već promatramo iz te perspektive moralne ucjene onda ajmo uključiti sve ove parametre, jer priča je složena, priča nije jednostavna. I sve te rizike treba ukalkulirati u završnu procjenu kakve ćemo mjere donositi. O tome što je struka, što je doista znanost najbolje govori početna odluka da stožer ne vodi ministar zdravstva kao u ostalim europskim zemljama gdje ti ljudi vode priču nego da to radi ministar policije koji je završio općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu. Toliko o struci, neću spominjati nobelovca Montanjara i Johna Ioannidisa koje san spominjao danas, u Hrvatskoj ispada da su nekakvi novinari sa srednjom stručnom spremom na portalima gdje ih plaćaju na crno preko student servisa kvalificiraniji od nobelovaca i najcitiranijih svjetskih epidemiologa, ali evo to je naša stvarnost i to treba uzeti u obzir. Hvala. Kolega Raspudić, dobro ste zapravo istaknuli kako se jako malo priča dakle o našim mladima koji su izgubili dio svoga djetinjstva, dakle o, zapravo o utjecaju svih ovih mjera i svega što se događa u društvu i na njihovo školovanje i na socijalne kontakte i općenito na život. Dakle, i generalno ono što mi zagovaramo od početka koliko god premijer ne znam nas predstavljao i ove izjave ja ne mislim da su bile upućene na nekoga osobno nego se nastoji prilijepiti ta etiketa, zapravo nas se želi prikazati kao nekakve nerazumne ljude, a mi želimo samo da se cjelokupna ova epidemija i sve što se događa, pa i same mjere promatraju dakle cjelokupno. I njihov utjecaj, ali i utjecaj same epidemije na sve segmente naših života.

Mi moramo kao civilizirana zajednica braniti pravo na složenost, a ono što se stalno želi nametnuti je podjela na crno bijelo. Nisam slučajno postavio pitanje oko Festivala slobode i neprimjerene seksualne metaforike premijerove jer u čemu je problem da saborski zastupnik ode tamo. Zašto to Plenković ističe? Zašto saborski zastupnik kojeg su ti ljudi izabrali ne bi poslušao što dio ljudi, zašto su se okupili, zašto su nezadovoljni i što govore? Ja nisam bio, slušao sam kroz medije, čuo sam neke suvisle stvari, čuo sam potpune nebuloze od ovih bogohulnih izjava tipa koji kaže da je njega poslao Isus Krist, do neke koja kaže da je to blaga prehlada, a ja 5 dana završio u bolnici. Ali ni tamo nije bilo sve crno bijelo. Ali to da netko takvom prostačkom metaforikom zabranjuje saborskom zastupniku ili pokazuje to kao njegov veliki grijeh da ode na prijavljeni legalni skup građana gdje iznose neka mišljenja je meni van pameti [[Upadica: Hvala.]] i pokazatelj dokle smo mi došli. Poštovani kolega Raspudić jako ste lijepo obradili podosta rizika, još uvijek je u fazi istraživanja, htio bi dodati još jedan rizik. Mi koji smo ljudi s terena dakle dobili smo pritužbe na nekih 50-tak do 70-tak km od Zagreba da doktori obiteljske medicine ne žele izdavati uputnice ukoliko se ljudi ne cijepe. I to mislim da nije dobro za naše društvo, dakle još je u fazi istrage jer bi onda išli s tim u javnost, međutim ukoliko je to istina evo molimo da i to isto stavimo u razmatranje šta kažete na to da se ljude ucjenjuje, dakle da im se neće izdati uputnica ukoliko se oni ne cijepe.

Neka proglase obavezno cijepljenje. Zašto nisu proglasili obavezno cijepljenje za sve starije od 18 ili sve zaposlene ili konkretno zaposlenike u tim, tim javnim ustanovama? Pa očito zato što kad bi se to zakonski i jasno i proceduralno propisalo značilo bi preuzeti odgovornost za to, a to se očito ne želi i onda se onda nekakvim parakanalima i pritiscima posrednim ili neposrednim želi ostvariti jedan cilj, a da bi se izbjegla odgovornost i to nije u redu. Poštovani kolega, vi meni možete reći jeste li vi upoznati kojim medicinskim dokazima, kojim analizama su vladajući donosili mjere i ako niste upoznati čija je to odgovornost. Također ono što me interesira, koje su posljedice onda eventualne takve neodgovornosti.

Dvostruka mjerila su pridonijela padu povjerenja u rad stožera i općenito vladajućih u upravljanju ovom Covid krizom, bili to s jedne strane da se ismijavaju nobelovci, virolozi, a s druge strane da se ljudi sa srednjom stručnom spremom sasvim drugom nameću kao autoriteti za to pitanje su potpuna degradacija struke zato što su ovi pravovjerni u skladu s dogmom, a ovi su mimo dogme iako su prava struka. Tako da u ovoj situaciji čini mi se što god čovjek apsolutno da kaže da je uvijek dijelom u krivu. Nije njima nije lako, ali je s ljudima trebalo govoriti otvorenije i poštenije onda bi i povjerenje bilo veće. Evo ja ću vam navest samo jedan primjer budući da je druga točka glavni ravnatelj HRT-a, postavio sam to pitanje jednom kandidatu koji govori o pluralizmu, imate emisiju „Otvoreno“ o covid potvrdama u bolnicama, 5 gostiju, svih 5 zastupa jedno

Kolega Raspudić, s nekim stvarima iz vaše rasprave se mogu složiti, s nekima ne, ali znači čisto u okviru ovoga što dakle vašeg teksta ovaj i govora koji sam slušao imam, imam samo par pitanja. Dakle je, ljudi koji su se cijepili mogu također, mogu se i zaraziti i prenijeti, ali mnogo je manja šansa, značajno je manja šansa da će se i jedno i drugo dogoditi ako su cijepljeni, što nas vodi do druge stvari. Dakle, poanta misli na druge kako sam ga ja shvatio bez namjere da branim ikoga, ali to je sad stvar semantike na neki način jer o tome raspravljamo je da se spriječi kolaps zdravstvenog sustava. Nije toliki problem, naravno netko može imat blaže simptome, netko mnogo teže, ali ono što smo u Italiji gledali kolaps zdravstvenog, pa i u Zagrebu na kraju krajeva, to je ono, zato je čini mi se poanta misli na druge.

Ovo što ističete kao cilj ja se s njim na temelju svega ovoga što sam čuo, prostudirao, konzultirao se s ljudima različitih struka, mislim ja se s tim slažem Treba samo spriječiti kolaps zdravstvenog sustava i do te razine pustiti procijepljenost stanovništva. A ja ću obrnut pilu naopako, pa reći što je za vas prihvatljiv gubitak, je li to 50.000 mrtvih od raka i drugih bolesti koji će umrijeti zato što neće biti pregledani zbog ove situacije koja je stvorena, je li to 30.000 slučajeva mentalnih oboljenja kod djece u slijedećih 15.g., je li to 2.500 žrtava obiteljskog nasilja više koje će se dogoditi, dakle ajmo kalkulirati sve te parametre prije nego što pojednostavimo priču o baki i dedi koji će stradati. Priča je složena i treba jednostavno ukalkulirat sve parametre, al s ovim ciljem se slažem, ali oni ga nisu eksplicitno izgovorili, al bilo bi dobro da to hvala.

Ja stvarno nisam nikakav kviz pravio kada sam vam postavio ona pitanja. Gospodine ministre, to su bila dva potpitanja, ja vas molim kolege, ako, ako ne možete ja ću onda molit samo malo kasnije da govorim dok vi to riješite. Želim reći ovo, najiskrenije ja sam postavio dva potpitanja ministru Berošu jutros u replici koja slušam u tramvaju, ja razumijem u žurbi ste, vjerojatno niste među građanima, u kafićima, ljudi imaju ovu aplikaciju gdje si uspoređuju ima onaj grafikon na korona ovaj statistike i tu bilo koji dan ako utipkate možete vidjet kako je bilo, razumijete. Ali to da vi, ja sam time bio zatečen jer sam potpuno druga pitanja i drugi je cilj moje replike bio. Ali ja sam stvarno zgranut da vi u stožeru zajedno sa profesoricom Markotić, sa doktorom Capakom, da vi ne znate, ali barem približno, pa nisam niti očekivao da mi točno kažete, evo dozvoljavam da to ne morate točno, ne najiskrenije, ali da vi ne vidite ovo što je doktorica Marić rekla, što svi govore da puno ranije smo došli do katastrofalnih brojaka prošle godine iz smjera u kojem je to išlo, ove godine ranije, a vi neprekidno u tom trenutku da o tome sam htio govoriti o tome da samo govorite o turizmu i da svi vaši neprekidno govore o turizmu i o uspjehu turizma. Ministre, kako je moguće da vi ne gledate na činjenicu da su nama ove godine došli dva puta cijepljeni brojni turisti iz Njemačke i iz Britanije koji su napunili napokon Dubrovnik i sve elafite što prošle godine nije bilo, ljudi koji su dva puta cijepljeni, jel to vaš uspjeh, jel to uspjeh vašeg, pa zašto to niste onda u taj izvještaj vaš napisali nego se ovdje zgražavate zajedno sa kolegicom vašom, ovako se zgražavate. Vjerojatno mi moramo iz zeleno-lijevog bloka reći da naravno da smo za cijepljenje, dva put sam se cijepio i treći put ću se cijepit i, i dalje ću nosit maske i bit ću na distanci jer će ovo dugo, dugo trajat, kad je to krenulo od jedne uvažene epidemiologinje koja predaje, koja nema nikakve šanse ući u vaš stožer nikakve, naše epidemiologinje, sam odmah saznao i svi koji smo bili ispred nje da će to trajati najmanje do kraja '21., to nam je rekla još prije nego što je cjepivo izišlo, a da njezini prijatelji i kolege u Španjolskoj tvrde da se oni boje u sve i da se dobro procijepi i '22., sada znamo da će to trajat. Eto, vi ako ćemo govoriti o odgovornosti, a treba govoriti o vašoj odgovornosti, o vjerodostojnosti koju ste upravo vi ministre prošle godine kada su brojni vaši kolege i ovdje je bila ona duga sjednica na toj sjednici vi ste izlazili vani, vi ste odgovarali, sada vi stoički to podnosite. Vi ste tada jako dobro zaključili da ne možete braniti i da niste odgovorni za brojne bolesnike, niste odgovorni za njih, niste odgovorni za liječnike koji oni u onim situacijama se muče na svim tim i sada opet to prijeti potpuno isto. I vi tada kada se izbacivalo iz savjeta neke od najvažnijih kojima se izruguje upravo taj gospodin Lauc i naziva ga ne znam dr. Dum, kako ga naziva. Onda se poslije opet vraćalo te ljude jer je viđeno da je ogromna politička šteta, ali tada da ste dali ostavku vi bi zadržali [[Upadica Radin: Hvala.]] dostojanstvo i autoritet struke i bili bi i ubuduće politički važan faktor.

Izvolite. Znači kojeg datuma?

Ja ga pitam na 31.8. Dalje, vi podržavate sve što podržava što radi javnozdravstveno ajmo reć područje u RH i koliko sam iščitao tokom ljeta, podržavate sve što govori g. Đikić. On se zalaže recimo za puno strože mjere nego što mi danas imamo ako to dobro pratimo.

A nećete uspjet nać koliko je tu. Odgovorite molim vas.

Nemate više replika.